Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo s radom. Sada molim potpredsjednika Vlade i ministra financija poštovanog Zdravka Marića da dodatno obrazloži Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna RH. Izvolite. Hvala lijepo. Evo moram na početku samo jednu rečenicu reći, do sada barem u mandatu mom osobnom kao ministar financija nijedanput nisam dolazio pred vas sa rebalansom proračuna u prvoj polovici godine, ali evo ovaj puta je korona ipak učinila svoje pa je na neki način ponovno nas zbližila u 5.mjesecu. Evo u svakom slučaju kao što je bilo u nekoliko navrata raspravi i razgovora u HS-u po pitanju onog prvog kruga mjera, drugog kruga mjera u međuvremenu između ostaloga Vlada je donijela program konvergencije, dokument koji je sastavni dio procesa koji se zove, vi dobro znate Europski semestar i mi smo na neki način svoju obvezu slanja prema europskim institucijama, poglavito Europskoj komisiji ispunili. Ali ono što je zapravo još važnije, to je dokument u kojemu smo izašli sa ažuriranim projekcijama makroekonomskim za ovu i iduću godinu i ono što je najvažnije za reć su zapravo one ključne brojke u tim novim projekcijama. Uzevši u obzir saznanja, informacije, podatke, predviđanja, globalne tijekove i sve ono što i ovako i onako uzimamo u tim makroekonomskim projekcijama, došli smo do toga da za ovu godinu predviđen je pad gospodarskih aktivnosti od 9,4%, dakle pad BDP-a od 9,4% i vi dobro znate kada smo predstavljali proračun za 2020.godinu tada smo govorili o rastu od 2,5%, znači značajna korekcija i ono što i svi itekako dobro iskustveno znamo, ne moramo biti ni ekonomisti, ni makroekonomisti da okolnosti koje je covid uzrokovao, a poglavito onaj dio koji se tiče, kako to kolokvijalno kažemo, zatvaranja ekonomije ili zatvaranje gospodarstva u konačnici ima efekte i na te indikatore. Sve sastavnice BDP-a izuzev državne potrošnje su također sa negativnim znakom, dakle krenuvši od osobne potrošnje koja obzirom također na sve impute koje u pravilu uzimamo kod takvih projekcija njen predviđeni pad je 7%, pad investicija negdje oko 9%, pada izvoza roba i usluga, dakle i roba i usluga oko 30% mi smo u tim našim projekcijama predvidjeli odnosno kao baznu pretpostavku stavili pad broja noćenja stranih turista za oko 70% Znači turizam kao sastavni jedan od strateških naših grana je u ovim brojkama izvoza roba i usluga, zapravo izvoz usluga kao takav. U tim projekcijama predviđen je i pad uvoza roba i usluga, to je ona vječna ja bih nazvao tema uvozne ovisnosti, pa sada evo u okolnostima kada pada gospodarska aktivnost, kada pada osobna i investicijska potrošnja onda imamo i pad uvoza, ali to je sigurno element o kojemu trebamo svi skupa voditi brigu i u nekim drugim okolnostima, ne samo ovim, nazovimo ih tako kriznim. Što se tiče procjene inflacije odnosno indeksa potrošačkih cijena za ovu godinu obzirom opet kažem, ne samo na domaće elemente, dakle ovdje govorimo već dobro znan simultani šok kako na strani ponude u prvom slučaju u prvom koraku, a sada i evidentan šok na strani potražnje. Svi dobro znamo i pratimo što se događa sa cijenama nekih sirovina, energenata poglavito nafte, pa smo za ovu godinu između ostaloga u projekcije stavili ponovno negativan predznak, dakle blaga deflacija od 0,3% Najvažnije varijable uz ove su kretanje na tržištu rada, dakle zaposlenost, nezaposlenost i plaće. Što se tiče zaposlenosti predviđen je pad od negdje 3,3% odnosno rast stope nezaposlenosti na 9,5% Dakle, sve te projekcije koje smo tjedan dana prije donijeli u okviru programa konvergencije su poslužile kao osnova i nama dovoljan razlog da krenemo u izmjene i državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika odnosno izmjene i dopune Zakona o izvršavanju državnog proračuna koji je sastavni dio ove dvije točke obzirom da je objedinjena rasprava. Što se tiče samih projekcija fiskalnih, dakle prihodna strana proračuna, ja ću vas samo podsjetiti da je ona u originalnom obliku za ovu godinu, državni proračun prihodna strana proračuna bila predviđena u iznosu od 145 milijardi 140 milijuna kuna. Uzevši u obzir sve ove nove makroekonomske projekcije koje se evidentno i neminovno reflektiraju na prihodnu stranu proračuna. Jedna je to da smo u funkciju stavili određene mjere pomoći gospodarstvu i poreznim obveznicima, a konkretno ovdje se radi o mjerama odnosno mislim na mjere koje se tiče odgode odnosno potpune ili djelomične, djelomičnog oslobođenja od plaćanja pojedinih javnih davanja konkretno izravnih poreza, poreza na dohodak, poreza na dobit i doprinosa. Međutim, još i veći efekt prema našim predviđanjima će biti naravno od predviđenog pada gospodarske aktivnosti ove godine koji će se naravno reflektirati i na prihodnu stranu proračuna. I sada kada idemo stavku po stavku, ali ja ću krenuti od ovih ukupnih brojki, dakle umjesto 145 milijardi 140 miliona za ovu godinu na razini državnog proračuna prihoda mi predviđamo 121 milijardu 950 miliona. Dakle, 23 milijarde i 200 miliona kuna manje nego što je originalno predviđeno. Naravno kada gledate ponavljam, stavku po stavku, najveća korekcija u apsolutnom iznosu je opet na najizdašnijem prihodu državnog proračuna, a to je porez na dodatnu vrijednost ali isto tako vidimo korekcije na svim ostalim oblicima bilo da govorimo o porezu na dobit, bilo da govorimo o doprinosima, bilo da govorimo o trošarinskom sustavu, a onda i nekim drugim. Međutim, mislim da u ovome rebalansu naravno rasprava kako god bude išla odgovara ćemo na sve vaše i replike i komentare, ali na neki način više smo fokusirani upravo na ovo što mi zovemo u proračunu porezni prihodi, dakle porezni prihodi i doprinosi. Rashodna strana državnog proračuna, rashodna strana državnog proračuna je obzirom na situaciju, izbijanje epidemije odnosno pandemije Covida i sve njegove refleksije odnosno sve njene refleksije i na hrvatskog ne samo gospodarstvo nego na društvo u cjelini od nas stavila jedan dodatni izazov, a to je da se u odnosu na predviđene rashode odnosno originalno planirane moraju pronaći dodatni izvori sredstava za financiranje s jedne strane sustava zdravstva, dakle potreba za dodatnim nabavkama koje originalno naravno nitko nije mogao niti je trebao predviđati u smislu zaštitne opreme, maski, respiratora i svega onoga što je potrebno za očuvanje zdravlja ljudskih života što smo svi na samom početku vrlo jasno rekli, ja bih rekao na početku se i složili da je primarni cilj odnosno nazovimo ga tako nulti cilj, ali isto tako i onda neke mjere koje su između ostaloga stavljene u funkciju kako bi se umanjila ili na koliko toliko moguće neutralizirala šteta koje epidemija ima po naše gospodarstvo. Dakle, mjere pomoći kako smo ih nazvali gospodarstvu poglavito ona horizontalne prirode mjera koja se odnosi na izravnu potporu poslodavcima za isplatu dijela plaća njihovih zaposlenika naravno uz uvjet očuvanja radnih mjesta. Dakle, vidi se iz, ja bih rekao i same njene, njenog naziva ali i same strukture mjere, dakle mjera očuvanja radnih mjesta i naravno mjera koja bi trebala očuvati i standard hrvatskih radnika odnosno zaposlenika. Ta mjera koja nije originalno predviđana i kada zbrojite i dodate njoj i efekte da će država ne samo isplaćivati potporu originalno 3.250, a za 4. i 5. mjesec i 4.000 kuna, ali isto tako i sva javna davanja, u ovom konkretnom slučaju radi se o doprinosima. Dakle, sve skupa dođemo na razinu od oko 7 milijardi kuna, kada tome dodate i ove originalno milione, a danas već 100-tine miliona dodatnih za zdravstvo i onda dolazimo do onoga što smo si mi kao Vlada zacrtali u ovom rebalansu, a to je da unatoč tim povećanim rashodima, povećanim potrebama za plaćanja s rashodne strane proračuna koje nismo originalno planirali, a čujete i sami govorimo o iznosima od preko 7 milijardi kuna, na svim ostalim stavkama rashodne strane proračuna, u svim resorima pronađemo uštede i korekcije ili rezove kako bi doveli ukupnu rashodnu stranu proračuna na jednaku razinu kao što je originalno planirana. I to je zapravo bio jedan veliki napor koji smo proteklih tjedana uložili svi resori, ja ću i ovom prilikom se naravno zahvaliti svim mojim kolegama u Vladi i Vladi naravno i predsjedniku Vlade na podršci da tu našu osnovnu konturu ili na neki način vodilju fiskalne politike koje sve ovo vrijeme činimo, jel ja ću vas podsjetiti još jedanput da ni jedne godine, proteklih godina, onih lijepih godina bez Covida, ni jedne godine mi nismo probili rashodu stranu proračuna. I kad smo imali bolje ostvarenje proračuna, a svake godine je to bio slučaj, sav taj višak prihoda preusmjeravali smo na smanjivanje poreza i porezno rasterećenje i smanjivanje javnog duga u RH. Taj princip, nažalost ovaj puta nemamo viška prihoda imamo manjak, ali taj princip zadržavamo i dalje i u ovakvim okolnostima vrlo izazovnima sa velikim pritiscima na rashodnoj strani želimo održati i ne probijati ukupnu stranu odnosno ukupnu razinu rashoda. Tako da i ukupna razina rashoda državnog proračuna ostaje na onoj istoj razini odnosno kako je originalno kao takva predviđena u iznosu od 147 milijardi 300 miliona kuna što se tiče državnog proračuna. Ono što je također važno za reći je i financijski planovi odnosno korekcije financijskih planova za 10 izvanproračunskih korisnika. Dakle, njihov originalni plan je kada ih sve skupa zbrojimo bio višak od oko 725 milijuna kuna, prema ovom novom planu kada idemo jednoga po jednoga, možemo naravno i poslije tijekom rasprave analizirati detaljnije financijske planove svih ovih 10, dakle Hrvatske ceste, Hrvatske vode, DAB, CERP, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, HZZO, HAC, Autocesta Rijeka Zagreb, Hrvatske željeznice Infrastruktura i Hrvatske željeznice Putnički prijevoz, njihov novi deficit predviđen za ovu godinu je 2,4 milijarde kuna. Dakle, također i na njihovoj razini značajna korekcija. Kada to sve skupa konsolidiramo, dodamo i lokalnu samoupravu, dakle svih 576 jedinica koje ulaze u obuhvat opće države i prema našoj nacionalnoj metodologiji, ali poglavito prema metodologiji ESA 2010 koja je usporediva metodologija sa svim ostalim zemljama članicama EU, mi dolazimo do činjenice odnosno situacije da u odnosu na originalno planirani višak za ovu godinu, suficit.

Dakle ponovit ću još jedanput, 4 godine za redom apsolutno pod kontrolom i konsolidirane javne financije uz napomenuo da … prije par dana ili par tjedana EUROSTAT je objavio i zadnji podatak za 2019.da smo i 2019.ostvarili suficit u proračunu opće države od milijardu i pol milijuna kuna, dakle ova godina obzirom na okolnosti i na sve elemente koje sam objasnio nas dovodi ponovno na razinu značajnog deficita od kažem gotovo 25 milijardi kuna. Sastavni dio ovoga plana odnosno rebalansa i izmjena i dopuna financijskog plana su i izmjene i dopune Zakona o izvršavanju državnog proračuna usko vezane uz račun financiranja. Račun financiranja do sada i u nekakvim mojim prijašnjim izlaganjima kada bi prezentirao proračun, a mislim dobrim dijelom i u raspravama, nije možda bio toliko u fokusu, mislim evo ja ću sada iskoristiti ovih preostalih nekoliko minuta da i na njega obratim pažnju, a vjerujem da će i u replikama odnosno u raspravama biti i na njega stavljen malo veći naglasak. Dakle, nekoliko brojki s te strane u računu financiranja se dakle ono što kolokvijalno kažemo ispod crte, vodi sve ono što između ostaloga su potrebe za financiranjem te godine. Nama je originalni plan računa financiranja iznosio 30,5 milijardi kuna koja bi sa sobom podrazumijevala planirani opet ponavljam, uravnoteženi proračun i sva dospijeća različitih vrsta i instrumenata našeg javnog duga, bilo da govorimo o dugoročnim obveznice, krediti, bilo da govorimo o kratkoročnim, trezorski zapisi kao i neki drugi elementi. Taj račun financiranja obzirom na već spomenuti i predviđeni deficit, ali i neke druge elemente koje ću obrazložiti se uvećava za dodatne 32,7 milijardi kuna i ukupno iznosi 63 milijarde i 412 milijuna kuna za ovu godinu. Ono što, ponavljam kao što sam to prezentirao na sjednici Vlade pa ću i sada reći, ako ima ijedna dobra stvar za istaknuti u ovim izmjenama i dopunama državnog proračuna za ovu godinu, a to je činjenica da smo više od pola toga već realizirali. Sa stanjem predlaganja državnog proračuna 35,6 milijardi kuna je već realizirano i prije samoga izbijanja covida vi se sjećate da smo na domaćem tržištu izdali najjeftiniju i najdulju u smislu ročnosti obveznicu na domaćem tržištu. Tri tranše u ukupnom iznosu od 15 milijardi kuna, s tim da je ona najkraća bila uz kupon odnosno uz pronos od 0,25%, najjeftinija ikad. Također smo imali nekakva druga dospijeća u manjim obujmima. Po izbijanju same krize i kako mi je između ostaloga i zakonska obveza izvještavati matični Odbor za financije i državni proračun, a i HS u međuvremenu smo realizirali nekoliko transakcija.

Nakon toga smo također … [[Upadica se ne razumije.]] Molim? Od banke do banke, pojasnit ćemo sve poslije. Nakon toga smo imali i refinanciranje jednog velikog trezorskog zapisa koji je prošli tjedan dospijevao u iznosu od 7 milijardi i 800 milijuna kuna, on je refinanciran po uvjetima znači na godišnjoj razini 0,06 dakle gotovo nulta stopa i prije nekoliko dana smo izdali obveznicu na domaćem tržištu u iznosu od 1 milijardu 455 milijuna eura na 7 godina uz godišnju kamatnu stopu odnosno uz prinos i kupon od 0,75% Dakle to je na neki način sastavni dio već izvršenog. Ono što pred nama ostaje, dakle u ovom računu financiranja je nastavak naših aktivnosti kako na domaćem tržištu kapitala, predviđena aktivnost i na međunarodnom tržištu kapitala u smislu izdavanja euro obveznice jer ne možemo zanemariti činjenicu da nam sredinom 7.mjeseca na naplatu dospijeva milijarda 250 milijuna dolara međunarodne obveznice koja je izdana još prije 10 godina kao i neki drugi elementi. Također računamo i u samom računu financiranja su predviđeni i izvori sredstava međunarodnih financijskih institucija. Svo ovo vrijeme vodimo intenzivni dijalog sa Svjetskom bankom, Europskom investicijskom bankom, Razvojnom bankom Vijeća Europe i nekim drugima te isto tako naravno sa EU. Vi dobro znate da se na razini EU pod našim predsjedanjem radi, nažalost ne toliko brzo kao u našim okolnostima, ali se radi na određenim instrumentima pa tako između ostaloga ako ste dobro čuli za onaj program tzv. SURE engleska riječ krilatica odnosno kratica koja u prijevodu praktički replicira ovu mjeru koju smo mi stavili u funkciju, a to je pomoć za isplatu dijela plaća odnosno očuvanja radnih mjesta za zaposlenike. Sve je to sastavni dio ovoga računa financiranja i to je ono što smo između ostaloga i predvidjeli. I samo zadnji dio vezano za račun financiranja jel znam obzirom da ovdje ima dosta zastupnika koji obnašaju ili su obnašali i uvijek su vezani za lokalnu samoupravu u računu financiranja smo predvidjeli izvore sredstava u iznosu od 2 milijarde i 900 milijuna kuna, ono što smo nazvali beskamatni zajam za jedinice lokalne i područne samouprave i što isplaćujemo kako smo već sami naznačili kada smo predstavljali mjere, ovisno o mogućnostima do sredstava određenih smo došli, kako stignu zahtjevi, kako ih obrađujemo tako transferiramo. I isto tako jako važan dio je i onaj što se tiče na HBOR. HBOR u ovim okolnostima i svim ovim mjerama koje smo stavili u funkciju je izuzetno važna institucija, poglavito u onom dijelu koji se tiče novih kreditnih likvidnih sredstava za poduzetnike, tako da i ovi novi programi koji su stavljeni u funkciju, kao i postojeći, kao i sve mjere koje HBOR i ovako i onako uzima u obzir, bilo da govorimo o moratoriju i nekakvim reprogramima postojećih, ali, pardon, poglavito novih obveza, u iznosu od oko 3 milijarde kuna smo predvidjeli u ovom računu financiranje, dakle ono što smo napominjali još u krugu mjera. Obzirom na okolnosti i velik izazov očuvanja likvidnosti u sustavu, ideja je da Državni proračun bude to središnja točka jer ipak je puno jednostavnije, ne samo koordinirati nego pristupiti, kako domaćem, tako i međunarodnom tržištu ipak sa razine centralnog državnog proračuna, a onda tu likvidnost disperzirati na način na koji se treba. Zahvaljujem potpredsjedniku Vlade. Imamo 23 replike. Dakle idemo ovako: Bulj, Grbin, Maras, Jovanović, Grmoja, Glasovac, Čuraj, Zekanović, Mišić, Žagar, Pernar, Perić, Panenić, Mrsić, Felak, Ante Babić, Lacković, Lalovac, Mrak-Taritaš, Dobrović, Stričak, Bauk, Bilek, Šuker, Borić, Grčić. Dobro, puno je bilo, evo, ja ću zapisati, Šuker, Borić, Grčić, znači 26 imamo. Kolega Bulj, izvolite. Hvala lijepo. Ministre, pad je gospodarstva, turizma. Međutim, zaboravili ste jednu vrlo bitnu stvar, na to nas upozorava Svjetska banka. Najveći pad će biti od doznaka naših građana koji šalju novac svojim obiteljima. Mi znamo da je to 6% BDP-a i ova korona kriza je razotkrila sve loše politike koje su iselile naše građane. Koliko vi .../nerazumljivo/... to je 18 milijardi kuna godišnje, naši ljudi iz inozemstva šalju svojim obiteljima. Koliki pad tu očekivate, a moramo znati da je Hrvatska ugrožena prema Svjetskoj banci, koliki tu pad očekivate i što ste poduzeli za te ljude koji su u Irskoj, Njemačkoj, koje ste svojim politikama poterali vani, što ste poduzeli da se u Hrvatskoj barem mogu prijaviti na Zavod za zapošljavanje?

Pa evo i u prijašnjim okolnostima kada ste otvarali tu temu na neki način, potencirali temu doznaka ili to su praktički transferi iz inozemstva naših ljudi koji rade, sastavni su dio, tada sam odgovarao pa ću i sada odgovoriti, oni su sastavni dio bilance plaćanja, dakle nečega što je u ingerenciji HNB-a, što je vrlo jasno, vrlo nedvosmisleno, transparentno, svi građani vide te brojke i koje vi također, citirate. Na nama je, nije odgovornost predviđati i planirati i na neki način elaborirati svaki detalj bilance plaćanja, ali uzeti u obzir prilikom planiranja. Jer, ono što kažete, i ako netko od naših ljudi koji radi vani transferira sredstva svojoj obitelji, bližnjima, itd., ti novci kroz različite vidove, bilo poglavito potrošnje ili već što god, imaju, naravno efekt i na proračun. Sve je to sastavni dio naših predviđanja i projekcija koja sam upravo sada elaborirao, dakle evidentno će i oni imati efekta na prihodovnu stranu proračuna. Jasno je da je jedan od sektora koji su najviše pogođeni ovom krizom turistički, a unutar njega posebno su pogođeni mali iznajmljivači. Pročitat ću vam što stoji na službenim stranicama Porezne uprave. Iznajmljivači koji su podnijeli zahtjev za odgodom plaćanja poreza do 30.3.2020. g. za obvezu koja je dospjela 31.3.2020. ostvarili su pravo na odgodu plaćanja te obveze do 30.6.2020. g. te se ista neće otpisati. Poštovani g. ministre, i vi i ja znamo da mali iznajmljivači neće ostvariti prihode koji su bili planirani za 4. i 5., a najvjerojatnije i 6. mjesec.

Uvaženi zastupniče, mi smo vrlo jasno i transparentno, nedvosmisleno sve kriterije propisali na razini Porezne uprave, ja vas se zahvaljujem i na replici obzirom da ste i potencirali i drago mi je vidjeti u medijskom prostoru da proteklih dana i tjedana ima dosta pohvala na račun Porezne uprave i ja ću iskoristiti ovu govornicu, također, se tome nadovezati jer mislim da su moji kolege u Poreznoj upravi odradili veliki posao, ovo nije bilo jednostavno i sve te mjere koje su stavljene u funkciju, kriterije, ali još važnije njihova provedba kao takva. Što se tiče privatnih iznajmljivača, o tome smo temi smo dosta razgovarali u obliku prijašnjih krugova porezne reforme, mislim da možemo zaključiti da smo zaključili izuzev onih koji su izuzeti od plaćanja pojedinih poreznih obveza ili nulte stope bilo gdje, da je to najmanje oporezivi segment općenito poreznog sustava i naravno da nećemo ga kao takvoga zanemariti, ali uzevši u obzir sve okolnosti, je li, kada govorimo o prosječnom iznosu po krevetu od 300 kuna godišnje, zapravo na neki način [[Upadica: Hvala.]] otkriva i ovo o čemu govorimo, ali u svakom slučaju, [[Upadica: Hvala ministre.]] kao što je vrlo jasno rečeno, kriteriji su propisani i definirani [[Upadica: Hvala vam.]] i Porezna uprava ih provodi. Idemo sada na zahtjev za stanku kolege Bulja, izvolite. Hvala lijepo predsjedavajući. Tražim u ime Kluba Mosta stanku od 10 minuta na prijedlog rebalansa. Kao što sam rekao, kolegice i kolege, ovaj rebalans, tj. ova kriza razotkrila je sve politike loše koje su bile prema hrvatskom narodu. 2/3 Hrvatske su prazne. Kao što sam rekao u replici, 6% BDP-a, 20 milijardi kuna je od naših iseljenih ljudi. Uništena je poljoprivreda, kad smo najviše davali subvencija, govorite ministre o samodostatnosti, kad sam ja govorio o samodostatnosti i predlagao zakone, amandmane i govorio da moramo poticati domaću proizvodnju, a ne strani GMO proizvode, tada su mi govorili da su to moje klapnje. Turizam, apsolutno zabranjeno sve, propast će turizam. Jedino što neće propasti to su izbori, pa i oni koji su u samoizolaciji uvaženi ministre oni će moći ići glasati, a naši ugostitelji su u karanteni. Svi su, znači jednostavno ne funkcionira sustav. A ovi naši iseljeni ljudi prvi su izgubili posao, to je mladost koju ste lošim politikama uputili vani. Nisam zadovoljan vašim odgovorom. Što nudite tim ljudima koji su otišli iz Slavonije zbog loših politika, koji su otišli iz moje Dalmatinske zagore? Jedino što spominjete lokalnu samoupravu kao pozitivno, ukinite više županije. Vidite u Splitsko-dalmatinskoj županiji koja je to tvorevina. Tvorevina koja funkcionira kao mafija. Uništili su moju Zagoru, 100.000 ljudi je otišlo od kad su na čelu Sanader i Boban i takvi. Poduzmite nekakve mjere. Ukinimo županije, pa će lokalne samouprave imati moći funkcionirati, pa neće virusi ulazidi gdje ne smidu ući, a na izbore ćemo moći ići oni koji su Javlja li se još netko možda? Ako ne nastavljamo u 11 i

Poštovane kolegice i kolege, molim vas da zauzmete svoja mjesta kako bismo mogli nastaviti sa replikama. Prvi na redu odnosno treći sveukupno, kolega Maras, izvolite. Moje pitanje je jednostavno, vidio sam u rebalansu proračuna da iznos koji je namijenjen za obnovu štete u gradu Zagrebu iznosi ispod 100 milijuna kuna. Ono šta mene zanima, to je 400 puta manje, znači 400 manje nego šta je provizorno procijenjena šteta u gradu Zagrebu. Znači zanima me da li vi kao čovjek koji živi u Zagrebu, da li vi kao član HDZ-a koji podržava M. Bandića u Gradskoj skupštini, mislite da je u redu da idemo na izbore bez donesenog Zakona o obnovi grada Zagreba i da je u redu da značajnije ne stanemo iza Zagrepčana i Zagrepčanki i kažemo im da država stoji iza njih? Znači mislim da je sramota da nakon 45 dana, znači sad već skoro 50 dana u gradu Zagrebu, grad izgleda kao ruševina i da Vlada RH i aktualna gradska vlast se prema nama odnosi na ovaj način. Poštovani zastupniče, dobro ste vidjeli u rebalansu proračuna osigurano je na poziciji Ministarstva graditeljstva dodatnih 100 milijuna kuna, tome tr4eba pridodati i iznos koji već stoji na razini 41 milijun kuna na Fondu za zaštitu okoliša koji se tiče subvencioniranje djela cijene onih tzv. kondenzacijskih bojlera, dakle govorimo o iznosima koji su u ovom rebalansu predviđeni za intervencije koje će u kratkom roku omogućiti i bi trebali omogućiti povratak naravno građana čiji su domovi zbog potresa oštećeni, ali isto tako i ono što ćete čuti za dva dana na sjednici Vlade i sve naše daljnje koje će između ostaloga u nekom horizontu na takvom jednom sveobuhvatnom zakon i rezultirati jer niti jedan rebalans niti jedan proračun niti je to nazovimo tako projekt ili šteta ili sve skupa vezano za jednu godinu, to je višegodišnje pitanje na kojem treba pristupiti vrlo sustavno i na jedan adekvatan način riješiti tu problematiku. Uvaženi ministre, moje pitanje tiče se zdravstva. Obzirom da se tiče zdravstva, ne mogu na početku ne čestitati svim medicinskim sestrama i tehničarima Međunarodni dan sestrinstva i zahvaliti se na ogromnim naporima koji čine da održe sustav zdravstva u stanju koji može zadovoljiti potrebama hrvatskih građana. U Hrvatskoj ima preko 41 000 registrirana sestra od čega u zdravstvenom sustavu radi gotovo 35 000 što je 45% sustava zdravstva. Bojim se da niste dovoljno ozbiljno shvatili u rebalansu problem zdravstva jer dospjeli dugovi su sigurno već blizu 5 milijardi kuna, ne vidim na koji način mislite riješiti taj dospjeli dug a sve ono što nas čeka u narednom periodu je samo povećanje obveza u sustavu zdravstva. Također, neozbiljno ste pristupili problemu dopunskog osiguranja jer je bilo potrebno osigurati dodatna sredstva za 200 000 osiguranika kojima će biti besplatna polica dopunskog osiguranja što je 160 milijuna od početka ove godine, nigdje toga nema u rebalansu. Uvaženi zastupniče, evo kratko će biti koliko stignem odgovoriti na vašu repliku ali obzirom da ima još liječnika u sabornici pa će biti vjerujem i tih replika dalje na pitanje zdravstva. 8,5 milijardi je stanje krajem prošle godine ukupno obveza u zdravstvenom sustavu kad se sve skupa zbroji od čega je dospjelo 3 milijarde i 800 miliona kuna. Trend rasta obveza je nastavljen i ove godine, to moram reći imamo podatke za 3. mjesec, nemamo još podatke sa lokalne razine, ali što se tiče HZZO-a i poglavito što se tiče tzv. kolokvijalno nazvanih državnih bolnica mogu konstatirati da je taj dug nastavljen. Ono što sam i uvodno rekao, dakle mi smo i prije samog rebalansa čitav niz preraspodjela u okviru zakonskim mogućnosti usmjerili na područje i pitanje zdravstva. Poglavito ono što je u tom trenutku bilo najvažnije osiguravanje respiratora, zaštitnih maski i sl. i nastavit ćemo u tom smjeru.

Izbori su na vratima pa se proračunska potrošnja izražena ukupnim rashodima ne smanjuje ni za jednu jedinu kunu. S druge strane predviđa se ogroman pad proračunskih prihoda, nekih 23 milijarde kuna što bi bio pad od 16% Dakle, jasno je da ovo nije stvarni rebalans proračuna da je ovo fake, znači da je ovo fake rebalans proračuna i da ćemo pravi rebalans proračuna imati nakon izbora.

Hoće li biti optimističniji u 9. i 10. mjesecu ili su sada optimističniji? Pa dobio sam puno etiketa u Hrvatskom saboru, najupečatljivija je ona bila o računovođi ili knjigovođi pa sam to demantirao, a definitivno nisam sociolog i psiholog koji može procjenjivati stanje nacije bilo danas, bilo za nekoliko mjeseci. Naša je uloga i zadaća svih skupa učiniti da se i taj psihološki element popravlja, unapređuje i u datim okolnostima zapravo sve što možemo dati da se, pa i ovakve izazovne situacije i njihovi negativni efekti minimiziraju što je moguće više. Što se tiče rebalansa, ponovit ću još jedanput, rashodna strana proračuna unatoč potrebama od 7 i nešto milijardi kuna za višim rashodima ostaje nepromijenjena. To je veliki, veliki napor koji smo u svega nekoliko tjedana uspjeli ovoga učiniti, kako bi između ostaloga zadržali tu rashodnu stranu na istoj razini i kako bi, ne bi stvorili dodatni pritisak na porezne obveznike odnosno dodatni pritisak na javni dug. Poštovani ministre, vi ste roditelj, imate djecu i vjerojatno vam je poznato da u posljednjih mjesec i pol dana jedini tko održava sustav obrazovanja na životu su učitelji, nastavnici i roditelji. Ne Ministarstvo znanosti i obrazovanja tamo je potpuni raspad sistema. Možete mi molim vas odgovoriti na pitanje zašto ste odlučili ovaj nagraditi učitelje i nastavnike time što ćete im kroz rebalans proračuna uzeti apsolutno sve? Znači, ne samo osnovicu za 4% kao svim javnim i državnim službenicima, nego i božičnicu i regres i jubilarne i sve dodatke za koje su se borili 2 mjeseca u štrajku. Uvažena zastupnice, pa naravno da se ne mogu složiti sa vašim konstatacijama poglavito sa kvalifikacijama, mi između ostalog dijalog još uvijek vodimo i naša ponuda je na stolu. U isto vrijeme razgovor se nastavlja i ne bih u ovom trenutku ništa prejudicirao. Pridružujem se kao i kod prethodne pohvale i čestitke svem medicinskom osoblju također i našim učiteljima i koje održavaju također dobro ste apostrofirali uz pomoć roditelja poglavito za nastavnu, za djecu u nastavi nižih razreda sustav obrazovanja kao takav. Ponovit ću još jedanput, dakle i kad je bila tema i štrajka sa povećanjem osnovice od 1.1. od 2% odnosno za sustav obrazovanja 3% koje je stupilo još na snagu krajem prošle godine, ukupno su plaće za preko 20% povećanje u mandatu ove Vlade.

Poštovani ministre u vašem govoru i projekcijama, naravno predviđa se pad BDP-a ovdje smo predvidjeli od 9,4 čuli smo da je komisija nešto blagonaklonija prema našem gospodarstvu pa predviđa manji pad, ono što je dobro, što mogu reći da kod ovog rebalansa ne predviđamo smanjenje državne potrošnje odnosno samog proračuna, a znamo da je udio BDP-a državne potrošnje 20% Ono što nije dobro, što se navodi da je pretpostavka izvoz usluga 70% pad, a ako nam turizam padne za 50% to je 10% BDP-a, dakle samo to, ukupni turizam ako padne za 50%, to je 10% smanjenje BDP-a. Znači, prema ovome mi očekujemo rast BDP-a u zadnjem kvartalu. I zanima me što je sa europskim tečajnim mehanizmom odnosno što je sa uvođenjem EUR-a s obzirom na ovaj dug koji nam ide preko 86% BDP-a, što ćemo tu napraviti? Uvaženi zastupniče prošli tjedan na sjednici Vlade ispunjena zadnja od 19 mjera koje smo prije gotovo godinu dana preuzeli u onom pismu namjere za ulazak u Devizni tečajni mehanizam II, dakle zadnja od 19 i sad ćemo također napisati novi dopis gdje ćemo izvijestiti europske institucije upravo o tome. Što se tiče Masterških kriterija na koje aludirate odnosno konkretno pitanje javnog duga, dakle još jedanput ću aludirati i reći. Dakle, 60% je ta granica, koliko će ona biti sutra i što će se dogoditi ne bih ulazio u te sad u ovom trenutku rasprave, međutim ako ste iznad 60% putanja pada, mora biti minimalno 1/20-tina razlike između trenutne razine i tih 60% Hrvatska je protekle 4 godine smanjivala javni dug 4 puta brže nego što te odredbe kažu. Dakle, ispunjavali smo kriterij. Ovaj efekt koji je u konačnici kako ga sad vidimo jednokratni na rast javnog duga na 86,7 ne bi trebao nas odvratiti od te daljnje putanje smanjivanja udjela javnog duga u BDP-u.

Uvaženi zastupniče, iz postojeće ove omotnice dobar dio sredstva, a tu su također veliki napori napravljeni resora i pojedinih kolega ministara, poglavito Pavića i Aladrovića gdje smo iz postojećih omotnica koje su bile alocirane za određene namjene napravili preraspodjelu i prealokaciju upravo na ovo što je u ovom trenutku najvažnije, a opet ponavljam to je ova horizontalna mjera isplate dijela plaća odnosno očuvanja radnih mjesta gospodarstvenicima. Također vi dobro znate da iza našeg predsjedanja dijalog odnosno pregovori o novom višegodišnjem financijskom okviru su u tijeku, kada i na koji način će oni biti okončani to ćemo još vidjeti. Mi smo s naše strane naravno činili i činimo sve da to bude za našeg predsjedanja, covid je imao svoj nekakav efekt i učinak.

Poštovani predsjedniče Sabora, poštovani ministre. Ja sam vam postavio jedno iznimno jednostavno pitanje, niste mi odgovorili. Ja sam pitao koliko, vi mi niste odgovorili i ja sada, ovo je moje vrijeme dopustite mi da ja sada vama postavim pitanje, a ja ću zapravo dati i odgovor jer u rebalansu piše, a tu brojku vi meni niste izgovorili. Ja ću pročitati ono što piše u rebalansu, dakle kada govorimo o prihodima ima stavka 623, pomoć iz inozemstva, o darovnici od subjekata unutar općeg proračuna. Ta stavka kaže da ćemo mi u sljedećem periodu odnosno nakon usvajanja rebalansa da planiramo dobiti 500 milijuna kuna, točnije 502 milijuna kuna manje novaca nego što smo prvotno mislili sa proračunom koji smo usvojili krajem prošle godine. Dakle 500 milijuna kuna manje. Za Hrvatice i Hrvate koji prate ovu sjednicu neka znaju, bilo je planirano 18 milijardi 756 milijuna kuna, a bit će 18 milijardi 253 milijuna kuna. Dakle, ja sam više puta naglašavao i ovaj puta ću reći, europske solidarnosti nema, mi nećemo dobiti lipe od EU i sami ste rekli da nismo dobili, da se još nešto pregovara, a vi ste rebalansom proračuna predvidjeli manje novaca. Dakle, europski projekt je pao na prvom testu, na prvoj stepenici, na prvoj prepreci, znači solidarnosti niti je bilo niti je ima, a ovo je jedan empirijski dokaz koji vi niste htjeli komentirati odnosno koji niste htjeli reći hrvatskoj javnosti glasno i jasno. Kada nam je najteže umjesto da nam EU u koju se klela hrvatska Vlada pomogne, a nama je najteže jer smo turistička država, gotovo isključivo turistička država, EU nam uzima novac odnosno vi rebalansom planirate manje novaca nego što smo imali. Dobro, stanka će biti odobrena.

Hvala potpredsjedniče Sabora. Poštovani ministre Mariću, vidim da je država u problemu sa financijama ali sam zadovoljan kada ste otvorili autocestu sada u Slavoniji. Ja osobno mislim da vi vodite dobro financije ali moram napomenuti da danas željeznički promet je 15% povećan u odnosu na ranije pa vas pitam da li ste u rebalansu, vidim da niste, ali da li ćete predvidjeti da se željeznica od Zagreba do Vinkovaca napravi? Zašto?

Uvaženi zastupniče, dobro ste apostrofirali i na neki način i trag ovog razmišljanja vašeg je podudarno s onim o čemu mi govorimo i u ovim okolnostima o kojima sam ja evo već sad puno puta i govorio i replicirajući, i na pad prihoda i na pad gospodarske aktivnosti i slično, postoji jedan dio koji nikako ne smijemo zanemariti a to je investicijska aktivnosti i država treba dati svoj doprinos, opet kažem u skladu s mogućnostima i ukupnim okvirom. Mi smo i pred sam rebalans a i proteklih dana i sa kolegama iz Hrvatskih cesta, autocesta, iz HŽ-a gledali naravno, resorni ministar kolega Butković, što i na koji način održati te planovi koji su originalno predviđeni, kojim smjerom dalje ići ali u svakom slučaju, uvijek taj naglasak na javne investicije poglavito one koje možemo financirati i sufinancirati europskim sredstvima, dakle europskim pomoćima kroz jeftine izvore financiranja da se kao takvi i nastave, tako da na tom tragu, ako nešto i nije predviđeno u ovom proračunu i rebalansu, sigurno da namjera je da se u perspektivama kao takvima ono predvidi. Hvala. Uvaženi ministre, mogli bismo reći da je ovaj proračun kratkog daha i kratkovidan. Iz vaših riječi sam to pročitao.

Ali posve je jasno da ovo nije zadnji rebalans proračuna ove godine, da će ih biti još, zato kažem da je kratkoga daha. A zašto je kratkovidan? Vi ste ponovili ovo i kad se donosio proračun, ponovili ste istu stvar, što je ključna stvar za hrvatsko gospodarstvo i hrvatsku ekonomiju uopće. Nama kad pada industrijska proizvodnja i izvoz, nama paradoksalno pada i uvoz. I to je ključ u strukturi hrvatskog BDP-a i zbog toga u ovom proračunu mi nedostaje ta politička poruka što su, koje su to reforme, kakve stvari kanimo poduzeti da bi ovu sliku promijenili. Uvaženi zastupniče, pa ta uvozna ovisnost, o njoj smo i ja osobno i ovdje u Saboru smo puno pričali i mislim da je sada ona također dobiva nekakav svoj dodatni, dodatni važnost a tim više ja bi rekao sa spoznajom vrlo jasno, vrlo nedvosmislenom, činjeničnom a to je da ovakve okolnosti podrazumijevaju ili na neki način ukazuju na jačanje te domaće komponente samodostatnosti i osiguravanja samodostatnosti u čitavom nizu segmenata od prehrambene i poljoprivredne proizvodnje, industrije, evo u ovom konkretnom slučaju, farmaceutska odnosno kemijska industrija, tu je naravno i pitanje energetike i energetske dostatnosti, nažalost, još uvijek nismo našli nekakve značajnije zalihe nafte na našem području pa smo neto uvoznik određenih kategorija, ali opet umanjiti tu uvoznu ovisnost, umanjiti nekakvu zavisnost prema nekim globalnim tijekovima na koje ne možete utjecat, to je nekakva ideja koja se vidi i u ovoj krizi.

Prosvjetni radnici ostali su bez povišica, a vi ste ih lagali, vi ste im rekli povećat ćemo vam plaće pa ste se sada predomislili da nećete, a onda svaljujete krivnju tobože na koronu. Ali gospodine Marić, vi ste ti koji ste zabranili rad, vi ste ti koji ste gurnuli ljude u karantenu i izolaciju, vi ste ti koji ste zabranili turistima da dolaze. I dajte mi molim vas objasnite, vi ste jako pametan čovjek, oni koji voze turističke autobuse npr. znači prijevoznici, koji su uzeli te autobuse na lizing njima je rad zabranjen, turistima je zabranjen ulaz u zemlju, dajte objasnite kao pametan čovjek od čega će oni plaćati rate lizinga koje im i dalje stižu na naplatu? Vas uopće nije briga za te ljude, niti vas je briga za Hrvatsku. Lijete krokodilske suze za hrvatskim narodom, ali to nisu nažalost suze nego suze radosnice kada ih proždirete.

Hvala vam lijepo uvaženi zastupniče na vašoj replici. Puno toga ste na neki način saželi, teško je u jednu minutu odgovoriti na sve. Nikog nisam lagao, tako ni učitelje odnosno sindikalne čelnike s kojima smo vodili pregovore protekle godine za ovu godinu. Opet ću ponoviti kao što sam maloprije i uvaženoj zastupnici odgovarao, za vrijeme ovog mandata mi smo od prvog početka, od prvog dana vodili jedan konstruktivni dijalog, svaki puta je rezultirao sa nekakvim iskorakom. … [[Upadica se ne razumije.]] nije, nije to je bilo tek na kraju, ali kakogod ali vaše tumačenje neću nikad moć ni promijeniti. Mi i želimo i uvijek smo prepoznavali vrijedni trud svih djelatnika državnih i javnih službi, one koje ste i vi znali vrlo često u vašim javnim nastupima nazivati pogrdnim imenima.

Povreda Poslovnika uvaženi zastupnik Pernar. Htio bih reći da je uvrijedio i mene i sve zaposlenike u javnom sektoru kada je rekao da sam ih nazivao pogrdnim imenima.

Predsjedavajući.

Sljedeća replika uvažena zastupnica Grozdana Perić. Poštovani ministre. Svjedoci smo s kojom brzinom su isplaćene naknade odnosno plaće poduzetnicima odnosno zaposlenicima, to je preko 480.000 zaposlenika koji su u rekordnom roku dobili naknadu za rad odnosno potporu koju je Vlada osigurala i to je iz onih preraspodjela bila preko milijardu i pol kuna. Ovdje smo sada svjedoci da se dodatno osigurava i za subvencije i za naknade kućanstvima itd. još dodatno 4,9 milijardi kuna i time se zapravo osigurava stabilnost kako poduzetnika tako i sigurnost svih građana u RH. Pa evo i vi kao predsjednica saborskog Odbora za financije i proračun pratite svaku stavku i svaku brojku kako onog obračunskog, a tako poglavito ovog nazovimo ga tako likvidnosnog dijela. I sami dobro znate kao dugogodišnja financijašica da nije jednostavno u kratkom roku osigurati sva ta sredstva, ali naravno ne tražimo mi sada tu nikakve ni lovorike ni ne znam kakve zasluge, ali činjenica je da smo uspjeli i to i je bila naša namjera od samog početka da te mjere koje smo osmislili, dizajnirali što je moguće brže stavimo u funkciju i to je bila jasna naša intencija i kada smo prvi puta dolazili u HS i kada smo imali raspravu klubovi su podržali naše napore i na tome smo zahvalni. Ali kažem, još je važnije bilo da krene što prije moguće u tu implementaciju i to je ono što smo učinili.

Poštovani ministre. Predstavljajući nacrt proračuna kojeg danas i mijenjate ste rekli da je on razvojan i stajalište Vlade je bilo da je razvojan i to je bilo u uvjetima normalnog funkcioniranja gospodarstva.

Nije to samo struktura jel državni proračun kao takav on se prelijeva iz državne blagajne on ide u sve potrebe koje imaju i logično bi bilo očekivat sada kada su potrebe veće da je država ta koja stane iza proračuna, iza prihodovne strane da svojim zaduživanjem još pojača ulaganje, svoju potrošnju, svoju investiciju da bi osigurali brzi povratak gospodarstva na onu koju očekujemo u budućem vremenu koja se bazira na onom tijelu što je bio do sada. Pa to sam nastojao u svom uvodnom dijelu zapravo i elaborirat, još jedanput ću reći, dakle potrebe za povećanjem i rastom na rashodnoj strani proračuna preko 7 milijardi kuna smo kompenzirali sa uštedama drugim stavkama. Nisu te uštede trajno neke od njih, trajno eliminirane, bilo odgode određenih projekata, nabave i sl., bilo nekakve stvarne uštede, Hrvatska predsjedava i dalje Vijećem EU, ali brojni sastanci koji su trebali biti planirani da se održe u Zagrebu i diljem Lijepe naše, se neće dogoditi odnosno nisu se dogodili zbog objektivnih okolnosti. Dakle čitav niz, i ja bih rekao, koloplet svih tih stvari koje se na kraju moraju uobličiti u jednu sliku proračuna. Ali proračun kao takav je odgovor na sve ove okolnosti jer s jedne strane osigurava provedbu ovih mjera koje smo stavili u funkciju, ali isto tako, naravno, mora gledati i ono što će se događati nakon toga i maloprije kad sam odgovarao i na pitanje o investicijama, bilo proračun, bilo izvanproračunski korisnici, bilo svi skupa, na tom tragu moramo nastaviti, jer koliko je važno koliko će Hrvatska pasti ove godine, prve godine krize, toliko je, ja bih rekao još i važnije ponukani [[Upadica: Vrijeme.]] prošlim iskustvom, koliko brzo ćemo se vraćati. Iskrcali ste sve skupa 6,4 milijardi kuna za potpore, odnosno dio jeste, dio ćete, ali je negdje je cifra oko 6,5 milijardi. Dio toga su sredstva EU i znate da je to sve potpora i da se to radi o potporama, a dali ste i tvrtkama koje isplaćuju dividendu. Da li ste spremni da objavite sve tvrtke koje su isplatile dividendu i dobile potporu?

I s druge strane, da li razmišljate o tome da, s obzirom da ste dali desetke milijuna kuna velikim tvrtkama, da uđe država u vlasništvo tih tvrtki i da napravi ono što je napravila Njemačka koja će ući u jednu veliku ... [[Govornik se ne razumije.]] Vrlo jasno pitanje na koje želim vrlo jasne odgovore. Pa jasan uvijek odgovor tražite, naravno da je to vaše legitimno pravo, ja mogu reći da smo o svim tim stvarima i detaljima razmišljali, razgovarali do sada, ovo što smo napravili bi bilo ideja da se kriteriji stave u funkciju da može čim prije ići implementacija tih mjera.

Pa koristim ovu priliku prije svega, da pohvalim rad Vlade i donošenje svih ovih mjera vrijednih blizu 7 milijardi kuna kojima se pomoglo hrvatskom gospodarstvu da preživi ovo doba korone i da se sačuvaju radna mjesta, da se ne ostvare one zloguke prognoze od 400 tisuća nezaposlenih. Hvala Bogu, to se nije dogodilo niti će se dogoditi, ali moje pitanje ide u pravcu daljnjeg nastavka projekata koji su započeti prije svega, velikih infrastrukturnih projekata u željezničkom prometu i cestogradnji, konkretno projekta izgradnje pruge od Križevaca preko Koprivnice do mađarske granice. Isto tako, brze ceste od Križevaca prema Koprivnici, hoće li se ti projekti nastaviti i kojim tempom. Dinamika naravno, ovisno i o ukupnim mogućnostima, financijski planovi što se tiče pojedinih izvanproračunskih korisnika odnosno državnih poduzeća koji su ti koji poduzimaju takve vrste investicija, nastojali smo maksimalno uklopiti u ove stvari o kojima vi govorite, a to je da se nastave investicijski tijekovi, ali opet kažem, i u skladu sa pojedinim i određenim mogućnostima.

Poštovani ministre, rebalansom proračuna, ali i izvršenjem o Državnom proračunu omogućeno je preraspodjela sredstava unutar samog Državnog proračuna, ali i zadužene, kako na domaćem, tako i na međunarodnom tržištu. Dakle, s obzirom na naše devizne pričuve, koja je uloga HNB-a u tom slučaju u takvom zaduženju i razmišlja li se zapravo iskoristiti ta sredstva devizne pričuve koja zapravo i služe za održavanje likvidnosti u zemlji? Pa ono što je važno i što je na neki način dobra stvar u ovoj krizi, da smo mi praktički od prvog dana za stol i doveli i imamo HNB, dakle njihovo uže vodstvo, odnosno sve stručne službe i na nekoliko stvari zajednički radili, poglavito, dosta važna tema je ono što se tiče do ovih sredstava i izvora likvidnosti, obrtnih sredstava za poduzetnike i sve one koji su pogođeni korona krizom. Ali, isto tako osiguravanje likvidnosti za funkcioniranje cijele države, mislim da smo tu itekako svi svjesni i svi na jedan, ja bih rekao malo teži način, uvidjeli, odnosno ponovno uvidjeli važnost i ulogu države i svij njenih službi, policije, vatrogastva, zdravstva i da ne nabrajam sada dalje. I sigurno da je važno da se ta likvidnost osigura na adekvatan način jer HNB je nezavisni regulator i ona sukladno svojim i zakonskim ovlastima koji je Hrvatski sabor je dao, postupa, međutim, mislim da se i iz svih ovih aktivnosti koje smo napravili po pitanju financiranja vidi da su, između ostalog integralni dio svih tih naših napora. Dakle, ministre, jedno pitanje. Da li je u rebalansu proračuna predviđeno mjere za potpore gospodarstvu za 6., 7. i 8. mjesec ili kaže se ono, 9., 10. vratit će se korona. Da li toga negdje ima? I nastavno pitanje, dakle, s obzirom da je rashodovna strana u cijelosti ostala ista 147 milijardi kuna, s obzirom da nemamo projekcije za 2021. g., mi ne možemo znati niti na koji način ćete vi krpati eventualne daljnje rupe i u tom dijelu bi ovaj prijedlog rebalansa proračuna bio necjelovit već za 6. mj.

Puno toga ste pitali, koliko stignem, dakle, kao što smo na samom početku rekli, još predstavljajući mjere, negdje smo liniju vremensku morali podvući, znači što se tiče mjera potpora gospodarstvu, govorimo o mjerama za ožujak, travanj i svibanj sa isplatama u idućim mjesecima, to je ono što je u proračunu kao takvom rebalansu predviđeno, kao i mjere u poreznom dijelu, gdje smo također, rekli, 3 mjeseca sa eventualnom mogućnošću ekstenzije za dodatna 3, ovisno o tome kako se situacija bude, kao takva, razvijala. Što se tiče efekata i pogleda unaprijed, da u programu konvergencije je pogled već na iduću godinu. U pravilu smo program konvergencije donosili za trogodišnje razdoblje, ovaj puta smo se dogovorili na razini EU da gledamo ovu i idući godinu i vrlo jasno je vidljivo, dakle nakon pada od 9,4% ove godine, predviđamo rast od negdje 6,1%

Poštovani ministre, spominjali ste u rebalansu vezano za dodatna sredstva za HBOR, pa možete li molim vas, samo nekakvu brojku koliko je sad trenutno HBOR odobrio sredstava zajedno sa poslovnim bankama prema poslovnim subjektima jer vidimo da je HAMAG BICRO zapravo, čitamo iz medija da je zapravo ova sva sredstva za koronavirus, znači za program kreditiranja, da je preko 5 tisuća zahtjeva, 10% da su tek obradili. Vidimo da je ta linija već zatvorena i druge linije, pa evo, čisto informacije možda oko HBOR-a jer ste spominjali da će biti dodatna sredstva, kako je trenutno situacija sa tim sredstvima prema poduzetnicima. Evo, na dnevnoj bazi dobivam ažurirane podatke do 11.5., ne samo HBOR jer kroz sustav FINA-e, možda evo, čisto informacija i za vas, kako smo oformili i posložili taj cijeli sustav da se svaki zainteresirani za likvidna sredstva javlja na web sučelje FINA-e, FINA je to jedinstveno mjesto gdje je između ostaloga se radi i onda izračuni tog tzv. COVID score-a i nakon toga se usmjerava svakog na komercijalnu banku, odnosno HBOR je tu onaj koji će osiguravati tih 50% sredstava. Do, znači jučerašnjeg dana, 8 300 je izračuna COVID score-a, broj zahtjeva ukupno kumulativno 15 180, društva najvećim dijelom potražuju kredite za likvidnost, ali isto tako i za odgode, dakle moratoriji onih kreditnih obveza.

Uvaženi ministre. Mi svi znamo da je ovaj rebalans koji danas ćemo raspraviti je zapravo forma, pravi rebalans će doći na jesen, kad ćemo vidjeti stvarne okvire i stvarne probleme. Ali ono što mene uvijek zanima i to u par navrata sam i tu vama postavila pitanje je vezano ono uz dan poslije. Dakle, ja pretpostavljam da postoji i određeni dogovori na razini EU ministara financija, mislim da postoje i neki drugi razgovori, što znači Zeleni plan, što znači razvoj gospodarstva, što znači aktivnosti koje ćemo raditi dan poslije, da se Hrvatska u sklopu drugih zemalja EU pripremi za neku novu normalnost. Mislim da je, između ostaloga i uz ovaj rebalans i onaj koji će biti na jesen, važno naglasiti da vidimo u kojem to smjeru idemo, koje su to reforme, koji su to eventualno gospodarski elementi i koliko je više Zeleni plan koji je Europa toliko najavljivala.

Pa evo nastavno i maloprije što je kolega Zekanović, uvaženi zastupnik također, otvorio kao temu, vi se sad na to isto referirate. Dakle na razini EU fokus je s jedne strane, kao i u našem slučaju dakle što možemo kratkoročno sad u ovim okolnostima, pa se između ostaloga, govorimo o reviziji onog Europskog stabilizacijskog mehanizma, pa govorimo o tom tzv. SURE programu za podršku zaposlenima, ali isto kao i mi, fokusirani smo itekako na upravo, što ste dobro rekli, dan poslije. Dakle, pogled unaprijed i nakon ovoga.

Poštovani ministre, zapazi sam jednu zanimljivost dakle u ovom proračunu iako praktički u istom resoru, dva izvanproračunska korisnika državnog proračuna Hrvatske vode i Fond za zaštitu okoliša, praktički imaju dijametralno suprotnu financijsku situaciju. Naravno da taj pojedinačni pristup dakle svog problema prema bankama, od toga koristi imaju isključivo banke. I drugo što sam primjerio da je klijentelizam kao odrednica donošenja odluka za raspored sredstava je jako prisutno, tj. pojačano, recimo u Fondu za zaštitu okoliša spominjali ste 41 milijun za kondenzacijske bojlere. Dakle onaj tko poznaje energetiku i rješavanje toplinarskog ustava danas, sigurno ne bi odvajao toliki državni novac za nešto što je svega 5 do 10 puta bolje a u kompletno je uvozna oprema, dakle taj novac je [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] mogao biti u funkciji razvoja gospodarstva kroz rješenja za koje imamo domaće proizvođače, nažalost nije. Uvaženi zastupniče, pa da, u pravilu i sami dobro znate, kad ste i obnašali funkciju ministra koliko je važna, važni financijski planovi i proračun izvanproračunskih korisnika, ja znam da u pravilu i kada govorimo i kad raspravljamo u Saboru, jako mali postotak replika i rasprave se svodi na njih, mislim da su oni važni iz perspektive javnih financija ali još više iz perspektive njihovog doprinosa gospodarskoj aktivnosti i ono što cijelo vrijeme pokušavamo i što je moguće više gurati prema onome da ta investicijska aktivnost bude ona koja stvara ekonomsku vrijednost, koja daje dodanu vrijednost pa tako sada kada govorimo i analiziramo svakog od njih pojedinačno, ali poglavito kada gledamo sve skupa i sigurno da i njihovi financijski planovi trebaju održavati naravno ograničene mogućnosti s kojima se sada suočavamo, maloprije su bila pitanja oko cestovne i željezničke infrastrukture ali isti tako i što se tiče recimo energetske obnove, zaštite od nekakvih poplava itd., itd.

Pa nijedna vlada kod donošenja proračuna za 2020. g. nije računala sa epidemijom korona virusa a kamoli sa posljedicama koje će izazvati ta epidemija. Aktualna Vlada premijera Plenkovića smatram da se nosi odlično sa svim tim izazovima, o tome govore svi statistički podaci, a kad govorimo o rebalansu ovog proračuna, bitno je naglasiti da se ne staje sa investicijama jer investicije znače radna mjesta.

Hvala lijepo uvaženi zastupniče, evo na vašoj replici također. Pa evo, nastavno i na prethodne neke koje se tiču ponavljam željezničke, cestovne infrastrukture, infrastrukture zaštite okoliša, voda pa tako i naravno sustava obrazovanja. Mi smo evo, što ste rekli i primijetili ste na prošlom tjednu i sjednici Vlade po pitanju škole u Sv. Iliji ali isto tako i nekim drugim školama o kojima se ja bi rekao, čak i u medijskom prostoru, javnom prostoru već zna, tu mogu nabrojati i školu N. Andrića u Vukovaru, Obrtničku školu u Sisku, Donji Miholjac, Krapina, Split, Dječji centar u Zadru, ima u Sl.

I u najtežim okolnostima kakve ove jesu, naravno da vladavina prava kao takva mora biti pa tako i određene obveze koje su preuzete, o njima treba i razgovarati i pregovarati i uzeti u obzir i novonastale okolnosti ali isto tako, barem je naš stav kao Vlade i to smo pokazali u nekoliko slučajeva, ne samo ići bez takve vrste dijaloga.

Dakle, njima su izvorni prihodi u odnosu na plan smanjeni 11%, ali su smanjeni i rashodi po prilici negdje za 4% Također, vrlo bitan segment u rebalansu ovog proračuna su beskamatna sredstva koja će se u vidu kredita dati jedinicama lokalne samouprave, zašto ovo govorim? Zato što će se i kao što se predviđa smanjenje prihoda izvanproračunskih korisnika, tako će doći i do smanjenja prihoda jedinica lokalne samouprave ne samo s osnova poreza na dohodak, nego i s osnova komunalne naknade, a to su dva najizdašnija prihoda jedinica lokalne samouprave i ono uz sve dobro što je Vlada napravila s ovim mjerama oko sačuvanja radnih mjesta i sve skupa, ono što nam se ne smije u budućnosti dogoditi, da ono što da tako kažem, na određeni način pod kapom Vlade, da to postaje generator nelikvidnosti jer to je, ako se to nam slučajno dogodi, onda smo u velikoj opasnosti. U pravu ste jer upravo to i je jedna od naših osnovnih namjera svih ovih mjera bila uz fokus na očuvanje radnih mjesta i isplate plaća, očuvanje sustava likvidnosti. Ne samo države kao takve u nekom uskom ili najužem krugu ili smislu, nego i puno šire, država je velika, država ima jako puno svojih na neki način doticaja sa različitim segmentima, ne samo gospodarstva i društva i država treba biti ta koja će olakšati drugima njihove likvidonosne probleme, a ne dodatno ih još na neki način onemogućavati i otežavati. Zato i je ono što sam uvodno rekao, kad sam govorio za govornicom o računu financiranja, da naša namjera je od početka bila da sav, sve te potrebe financiranja se, koliko je moguće više centraliziraju, ne zbog nekakve naše diskrecijske odluke, nego to ipak jednostavniji način, a ne da sada 576 jedinica ide po tržištu kapitala i financijskim tržištima u potrazi za likvidnošću.

Najprije čestitka vama i Ministarstvu financija, čitavoj Vladi na svemu što činite da zadržite javne financije na jednom nivou koji je obećavajući. Ono što mene interesira je pitanje poreza na smještajne jedinice, onaj paušalni porez o kojem je već danas bilo riječi. S obzirom da dolazim iz lokalne samouprave, a da imamo na obali gotovo 110 tisuća malih iznajmljivača i oni svakako sa zebnjom očekuju i ovu turističku sezonu i svaki rashod je svakako i njima važan. Zato pitam, s obzirom na neke mogućnosti koje postoje, što je vaš sljedeći potez. Da li ćemo imati barem djelomičan otpis, čitavi otpis, znači svih dugovanja koje imamo za ovu godinu, s obzirom na sezonu kakva bude, ili ćete možda pružiti priliku lokalnim samoupravama da u toku godine možda donese i neke drugačije odluke s obzirom da ste tu ovlast spustili bili i na njih kroz porezne izmjene, što je možda također, neko od rješenja. Ali, naravno, vidjeti ćemo što će biti kroz sezonu, ali barem nekakvu nadu da vidimo što će se desiti po tom pitanju. Evo, nastavno na ono što je kolega Grbin maloprije bio pitao, nisam stigao sve odgovoriti, ali dakle, i dobro je citirano sa web stranica Porezne uprave, dakle nismo zanemarili ni taj segment, dakle privatnih iznajmljivača, obzirom na okolnosti i obzirom na predviđanja vezano za turističku sezonu, sigurno jedan dio koji će, i osjeća naravno, efekte. U isto vrijeme, što sam i maloprije rekao, dakle to je u smislu poreznom nekakvom, opterećenja, među najniže, ako ne i najniže oporezivi segment kao takav, ali naravno, ne smijemo ga zanemariti. Dakle, što se tiče obveza u drugom tromjesečju, kako je taj sustav oformljen, on se plaća kvartalno, što se tiče obveza u drugom tromjesečju, to je praktički, oslobođenje je već kao takvo učinjeno, to vrlo jasno piše i u tim kriterijima koje smo i definirali i propisali i koji stoje na mrežnim stranicama Porezne uprave. Za sve dalje, kao što i dosad, što se tiče lokalne samouprave vrlo često otvaramo tu temu, spremni smo i otvoreni na razgovore, ovisno o razvoju situacije, razgovarati i sami znate, kada smo krenuli sa ovom dodatnom fiskalnom decentralizacijom, da smo znali i produljavati određene rokove za gradska i općinska vijeća da donese takve odluke.

Ja ću vas samo podsjetiti. Znači koliko su državne institucije, HBOR i HAMAG do sada odobrile kredita, ne koliko prijava ima, nego koliko su odobrile? Drugo pitanje, zašto niste zabranili isplatu dobiti firmama koje su koristile potpore za očuvanje radnih mjesta? Zašto niste omogućili da velikim firmama koje su uzele velike iznose kroz ove potpore, da država uđe u suvlasništvo tih firmi. Pola %, 1%, 3%, ali da se zna. Zašto ste rekli da su ovdje potpore kompenzirane troškovima investicija, manje-više, pa čak i iz onih iz EU fondova. Dakle, investicije, rezanje plaća i ostalo što ima vrlo negativan učinak na BDP.

Ja ću kolegi Lalovcu do kraja rasprave podnijeti sve, kao i svima, što se tiče konkretnih brojki od HBOR-a i HAMAG-a, jednostavno ne mogu baš ni sa svim podacima raspolagati u svakom trenutku. Dao sam ono izvješće koje dobivam svako jutro, a to je po pitanju tih zahtjeva. Zašto nešto nismo ili jesmo napravili, pa evo, dozvolite naravno, možemo uvijek elaborirati, ali je naše, neću reći pravo, ali i obveza gledati o širim aspektima, tako da ja nisam isključio niti te prijedloge odnosno što je kolega Mrsić navodio kao nekakvu vrstu teze iz naših daljnjih razgovora. Rekao sam da smo utvrdili određene kriterije koji su dosta jednostavni i dosta prohodni, ali nisam eliminirao mogućnost da se ti kriteriji i korigiraju, odnosno da se kao takvi, moguće i pooštravaju, ovisno o tome što će nam prvi nalazi pokazati. Želi li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Onda otvaram raspravu. Prvi za raspravu je Kluba zastupnika SDP-a, uvaženi zastupnik Branko Grčić.

Dakle, ključno pitanje u ovom rebalansu koji je definitivno baždaren na 15. 6., dakle ovo je rebalans prvi u nizu koji će se ove godine dogoditi i on de facto sada bilježi jednu situaciju u kojoj mi trenutno jesmo ali ne daje odgovore što će biti iza 15. 6. Zašto govorimo o 15. 6. Zato što 15. 6. istječe ključna mjera i de facto u proračunu najvažnija i financijski i na svaki drugi način a odnosi se na očuvanje radnih mjesta. Dakle, mjera teška 6, 6,8 milijardi kuna sa oslobađanjem od plaćanja doprinosa za sve one firme koje su imale gubitke iznad 50% prihoda. I mi nemamo još uvijek odgovor, dakle to je moje pitanje ključno, što će biti sa tih 500 radnih mjesta iza 15. 6. Gdje je odluka da se ta mjera produžava iduća 3 mj., gdje je u ovom proračunu jeste novac kojim će se ta mjera financirati? Nema ga, nije unutra prikazana. To su ključna pitanja, ljudi. Prema tome, ove ja bih defetističke prognoze nekih analitičara da će biti 400 000 nezaposlenih krajem godine, ja mislim da je to pretjerivanje. Ali isto tako mislim da je u ovom trenutku već oko koliko, 170 000 ljudi bez posla i da bi vrlo lako od ovih 500 000 barem onih koji su direktno i baš indirektno vezani za turizam, moglo ostat stvarno bez radnog mjesta. Procjene su u turizmu da će prihod biti negdje na razini 25, maksimalno do 30% onoga što smo lani ostvarili. Rekli smo maloprije 11% u bruto dodanoj vrijednosti direktno i barem još 10% indirektno je utjecaj turizma, pa vi sad računajte. Prema tome, vi morate zaštitit ove ljude, dakle ovi ljudi moraju znati što će biti sutra s njima. Pa čak i ako se dogodi nevolja, i da oni stvarno završe jedan dio, recimo stotinjak tisuća ljudi što je vrlo izgledno od ovih 500, završe na zavodu za zapošljavanje, vi tamo morate osigurati novac, novi novac za naknade za nezaposlene. Ni tog novca ja nisam vidio da u rebalansu ima prema tome, s pravom tvrdim da je ovo rebalans apsolutno privremeni, vrlo improviziran u svim svojim elementima i da pokriva samo stanje do kraja lipnja ove godine. Dakle, ulazi se jednostavno u izbornu fazu, na neki način se želi prikriti detalje pa i ove važne stvari, ja bi rekao koje evo pokušavam danas istaći hrvatskoj javnosti. Još jednu stvar želim reći. Sve zemlje u našem okruženju, osim mjera za gospodarstvo, imale su mjere za građane, SDP je na vrijeme to identificirao, složio paket, paket je bio težak od 2 milijarde kuna, vi to niste uvažili, nažalost, ja ću vam samo reći što su susjedi Slovenci napravili. Dali su socijalni dodatak umirovljenicima između 130 i 300 eura ovisno o visini mirovine, dali su samozaposlenima mjesečni osnovni dohodak od 700 eura, od 700 eura, za sve one kojima je ugašen obrt odnosno zanimanje uslijed krize. Da li su isto tako poljoprivrednicima i ribarima koji se tretiraju samozaspolenima također osnovni dohodak od 700 eura? čak su i studentima u Sloveniji dali 150 eura po svakom studentu. Zašto? Zato jer jedino potrošnja i potražnja u kratkom roku može zadržati kakvu takvu ekonomsku aktivnost i spriječiti ovaj pad koji se nama dogodio. Zamislite, ljudi su više ulagali i imaju manji pad BDP-a, dakle imaju veći deficit ali imaju manji pad BDP-a a mi imamo manji deficit i imamo veći pad BDP-a. Zašto hrvatska Vlada koja se cijelo vrijeme hvalila da je sredila financije, da je puno bolja situacija u ovom trenutku, vidim da premijer cijelo vrijeme o tome govori, da je sada puno bolja situacija nego prije 10 g. ili 12, 2008., i da je sve to super ali mi to nismo iskoristili i naše fiskalni stimulans odnosno tzv. fiskalna bazuka kako je zovu ovi tamo pri MMF-u je 1,7% za razliku recimo od Slovenaca čiji fiskalni stimulans, dakle govorim samo o proračunu, samo o onome što ide kroz proračun, ne kroz HBOR, ne kroz HAMAG, ne kroz bankarski sustav, ne likvidnost, samo fiskalni stimulans, 6,5% odnosno oko 3,5 milijarde eura su Slovenci ulili kroz ove potpore. Vi se možete smijati a ja ću vam donijeti, evo tijekom rasprave ću vam donijeti izvod iz mjera slovenske vlade koji govori o 6,5%-tnoj potpori, kolega naš, moj i vaš kolega pa i prijatelj mogli bi reći, Velimir Šonje je o tome pisao, pročitajte malo njegov prilog, ja vjerujem da cijenite Šonju kao što ga i ja cijenim, dakle iz njegovog članka sam ove podatke izvukao o ograničenom fiskalnom stimulansu vezanom direktno za proračun. I tu nema uopće dileme, vi se možete smijat sad, dovodi to u pitanje ali evo, to je očigledno stil danas rasprave vaše za razliku od svih do sad ja bih rekao rasprava u kojima ste bili puno samouvjereniji, puno uvjerljiviji, niste krili neke važne stvari i činjenice, a danas očigledno je situacija posve drugačija kad imamo 25 milijardi registriranog deficita u ovom rebalansu i kada imamo jako, jako puno još neizvjesnosti i rizika i skrivenih deficita. Sad smo ovdje govorili o lokalnoj samoupravi, evo tu načelnika i gradonačelnika, neka vam kažu koliki će njihov deficit proračuna biti. Milijarda koju ste vi računali svojim projekcijama je kako bi to rekao, zrno soli, dakle to je ništa u odnosu kakav će stvari deficit u lokalnoj samoupravi, sad je kolega Šuker o tome govorio, biti. Znači milijardu kuna i više od toga će imati samo grad Zagreb. Pa neki dan je gradonačelnik sa cijelom svojom svitom izašao na konferenciju za novinare i govorio kako će mu milijardu kuna falit u proračunu. A gdje drugih 555 jedinica u državi? Ma o čemu mi ljudi, pričamo? Pa ja ne želim ovdje širiti defetizam, ali dajte budimo realni, ovo je velika kriza, ozbiljna kriza, s velikom neizvjesnošću onoga što će se događati u narednim tjednima i mjesecima i vi morate biti svjesni toga da državu 4 mj., sada kada ulazimo u izbore, 4 mj. do formiranja nove Vlade, ne možete ostaviti u vakuumu, niste donijeli mjeru za zaštitu radnih mjesta odnosno njeno produljenje, niste riješili moratorij na kredite zakonski na 12 mj., ljudima uzimaju autobuse, čartere, apartmane koje su gradili, stanove itd., banke i leasing društva jer nemaju drugog izbora, nema zakonskog okvira za produljenje roka moratorija, nema kredita za likvidnost, ja ću vam dati odgovor. Znači niti jedan kredit poslovne banke nisu odobrile ni bez garancije ni s garancijom HBOR-a odnosno države. To je podatak, ja ga imam a vi ga očigledno nemate. Dakle ništa nije odrađeno, ništa nije učinjeno da možemo normalno ući u drugi dio ove izrazito krizne i neizvjesne godine. Ovo nije kritika samo vama, ja jedinu zamjerku vama imamo što vi o tome tako skučeno ja bih rekao i sa strahom, govorite jer bliže se izbori i teško je priznati ovu situaciju u kojoj trenutno jesmo, ali ljudima treba reći istinu a istina je upravo ovakva. Prijeti otkazi, prijeti gubitak radnih mjesta posebno u turističkoj djelatnosti i turističkom sektoru i svim vezanim djelatnostima toga. Svi drugi će nekako se možda i prilagodit ali tu će biti najveći problem, prema tome, ljudima treba premostiti ovu situaciju, treba im uvesti moratorije 12 mj., treba im dati kredite za likvidnost, treba im omogućiti da ovo prežive a onda poslije nekako ćemo se izborit da vratimo BDP i vratimo cijelu situaciju u neku povoljniju poziciju. Zapravo današnje brojke o strukturi rebalansa nam zapravo pokazuju strukturu hrvatske ekonomije i ono što je zapravo činjenica je da kada gospodarstvo pada 9%, da nam porezi koji su, pogotovo ovi porezi iz potrošnje koji nam čine većinu našeg proračuna, da padaju brže. Znači BDP pada po stopi od 22%, trošarine po stopi od 16%, znači indirektni porezi, znači govorimo o potrošačkim porezima jer jednostavno takva nam je struktura naše ekonomije, imamo veći udio usluga, to nam pokazuje zapravo i naša platna bilanca nam pokazuje bilanca plaćanja da je veća struktura usluga 2020. nego što je to bilo 2008. g., znači orijentirani smo na rentijerstvo, na usluge, na izvoz usluga i zapravo kada se dogodi ovakav, jedno ovakvo zaključavanje ekonomije, vidimo dam porezni prihodi koji su zapravo stup proračuna, padaju pod dvoznamenkastim brojevima i to je ono što je zapravo veliko upozorenje. Ono gdje jedino je pozitivno između 2008. i sadašnje 2020. g. je pristup financijskim tržištima. Ministar jesam rekao da nam dospijeva jedna velika obveznica od milijardu i 250 milijuna dolara koje je 2010. g. pod da ne kažem teškim mukama bila izdana uopće prikupljena taj dio, po kamati od 6%, kada po meni i ta struktura i deficit nije bila takva kakvu imamo danas a vidimo da danas ministar govori da se možemo zadužiti po 0,7% Znači 0,7% se možemo zadužiti kad prijavljujemo deficit od 25 milijardi a zapravo onda kada su bila struktura, kada je bila drugačija struktura, nismo mogli uzeti ni po kamati od 6% E znači struktura financijskog tržišta se u potpunosti promijenila, u potpunosti se promijenila i to je jedini i isključivi instrument Vlade da može braniti krizu i to Vlada čini, isključivim instrumentom zaduživanja ili putem mirovinskih fonda ili putem banaka ili HNB-om kroz kreiranje ponude jer je novac toliko jeftin da je on na razini 0,5, 0,7% do 1% i to je zadnja i jedina brana zapravo cjelokupne gospodarske aktivnosti.

Ono što je zapravo ovdje bilo rečeno a to je nemam nažalost vremena ali svakako kakvo će biti stanje javnih poduzeća. Ministar je ovdje govorio o izvanproračunskim korisnicima, njih 10 koji su sa 700 milijuna plusa išli na 2400 minusa, znači delta oko 3 milijarde kuna, međutim pitanje je kakvo je još stanje šireg djela javnih poduzeća a znamo da pogotovo iz sektora prometa, da su bili u minusu kada su bila dobra vremena, kada su bila bolja vremena da su bili u minusu, znamo da prometa nema, znamo da turista neće biti, postavlja se pitanje kako će biti, šta će biti sa Croatia airlinesom, šta će biti sa Jadrolinijom, zračnim lukama, brojim javnim poduzećima koja nisu dio ovog proračuna ali su zapravo indirektno vezane za proračun, tako da sigurno a oni su direktno vezani upravo zbog zaključavanja i nemogućnosti da građani putuju, znači to će sigurno u budućnosti doći prema Vladi odnosno prema ministarstvu za nekakva dodatna sredstva, to su svakako rizici dodatnog opterećenja. Ono što je najbitnije ovdje reći da je ekonomija povjerenje i da je to jedna psihologija potrošača. Ono što je najavljeno, a samim mjerama sada vidimo da brojni epidemiolozi najavljuju da će biti nastavak recesije odnosno krize virusa u 9.mjesecu i da psihologija potrošača je tu vrlo jednostavna, odgađanje svih mogućih kupovima. Vidimo da je u 4.mjesecu samo tisuću automobila kupljeno odnosno registrirano u RH, znači da sve neke veće kupovina osim kruha, brašna, ulja, šećera itd. one potrebe znači ljudi isključivo kupuju to, sve ostalo odgađaju. I to je onaj problem, to je onaj problem hoće li biti pad 9%, 15 ili 20. Sve investicije, privatne investicije jel građani ne znaju, poduzetnici ne znaju kako će biti zaključavanje, to je najveći problem i proračuna i rebalansa i ekonomije.

Današnji rebalans proračuna o kojem raspravljamo pokazuje prve naznake ozbiljnosti ekonomske krize koja je pred nama, međutim svejedno je riječ tek o tehničkom i privremenom rebalansu koji se teško može temeljiti na nekim ozbiljnijim procjenama. Još uvijek Hrvatska pa i hrvatsko gospodarstvo u mnogome ovisi i podložni su …, nitko ne zna kako će se razvijati epidemiološka situacija i to ne samo u Hrvatskoj nego i u Europi i u svijetu. Tek smo kao i druge zemlje počeli popuštati mjere karantene i tek ćemo vidjeti kakve i kolike će biti ekonomske posljedice u cijeloj ovoj priči. Ono što se ipak čini izvjesno je da će hrvatsko gospodarstvo korona krizom biti pogođenije od prosjeka EU. Prva predviđanja Europske komisije opet nas stavljaju na samo začelje s padom BDP-a od gotovo 10% i ponovo se nalazimo u grupi zemalja s Grčkom, Italijom i Španjolskom koje će najviše trpjeti. Jasno u Vladi će reći da oni nisu krivi za korona virus niti za ovu krizu te da su ovom krizom pogođene sve države EU, bez iznimaka. Ipak kada gledamo predviđanja za neke druge zemlje kojima će BDP pasti 4 ili 5% možemo te brojke gledati s određenom ljubomorom, znajući da su njihove vlade i njihove gospodarske politike bile kudikamo bolje i uspješnije od politika naše Vlade i to ne malo uspješnije nego dvostruko uspješnije. Slično tome iskustva ranijih kriza naučila su nas da naše ekonomski oporavak traje i do tri put duže od uspješnijih i stabilnih europskih ekonomija. Sve su naznake da ćemo isti scenarij gledati i sada, to sve možemo zahvaliti ovoj Vladi koja je propustila da u mandatu za nama provede potrebne reforme. Što se tiče samog ovog rebalansa, to sam i kroz repliku rekao i njegovih pokazatelja, jasno je da su izbori na vratima pase proračunska potrošnja izražena ukupnim rashodima ne smanjuje ni za jednu jedinu kunu. S druge strane predviđa se ogroman pad proračunskih prihoda, nekih 23 milijarde kuna i to je pad od 16%, no i to su samo predviđanja koja su za sad više utemeljena na astrologiji nego na pouzdanim i konačnim pokazateljima pa ćemo pravu istinu i stanje stvari saznati tek nakon izbora. Ono što upada u oči i što nas posebno brine u ovom rebalansu je pad od 500-njak milijuna kuna na stavci pomoći iz EU, to je posebno čudno s obzirom na sve informacije koje su dolazile iz Vlade da će EU osmisliti programe i dodijeliti državama posebna sredstva za borbu protiv gospodarskih posljedica korona krize. Smanjenje ove prihodovne stavke pokazuje i koji su i kakvi razmjeri zaustavljanja sredstava investicija, zapravo investicija financiranih sredstvima iz EU i smatramo da je takav koncepcijski pristup u borbi protiv ove gospodarske krize pogrešan. U europski proračun Hrvatska je do sada uplatila 21 milijardu kuna od kako smo postali članica, do sada se nismo proslavili u povlačenju sredstava iz EU i zaustavljati sada projekte kada smo na kraju jednog višegodišnjeg financijskog okvira čini se neracionalnim. Ono što nas još zabrinjava u cjelokupnoj gospodarskoj slici Hrvatske je predviđeni pad izvoza i to za 15% uz istovremeni rast uvoza od 12%, pa će se naša vanjskotrgovinska bilanca koja i onako nije blistava još i pogoršati. Naravno uz sve navedeno prijeti nam i galopirajući rast nezaposlenosti. Predviđanja Vlade su da će ta stopa porasti sa 6,6% na 9,5%, mi u MOST-u osobno mislimo da će situacija u stvarnosti biti i gora, a s obzirom da smo krenuli s otvaranjem granica možemo očekivati da će se u Hrvatsku vratiti solidan broj naših ljudi koji su u posljednjim godinama iselili iz Hrvatske, a sada bi mogli ostati bez posla za kojim su nekoć otišli. Uskoro će isteći i mjera za očuvanje radnih mjesta tzv. državni minimalci i tada ćemo se tek početi suočavati s pravim razmjerima ove krize i posljedicama za građane. Zato sam pitao ministra Marića u replici ne da mi kaže i procjenjuje kako on doživljava atmosferu kod građana, jesu li oni pozitivni ili negativni, nisam ni smatrao da je on nekakav psiholog koji bi na takva pitanja trebao odgovarati. Ja sam ga pitao na konkretnim financijskim pokazateljima ako oni budu, a bit će puno gori u 9.i 10.mjesecu jasno je da će raspoloženje hrvatskih građana i njihova egzistencija biti ugrožena i jasno je zato ova Vlada forsira sada izbore i zašto su do jučer oni u samoizolaciji bili bioteroristi, a danas su oni koje se zove na biračka mjesta, sve što trebaju je staviti maskicu na lice. Dakle, što je ovdje bitno? MOST je kroz cijelo vrijeme predlagao konkretne mjere koje su se odnosile i na ovo razdoblje karantene i zastoja u gospodarskom društvenom životu, al neke naše mjere su i mjere za dan poslije kada izađemo iz karantene kako bi gospodarski oporavak i uzlet bio brži, dinamičniji i snažniji. Naše mjere idu za stvarnom promjenom, promjenom paradigme, promjenom kako se, kako se uopće država odnosi prema gospodarstvu i privatnom sektoru tretirajući ga kao partnera i suradnika, a ne kao ovcu za šištanje i krpu za iživljavanje. Za sad je država preuzela na sebe teret krize, teret nelikvidnosti i teret dobrog dijela radničkih plaća. Taj teret platit ćemo kroz povećanje javnog duga, platit će ga svi građani RH, pa i oni koji će tek doći na ovaj svijet, djeca koja se danas trebaju ili sutra roditi i to ćemo ga plaćati godinama nakon što završi ova pandemija korona virusa. Govorili smo cijelo ovo vrijeme poštovani ministre o uštedama u javnom sektoru, posebno na lokalnoj i županijskoj razini. Kriza je jasno pokazala da su županije tvorevine koje više nemaju nikakav smisao, ni ulogu, da samo smetaju i usporavaju razvoj i da ih treba bez milosti ukinuti. Znači, RH je zemlja, podsjećam vas sve ovdje, od jedva 4 milijuna ljudi i sasvim je dovoljno da ima dvije razine vlasti, centralnu i lokalnu, te da i jedna i druga budu efikasno organizirane, da se njihove ovlasti ne preklapaju i da rade u korist građana, a ne u korist sitnih privatnih probitaka lokalnih partijskih ogranaka. Naša vizija RH je jasna. Oni koji predlažu regije, svi znamo da od toga neće biti ništa, nikada Dubrovnik neće pristati biti pod Splitom, nikada Zadar neće pristati biti pod Splitom, nikad uostalom Šibenik neće pristati biti pod Zadrom i nikada Pula neće pristati biti pod Rijekom. Znači, od regija nema ništa, to je promašen koncept. Puno bolji koncept je jaka centralna država, jaki gradovi i općine bez županija kao nekakvog, ja bih rekao, samo transfera novca, a u tom transferu se puno, puno izgubi. Vidimo kako, na nesposobne zapravo župane, na nesposobne kadrovike poput g. Sanadera, Bobana i ostalih koji su omogućili ovaj kaos koji se događa sada u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Znači, imamo u ovom trenutku 448 različitih parafiskalnih nameta putem kojih se uzima gospodarstvu i građanima skoro 9 milijardi kuna. Taj novac treba dati građanima, taj novac treba dati poduzetnicima. Znači, mi smo predložili samo ukidanje dva parafiskalna nameta i to bi hrvatskim građanima ostavilo u džepovima oko 600 milijuna kuna. Isto tako, razočarani smo činjenicom da je Vlada odbila naš prijedlog po kojem bi poduzetnici trajno trebali državi plaćati PDV tek kad naplate svoje fakture, a ne da takvo pravilo vrijedi samo za 3, za 3 mjeseca. I ono što moram na kraju reći, ne bih dalje dužio. Ova Vlada konstantno radi u interesu banaka.

Stali su ovdje i ustali kao odvjetnici banaka. Ono što nam hitno treba, a to je napravila Slovenija, moratorij na kredite i kamate. Prva mjera koju je Slovenija donijela u ožujku bio je moratorij na kredite i kamate. Što je ova Vlada napravila? Mi smo to predlagali još u veljači. Ova Vlada je donijela moratorij na ovrhe u travnju mjesecu i to samo do izbora. Znači, da ste donijeli to kao Slovenci u ožujku do izbora kada ih planirate, ta mjera bi istekla. To pokazuje koliko vi vodite računa o hrvatskim građanima. Jedino o čemu vi vodite računa je vaš izborni rezultat i s tim se nikako ne možemo pomiriti i nećemo se pomiriti. Ovdje ćemo u HS i u javnosti služiti hrvatskim građanima, hrvatskom narodu, njemu ćemo polagati račune, a vi i dalje služite bankama, vi i dalje gledajte nekakve svoje buduće aranžmane, vi i dalje gledajte nekakve svoje kredite, a mi ćemo svoje račune polagati samo dragom Bogu i hrvatskom narodu.

Hvala lijepa g. potpredsjedniče, kolegice i kolege, uvažene zastupnice i zastupnici.

Utjecaj pandemije korona virusa na zdravstveni, socijalni i ekonomski sustav iznimno je negativan u cijelom svijetu, pa tako i u RH. Ne samo to, Zagreb i okolica 22. ožujka 2020. pogodio je najsnažniji potres u proteklih 140.g., što je izazvalo velika infrastrukturna oštećenja i dodatni pritisak na funkcioniranih javnih službi, na funkcioniranje javnih službi. Slijedom toga, naravno bio je veliki pad BDP-a, od 9,4% pri čemu će se sve sastavnice s rashodne strane BDP-a izuzev državne potrošnje bilježiti pad.

Iza nas po šteti u BDP-u su samo Španjolska, Italija i Grčka.

Znači kao što sam rekao prije „annus horribillis“ Manjak općeg proračuna naravno će proizvoditi pad plaća, piše umjereni pad plaća, ali međutim da li će biti umjeren ili neće, to ćemo tek vidjeti. I novim planom u 2020.godini će biti manjak općeg proračuna kojoj prema nacionalnoj metodologiji iznosit će 8 BDP-a ili 28,9 milijardi kuna. Rashodi proračuna za 2020.godinu zadržavaju se na istoj razini u ukupnom iznosu od 147,3 milijardi kuna. I sada idemo na ono što je za nas iz nacionalnih manjina interesantno. Savjet za nacionalne manjine prema novom prijedlogu državnog proračuna će imati smanjena sredstva, ali samo za 0,3% i ona će se odnositi sva na smanjenje na stavci administracija, a ne na donacije za udruge nacionalnih manjina. S druge strane Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina sredstva za taj ured smanjit će se za 4,3%, ali ne za programe za nacionalne manjine gdje se sredstva smanjuju za svega 0,1% Znači drugim riječima, da kažem kako ja vidim tu stvar, uvidjela se činjenica da gotovo 4 godine 3,5 godine koliko je prošlo od izbora, operativni plan za nacionalne manjine zapravo je ostvaren u mjeri koju mi smatramo nedostatnoj i da sada u finišu moraju se odraditi i moraju se završiti određeni projekti. Ti projekti se tiču onoga što osigurava opstanak identiteta nacionalnih manjina ili barem pokušaj zato što mi nećemo nikad prestat reći da oni koji smatraju da nacionalnim manjinama se daje previše novaca neka dođu kod nas i mi ćemo im dokazati sa olovkom i papirom da nacionalne manjine da bi zadržale stvarno svoj identitet i svoju kulturnu autonomiju, trebali bi imati daleko više sredstava nego što imaju sada. Ali međutim godina je takva, pa mi ćemo to držati itekako u obzir pri glasanju. Ima neke stvari u ovom proračunu koje su i očita greška, npr. jedna nova stavka je zapravo stara stavka i to je famozna Talijanska škola Leonardo da Vinci iz Buja, rekonstrukcija i dogradnja te škole gdje se piše da je planirano povećanje od 7 milijuna 895 tisuća kuna. Nije planirano nikakvo povećanje, zapravo dogodilo se ono što se događalo stalno u operativnom planu za nacionalne manjine, skidaju nam se stavke, znači skinula se stavka sa ovog proračuna i opet je uvedena unutra i kada je skinuta i opet uvedena to umjetno izgleda kao da je to jedan veliki porast proračunu na tu stavku.

Poštovani gospodine državni tajniče, uvažene kolegice i kolege. Pa evo prije nekoliko mjeseci stvarno smo razgovarali u sasvim drugom smjeru. Kada smo donosili ovaj državni proračun predviđali samo rast minimalno tih 2,5%, imali smo dobre naznake, radili smo neke stvari prijedloge za nove projekte, programe suradnje povlačenja europskih fondova, nažalost evo desilo se nešto što se desilo, nešto što nismo mogli očekivati. Sada su projekcije sasvim drukčije, projekcije su dobile jednu negativnu konotaciju, no kada sve usporedimo i pogledamo situaciju sa zdravstvenim stanjem u RH ipak je puno bolja od nekih drugih zemalja, zato možemo zahvaliti brzim reakcijama i Vlade i stožera, ali prije svega i svim našim građanima koji su slijedili i svim službama koje su odrađivale taj veliki dio posla. Radilo se odmah u startu krenulo se sa prvim mjerama, drugim, trećim mjerama itd., naravno u prvoj ruci evo i HS je dao odobrenje da se rade preraspodjele u tom slučaju. Preraspodjele su bile korektne, odmah se išlo prema građanima RH. Da se tada zaustavilo, da je se tada država zatvorila, da nije pustila novce u opticaj šta bi se desilo? Onda bi se desilo ovo što su neki ovdje govorili da će se desiti, tada bi se desilo 500.000 nezaposlenih, tad bi se desilo ogroman pad BDP-a, povećanja dugovanja, zaduživanja RH i pitanje uopće kada bi izašli iz ovakve krize. Sada smo čak i u nekim boljim trendovima od nekih članica EU, da ne kažem nekih zemalja u susjedstvu, ali to je zato što se investiralo. Znači Vlada nije zatvorila ventil, nazovimo to tako, Ministarstvo financija i sva ostala ministarstva državni proračun je pratio potrebe tržišta, sredstva su došla na račun trgovačkih društva, obrta, firmi, OPG-ova, svih onih koji su mogli i zatražili su mjere Vlade. S time nije zaustavljena potrošnja s obzirom koliko je ona mogla biti blokirana sasvim u shut downu ipak smo imali određene stvari, građevinske firme i neke druge koji su odrađivali svoje procese, ali ipak smo došli do ovoga. Došli smo do toga da moramo mijenjati stavke u hrvatskom državnom proračunu kako bi mogli nastaviti takav trend koji nije dobar, nije dobar za nikoga u svijetu, nažalost nije dobar ni za nas, ali u ovoj situaciji je trenutno možda ponajbolje što može biti. Takav trend koji je Vlada kao takva i naša ministarstva, ali i državne tvrtke su i dalje u ajmo reći investicijskom ciklusu gdje zapošljavaju naše domaće tvrtke, gdje se gradi, gdje se radi sve ono što se može kako bi ljudi zaradili svoje plaće, kako bi tvrtke radile. Isto tako su i naše županije, naši gradovi u ovom dijelu ovdje je osigurano 2 milijarde kuna beskamatnog zaduživanja za jedinice lokalne samouprave, više od 2 milijarde kuna što će pomoći u disanju i da se nastave svi projekti. Ne zaboravimo da projekti od lokalnog značaja, bez obzira jel se gradili domovi, da li se uređivala cesta, da li je to vrtić ili bilo što drugo gdje grade naše domaće građevinske firme su i projekti održivog razvoja za sve građane na tim područjima, ali isto tako i za disanje gospodarstva. Bez toga nema plaća, bez toga nema plaćanja davanja, bez toga nema zdravstva, nema sustava, ali nema ni potrošnje znači nema ni posla za trgovine, za proizvodnju i sve ostalo. I upravo na takav država je investirala u proizvodnju, ne samo u potrošački dio nego u proizvodnju zato što su sredstva išla direktno kod naših građana. Što se tiče ostvarivanje prava nacionalnih manjina i što se tiče državnog proračuna svjesni da će neke stavke trpiti ovakvom situacijom, svjesni da neće moć biti izvođenja određenih programa i projekata koje smo si zacrtali, ali pratilo se u proračunu, znali smo da neke stavke neće biti održive. Ali drago mi je što se tiče stvaranja pretpostavki i kulturne autonomije što se tiče Savjeta za nacionalne manjine da smo uspjeli u dijalogu dokazati da je to osnovna stvar za funkcioniranje, ne samo udruga i institucija nacionalnih manjina nego kulturnog, ali i ostalog života naših građana na tom području jer tu su i osnove za život ljudi, egzistencija institucija, kao što je Daruvar koja je u bilo kakvom ili „Edit“ o kojem je govorio kolega je u bilo kakvom potresu financiranja tih sredstava. Ljudi ostaju bez plaća, ljudi ostaju bez posla s te strane je to bitno. Isto tako u mojem ranijem pitanju ministru financija vezano za ispunjavanje obveza prema potpisanim ugovorima, dobio sam odgovor da će te obveze biti ispoštovane, da se taj dio rezerve drži, tako to stoji u ovom rebalansu proračuna. S te strane drago mi je da možemo sa sigurnošću ići u daljnje mjesece koje ipak nisu možda toliko perspektivni kao što bismo htjeli biti jer naravno ne znamo što nas čeka u 10., 11.mjesecu, ali imamo neke osnove osiguranja mjera da se ide. S druge strane tu su mjere kroz tri ministarstva, Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo regionalnog razvoja, Ministarstvo poljoprivrede koje isto opet na područjima nacionalnih manjina koriste svi građani bez obzira koje su oni nacionalnosti. Ima i nekoliko propusta, pa smo o tom dijelu razgovarali u samom, vjerujem da je došlo do određenih pogrešaka u ministarstvima, neke od ministarstava u koordinaciji smo oko toga ako će trebati uložit ćemo i neke amandmane, ali vjerujem da ćemo to iskomunicirati i s te strane i nakon toga podržati rebalans državnog proračuna. Slijedeća rasprava je uvaženi zastupnik Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika nezavisne liste mladih.

Hvala lijepo. Kao što sam i ministru bio napomenuo, nekako je bilo očekivanje da hvatanje sa krizom znači i puno veći angažman, jel jedno je, naučili smo već u proteklom vremenu, možemo radit odricanje stalno, smanjit ću neki svoj trošak, suzbiti ono što sam možda planirao, ostat ću u nekim okvirima, al to se već pokazalo kao i u bilo kojem obiteljskom budžetu, od toga nema napretka nego tu si, tu se držiš, jednostavno si u tome okviru koji si zadao i što god da je neka potreba ti ne možeš naprijed, ne pomjeraš se. E sad ovdje govoreći o državnom proračunu možemo isto tako razgovarati u jednoj redovnoj normalnoj proceduri kada je gospodarstvo u svome zamahu, kada ima svoju akumulaciju, vrši investicije, ono naravno uz proračunsku potrošnju od države daje dodatne komponente BDP-a, ali ovaj puta ta komponenta izostaje, naša industrijska proizvodnja pada, ukupan BDP gledajući, znači uvozno-izvozne elemente, ono mi govorimo zapravo i komisija je utvrdila da smo među 4 zemlje koje će imati najveći pad BDP-a preko 9% Znači, sve ove ostale zemlje imaju značajno manji pad, padovi se kreću između 5 i 9% Mi smo znači oni koji ćemo na kraju najviše tresnuti … [[Govornik se ne razumije]] kad lupimo i tu je sada gdje je trebalo rebalans proračuna, dal će to biti ovaj koji je po meni nužan uoči želje vladajuće da raspuste sabor ili će to biti slijedeći koji će doć s odgodom gdje gubimo dodatno vrijeme. Znači, nužno je ta injekcija da kada dotaknemo to, kada udarimo o dno da možemo krenuti gore ono i tu je bitno koliko ćemo dati. On zahtjeva i dodatno zaduživanje, znači povećanje zapravo i njihovog zaduživanja u Njemačkoj kako bi što snažniju dali injekciju svojem gospodarstvu da što ranije otklone. Jedan je takav razvijeni, da kažemo koncept koji je već pokazao svoju uspješnost i radi toga uvijek Njemačku nekako i uzimamo za primjer u kom smjeru bi trebali razmišljati, ali s druge strane, znači mi uvijek činimo obrnuto, uvijek gledamo kako ćemo napraviti uštedu. Uštedilo se negdje, prebacilo se negdje dalje. Najveći domet proračuna je ostali smo di smo, tu smo. Znači, mi imamo povećane potrebe, a proračun nam je u istim okvirima. E sad da li ćemo mi uspjeti s tim sredstvima napraviti pomak? Teško, teško, pa makar onako kako ja promišljam. Ali dvije komponente bi izdvojio koja su, za koje su imali naši građani i poduzetnici najviše očekivanja, a to su sastavnica Ministarstva poljoprivrede i sastavnica Ministarstva gospodarstva. O poljoprivredi puno se razgovaralo, znači svjesni da će određeni sektori poljoprivrede imati značajne poteškoće gdje se govorilo o potporama malim, pogotovo manjim poljoprivrednim gospodarstvima i bilo je puno tijekom ova dva mjeseca inicijativa, pokušaja. Na kraju ovaj rebalans pokazuje zapravo smjer. Ukupno će se proračun za poljoprivredu povećati za 0,6% To ti bilo da sve ovo što je bilo krizno vrijedi, trenutno je Vladi 0,6% Toliko smatraju da je potrebno dodati u sektor poljoprivrede da bi sve to skupa se razriješilo. Nemoguće, jednostavno nemoguće, ne, ne možemo tako, pogotovo koji živimo u područjima koja su izrazito poljoprivreda svjesni da bilo kojem gospodarskom subjektom, recite evo za 0,6% da vam damo gotovine, ono sada na račun, ono idemo nešto napraviti, što bi bio odgovor? Evo, nemojte hvala. Nemojte ono, vjerojatno će nastat neki uvjet koji će nam se još više opteretiti, ono jednostavno ili imamo pravi pomak ili se ne pomjeramo. Pa nisu ta sredstva iz Ministarstva poljoprivrede otišla u luft prije, isto su bila sadržana u, u ulaganjima, u potrošnji koja su vezano za poljoprivredu, za napredak poljoprivrede i sad bi trebali reć sa 0,6 idemo promijeniti trenutnu situaciju. Al ajd, malo ću sad lokalno otići, pa osvrnut se na područje s kojeg ja dolazim kao zastupnik Slavonija, Baranja i Srijem. Projekt Slavonije, Baranje i Srijema, minus 37% na sredstvima. Znači, ona politika idemo, pomažimo tome području da ga unaprijedimo, da dostignemo, doživjelo je sa prvim, s prvom poremećajem koji se događa tektonski. Znači, kada RH malo kihne, a zapravo jako kašlje u odnosu na druge zemlje, onda Slavonija, Baranja i Srijem dobiju upalu pluća. Evo, otprilike to je poruka koja se šalje kroz ovo, a pogotovo i kad dolazimo kroz mjere ruralnog razvoja gdje je nekako potencijal povlačenja u tim područjima u većem minusu, 86 milijuna kuna se predviđa gdje je prvenstveno smanjenje komponente iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, nekako mi se čini da ovaj rebalans će pod imenom korone pokriti i one propuste koje kao država smo imali u povlačenju sredstava EU koje će jednostavno reć, sad će se tražiti izgovor pod koronom. Al kad bismo razložili što je korona, a što su sredstva, onda bi vidjeli, nismo bili uspješni u povlačenju dosadašnjih sredstava, da priča koja nam je bila ispričana o uspješnosti zapravo sada doživljava krah jel nemoguće da mi ta sredstva nismo povukli sad u ova dva mjeseca, nismo ih povukli u prethodnom vremenu, a sada ćemo ih samo počistiti iz ovoga proračuna. Jedna poduzetnička, ovako je, opaska, OKFŠ, opće korisne funkcije šuma, ne porezno davanje, popularno nazvano parafiskalni namet kojega plaćaju poduzetnici. Sad je bilo toliko pritisaka, želje da se nešto tu umanji, na toj poziciji dolazi do povećanja 36 milijuna kuna, znači, ta sredstva su ipak značajnije veća i umjesto da se sad pokazala ta namjera idemo nešto napraviti na tome gdje pritiskaju ono, pa makar ono jedno simbolično umanjenje da se ne naruši ta ravnoteža između šumara, ali da se iziđe u susret poduzetnicima. Upravo ta stavka pokazuje smjer koji ono nitko ne želi, a to je, idemo, tamo se povećava. Ne, neće se povećati naknada, ali samo pokazuje da više sredstava ima nego što je, znači za 30% se povećava.

Ha, kad bi to usporedili sa možda negdje nekim drugim zemljama i to, on bi rekao, odlazim ja iz ove Vlade ono da me uzme neko i da me zvekne za 13%, ja trebam ići okolo i braniti gospodarsku politiku Vlade. Nije to samo Ministarstvo financija da brani gospodarsku politiku, nego i ministar gospodarstva kojeg se očekuje kao člana Vlada da je taj koji gospodarsku politiku promovira i on treba reći evo, mi ćemo dati sve od sebe, smanjili smo 13%, ali to je ljudi, sve u redu, nema problema, to je ono, upravo u smjeru onome kako i očekujete, mi smanjimo pa ćete i vi nešto smanjiti, mi skup svi nanovo padnemo. Podrška investicijama, ukupno proračun -30%, OPKK, znači iz EU al pari ovo što sam govorio za poljoprivredu, -320 milijuna kuna, od toga iz regionalnog razvoja 319. 22% pod stavkom jačanja konkurentnosti malih i srednjih poduzeća -37%

Smanji na poziciji ponude, potražnja se, ako je došlo do smanjenja, potražnja da bi cijene ostale uravnotežene, povuci sa tržišta određene robe, zato robne zalihe mogu služiti, -59 milijuna kuna. Ne znam, ono, čega god dotaknem se ovdje zapravo kontroverzno je usvajati ovakav rebalans proračuna koji ne pokazuje da smo zapravo kroz proračun, kako bi rekli naše ono skinuli gače da pomognemo gospodarstvu, pomognemo svim komponentama da upravo one sastavnice BDP-a koje čine daj poduzetnički dio budu naglašene. Na ovaj način neće doći do nekog značajnijeg rezanja plaća, vidim da to onako je na razini kolektivnog ugovora, pa ono ide se čuvati opet kroz potrošnju građana ta komponenta. Pad industrijske proizvodnje, neulaganje ovo, što možemo očekivati, 9,4%, možda ćemo reći, bili bismo i zadovoljni da to tako ostane. Ono kad neko kaže sljedeće godine će biti rast 6,1%, ja bih samo postavio pitanje, je li to sa razine 31.12.2019. i je li s te razine 6,1% ili ćemo prvo pasti na dno pa ćemo onda 6,1% na niže. Ne, ja znam, logično je, ali vi kad to prezentirate ljudima u jednom naslovu, ove godine padamo 9,4%, na godinu rastemo 6,1, nije ista osnovica. Nije tako nego idemo sa 92,8, dodajte 6. Malo sad matematike ali, kad to novine prikažu, ispadne kao da smo razlike 3% Nije razlika 3% Evo još na kraju, uvijek onaj dio koji manje gledamo ovaj posebni dio proračuna, ali trebamo i pogledati one ostale koji su korisnici toga državnoga proračuna. I nešto što sam zapazio u Hrvatskim autocestama, naveli su pojašnjenje da su odustali od planiranih nabava za investicijsko održavanje i građenje jer je smanjeno prometno opterećenje. Po tome ispadne da naše ceste su, s obzirom da nije bilo tako prometa, ne znam, kamiona ili automobila tijekom ova dva mjeseca, zapravo da su u sjajnom stanju, da nema potrebe. Provezite se malo prema Slavoniji, kolega Hajduković se vozi tamo pa možda ne dohvati taj dio iza, ali tamo je, znači autocesta je propala koju treba intenzivno ulagati, znači samo investicijsko ju održavati, a ne jedno novo građenje koje treba. Ja kažem mi odustajemo jer nema toga prometa, pa je l' nije logika, hajmo sada kada je vrijeme da je manji promet, idemo to obnoviti i biti spremni da povećamo taj, ali, evo, to je nešto što sam onako zamijetio. Hrvatske ceste, rashodi nefinancijske imovine -17%, na brzim cestama, ja ću evo, opet, onako malo lokalno reći, od jedne srijemske transverzale o kojoj se puno priča, definitivno ništa i dat će jednu primjedbu i upravo i Ministarstvu financija vezano za pojašnjenje, kada Hrvatske ceste daju svoj plan koji će biti, kojeg smo usvojili, i navedu neke od infrastrukturnih, ključnih infrastruktura koje žele graditi, onda isto tako, kada rade rebalans i smanjuju, trebaju navesti od kojih projekata odustaju. Jer mi ovako, sad bi trebali pitati vas, ono, od kojih projekata odustaju pa ćete reći, evo, ne znam, ono, pitajte ministra Butkovića, on bi trebao znati ili nekoga iz Hrvatskih cesta. Hajmo onda izaći s time, tih 110 milijuna kuna brzih cesta, gdje je? Koje su to brze ceste, koje su ostale, koje su izostavljene? I mene zanima, i ja bih volio tu informaciju znati, evo, postavlja pitanje pa nadam se da će predstavnik ministarstva to iskomunicirati kad bude imao svoj osvrt ono da može napomenuti. Ovako mi trebamo tu glasati o nečemu, ja ne mogu glasati ako se to odnosi na nešto što bi bilo od interesa za neko područje, pogotovo ako dolazim s tog područja. I još jedan ambiciozan plan, u CERP-u, prodaja udjela u trgovačkim društvima, to je nešto što kontinuirano ide svaka Vlada, uvijek se otvaraju određena imena određenih tvrtki jer su one oni od posebnog značaja, manje posebnoga, vode se rasprave pa se onda predviđa svake godine nešto ide u tzv. privatizaciju i postoji prihod s te pozicije, za ovu godinu 25 milijuna je planirano. Sad imamo povećanje 55 milijuna kuna. Znači, u uvjetima kada imamo gospodarski pad, mi smo spremni prodati državnu imovinu i to značajno veći udio nego što je planirano, onda ja postavljam samo pitanje da li će se ostvariti planirane cijene? Jel ako je trenutno kriza, ja znam da ima dostupnosti financijskih sredstava, al dal ima dovoljno gospodarske aktivnosti i gospodarskih subjekata koji bi bili zainteresirani ući u takve investicije ili određeni fondovi koji bi htjeli da ostvarimo takav rast? Znači da bi CERP trebao praktično za 2/3 povećati svoj angažman i ostvariti prodaje i to je samo da bi se namirilo punjenje proračuna. Bojim se samo da ne bude opet u smjeru idemo na brzinu skupiti nešto gotovine, tako da što manje se moramo zadužiti, a onda će se kasnije nakon određenog vremena raspravljati da li se moglo za godinu ili dvije ostvariti značajno bolje cijene jel cijena koja se ostvarivala 2019., kad je propulzivno bilo stanje u gospodarstvu je sigurno bila bolja podloga za ostvarenje bolje cijene nego sada kada imamo ovako značajnu degradaciju gdje oprez govori o tome da ne treba previše se izložiti da će ponuđeni iznosi biti realno manji nego oni što bi bili u zaletu gospodarstva ili u usponu.

Pred nama je izmjena i dopuna proračuna za 2020.g. Naravno da će Klub HDZ-a podržati ovaj prijedlog. Uvijek kad raspravljamo o proračunu ili izmjenama, nemamo baš neku veliku publiku i nemamo toliko veliku zainteresiranost iako je to temeljni dokument jedne države iz koje se, iz kojeg se sve vidi i iz kojega se sve može iščitati i trendove i smjernice, a i mislim da se o njemu i o svim stavkama nedovoljno i govori i nedovoljno se pažnje posvećuje. Ovaj rebalans proračuna je proizašao iz svega onoga što se događa u našem okruženju u svijetu i sigurno da se on ne bi dogodio ovako rano da utjecaj upravo ove pandemije nije ovako negativno utjecala na gospodarsku aktivnost, a onda time i na opću situaciju. U ovom rebalansu proračuna vidljivo je da su se visina ukupnih rashoda zadržala na razini odnosno nešto viša od, za 326 milijuna kuna i oni iznose, dakle 141,5 milijardi kuna, dok su prihodi manji, kao što je već rečeno, za 23,2 milijarde kuna ili 121,95 milijarde kuna. Zbog čega se to učinilo? Pa, sve ono što se radilo i što smo radili 3,5.g., postigli upravo to da se dovede stanje financija, državnih financija u red, da se omogući i određeni rast.

Cilj sigurno Ministarstva financije i Vlade je ne bujati ono što neki kolege zagovaraju neku veliku potrošnju nego upravo najprije preraspodjelom omogućiti da temeljem vlastitih sredstava možemo utjecati na promjene i na održavanje gospodarstva i, i, i privrede, a onda zapravo sa zaduženjem, dodatnim zaduženjem, omogućiti da svi oni projekti, a to se upravo na ovaj način kada su se zadržali rashodi na visini kojoj su bili, da sve oni projekti koji su krenuli, koji su u povezanosti sa europskim sredstvima ili investicije koje su u tijeku da se ne zaustavljaju nego da se nastavi dalje. Prema tome, to je ono kada se oslanjate prvenstveno na vlastite snage, a onda ako ni to ne bude dovoljno onda se može krenuti dalje. Svjedoci smo da je Vlada išla u nekoliko faza, pa je ožujske mjere, pa travanjske i to je sasvim razumljivo i racionalno jer na taj način su se procjenjivale sve one moguće nedaće koje se mogu u tijeku života ili evo u ovih dva mjeseca događati i na taj način u suradnji sa svim ministarstvima, sa poduzetnicima, sa građanima u krajnjoj liniji vidjelo se gdje je nužno i na koji način djelovati. I to sa dosadašnjim djelovanjem ono što se napravilo se pokazalo potpuno ispravno, potpuno kvalitetno, pravovremeno i na taj način su se upravo zaustavili oni crni scenariji kakvi bi neki i kakve neki priželjkuju pa da onda imamo puno više stotina tisuća nezaposlenih i puno više i socijalnih i ostalih problema. Ono što se vidi iz samog proračuna da upravo u tom dijelu bilo subvencija, bilo davanja prema kućanstvima odnosno poduzetnicima, vidi se da se tu maksimalno osigurala dovoljna sredstva, pa kao što sam rekla u početku je to bilo ona preraspodjela od 2,1 milijardu kuna unutar samog proračuna, da bi evo sada još dodatno osiguralo se do visine 6,7 milijardi kuna što onda predviđa razdoblje i do konačno 30.do lipnja ove godine. Što u ovom periodu se događa? Već je spomenuto normalno je da će BDP pasti, to je nešto što se neminovno dogodilo i događa, ne samo nama nego svim državama u Europi i svijetu, ali kada pogledate sastavnice upravo ovo što sam sad govorila samog i strukture BDP-a onda se vidi da je upravo ta državna potrošnja ne pada iako svi drugi parametri itekako su u negativnom osim uvoza roba i usluga. Ali kada pogledate ponovno što to sadržava onda u tom uvozu usluga i roba, značajna komponenta je upravo uvoz energenata. Vidjeli smo da bilo je silnih prijedloga na koji način poboljšati stanje, natjecali su se sa prijedlozima kako što više dati na ovaj ili onaj način, međutim upravo ove mjere i zakone koje smo donijeli su pokazali da je hladne glave trebalo odvagnuti jako dobro i ciljano omogućiti da se daju i direktne proračunske potpore, a isto tako da se omogući kako privredi tako i građanstvu da dođe do daha i da na kraju krajeva se presloži u svemu tome. Ono što ja mislim osobno da iz ove krize ćemo puno prije i brže izaći nego što je to bila financijska kriza 2008.-2009.i kada ovdje govorimo sada i kada govore kolege o tome što se radi, pa upravo ovo vidite kojom brzinom se mijenjaju uvjeti i ja smatram iako je scenarij bio itekako konzervativan, ali držim da ukoliko zadržimo određenu razinu discipline da se na ovaj način itekako može pokrenuti sada od lipnja pa nadalje, pokrenuti i turizam, a sigurno i gospodarstvo. Tu moramo biti jako oprezni, ono što nas upozoravaju i epidemiolozi, dakle moramo se držati pravila ponašanja i o tome itekako voditi računa u svakodnevnom životu, a tako i u poslovnom životu. Kada govorimo u sklopu samog državnog proračuna dogodile su se promjene i u Zakonu o izvršavanju državnog proračuna gdje se vidi da se izmijenio iznos zaduživanja na inozemnom i domaćem tržištu novca pa je visina promijenjena sa 26,8 milijardi na 62,5 milijarde kuna.

Važno je reći da je u Zakonu o izvršavanju isto tako stavljena posebna pozornost i na čl. 6.gdje se ograničava novo zapošljavanje odnosno mora se itekako voditi računa da to se ograniči samo nužnim slučajevima i ovo je vrijeme kada i Vlada i sva ministarstva itekako vode računa o svom kapacitetu i mogućnostima. Ja bih naglasila da je upravo iz ovog perioda kada se u kratkom roku omogućilo i uz potres koji je bio, pa znamo da neka ministarstva, a pogotovo Ministarstvo financija nema uvjete za rad, kako se brzo i kvalitetno prilagodilo situaciju, kako je u najkraćem mogućem roku su i ostale službe omogućile i napravile da se milijardu i pol kuna pomoći isplati zaposlenicima firmi preko 84.000 firmi. Prema tome, ja smatram da je itekako ova brzina pokazala da smo i sposobni i da možemo napraviti velike iskorake kada to hoćemo i kada to treba. Posebno bih istaknula da je i Povjerenstvo za fiskalnu politiku reagiralo sukladno svojim ovlastima, pa je i u prethodnom svome izvješću odnosno stajalištu kazalo upravo da se može odstupiti od fiskalnih pravila, dakle u ovakvim slučajevima kao što su ovi je bilo moguće i može se učiniti to da se odstupa upravo od tih numeričkih pravila i da se može na taj način omogućiti da se država može zadužiti iznad onoga što je bilo planirano do tada po kriterijima kako je to Zakon o fiskalnoj odgovornosti određivao. Prema tome, na ovaj način se pokazalo da je Vlada i Ministarstvo financija zaista reagiralo ispravno, da je postupilo po svim pravilima struke i da na ovaj način se kada neki kritiziraju koliko je to EU pomogla Hrvatskoj, pa upravo u onim pomoćima stoji i dalje 18 milijardi kuna, dakle omogućilo se da se sa postojećim planiranim sredstvima upravo ta sredstva mogu prenamijeniti u one svrhe koje Hrvatskoj trebaju i evo za to postoji mogućnost da se iz Europskog socijalnog fonda mogu dodatno koristiti upravo sredstva koja su bila moguća za neke druge projekte, s tim da se nijedan projekt neće niti zaustaviti, niti prekinuti. Prema tome, ovaj način na koji se racionalno upravlja ne samo svojim sredstvima nego i europskim dokazuje da smo odgovorni i na taj način kao država koja je među prvima na ovaj način reagirala, mislim da je to dokaz i možemo služiti kao primjer. A uz to moram reći da upravo i upravljanjem ovom kriznom situacijom virusa odnosno COVIDa-19 se dokazalo da se itekako vodi računa o zdravlju svojih građana i da se postigao maksimum s obzirom kako druge države koliko imaju umrlih, Prema tome ovo silno tlapnja kako mi čuvamo ove ili one djelatnosti, da svaka djelatnost u Hrvatskoj ja važna kako poljoprivreda, turizam ili financijske usluge, svaka djelatnost je važna jer zapošljava ljude. Sljedeći je Klub zastupnika Živog zida i Promijenimo Hrvatsku uvaženi zastupnici Vucelić i Lovrinović.

Poštovani građani. zid godinama upozorava da HDZ i SDP nemaju nikakve strategije za budućnost ove zemlje, osim strategije zaduživanja i rasprodaje. Ove 2020.godine rebalansom proračuna koje je danas na raspravi, ova većina u Saboru kupljena i pod optužnicama odobrava novo zaduživanje sa 26,8 milijardi na 62,5 milijardi. 35,7 milijardi više, 35,7 milijardi koje nikada nećemo moći otplatiti. Očekuje se od naših građana da plate svoje dugove, dugove do kojih vodi veleizdajnička politika. Ako ne plate blokiraju se, ovršuju se, oduzima im se imovina i bivaju izbacivani iz svojih domova i to za iznose od čak par tisuća kuna. A kako će država platiti svoje dugove? Rješenje HDZ-u i SDP-u su stalno nova zaduživanja, zaduživanja koje ne možemo vratiti niti mi, niti naša djeca, a od ove godine počinje zaduživanje i naših unuka. To je svima jasno. Svima je jasno da ćemo iz godine u godinu živjeti sve siromašnije. Što je zapisano kao kolateral? Hipoteke, šume, vode, otoci. Umjesto da naše gospodarstvo poduzetnike i građane financira naš HNB u našoj valuti, mi i dalje slušamo kolonijalnu politiku zaduživanja u stranoj valuti po ogromnim kamatama. Umjesto da imamo i emitiramo vlastiti novac i plaćamo našem HNB-u kamate, potičemo naše gospodarstvo, mi pretačemo iz šupljeg u prazno, istovremeno se sve više zadužujući i rasprodavajući našu zemlje i njene resurse, naše ljude. Dokle više? Ovo je mogao biti trenutak kada ćemo pokrenuti naše gospodarstvo, obračunati se sa nametima, uhljebima i uhljebničkim organizacijama poput Hrvatske gospodarske komore, Obrtničke komore, Turističke zajednice, naravno i HRT-a, obračunati se sa bankarskom, a na nadolazećim parlamentarnim izborima i političkom mafijom. Ali od toga ništa. Zakon Živog zida o elektronskom glasovanju neće se niti naći na raspravi u ovom zasjedanju Sabora jer važno je ovoj Vladi da 50% ljudi ne izađe na birališta. Zakon Živog zida o ispitivanju porijekla imovine i oduzimanju nezakonito stečene imovine se također gura pod tepih. Važno je nastaviti sve po starom, a po starom će se i nastaviti. Očekuje nas novi val uhljeba, zemlja sa sve manje stanovnika ima sve brojniji javni sektor. Uhljebljivanja će se nastaviti. Njih omogućuju i dozvoljavaju ovim rebalansom proračuna. Očekuje nas novi val kriminalaca koji se moraju namiriti, a namirivat će se, što nam potvrđuje i imenovanje nove HDZ-ove državne odvjetnice i s njom politike štićenja kriminalaca. Na raspravi ovaj tjedan su imenovanja iste ekipe koja kontrolira poslove javne nabave. Posao ide po starom. Očekuje nas novi val izbjeglica, hrvatskih izbjeglica koji ne bježe od rata nego od kriminala i pustoši koje su za sobom ostavile stranke HDZ-a i SDP-a, ali i njihovih kriminalaca i njihovih saveznika. Korona je samo ubrzala posljedice katastrofalne veleizdajničke politike za nekih godinu dana. Pitanje koje mi se namiče je, jel naši građani mogu izdržati vas još 4.g. i šta će ostati od naše zemlje? Zar će nam u zemlji ostati samo stranački glasački uhljebi na državnoj sisi, a normalni ljudi otjerani i rastjerani po svijetu? Danas mlade ljude, sutra buduće penzionere čeka sudbina nacionalnih mirovina i preživljavanja sa 800,00 kn mjesečno i to ako uopće budu dobili mirovine. Kada će biti dosta? Kada ćemo se dignuti na noge i reći razbojnicima dosta je bilo, ovo je naša zemlja? Živi zid vas neće podržati u daljnjoj pljački, osiromašivanju i zaduživanju zemlje. Nastavljamo sa raspravom u ime klubova, zapravo ispričavam se, podjela je, pardon, podijelili su raspravu kolega Vucelić i kolega Lovrinović, izvolite kolega Lovrinović. Poštovane kolegice i kolege, danas raspravljamo o rebalansu državnog proračuna. Vrijeme je krizno i ispred Stranke promijenimo Hrvatsku odnosno tima stručnjaka koji su radili na ovome iznijet ću naše prijedloge i zapažanja o ovome rebalansu. Najprije da ponovim ono što je rečeno. Rebalansom se predviđa preraspodjela 2 milijarde i 100 milijuna kuna jer otprilike ova strategija, ako prihodi državnog proračuna padaju, a rashodi se zadržavaju istim onda jedino što može se napraviti, važno jest da na strani rashoda izvršimo preraspodjele, pa da se uspje nešto napravit. Međutim, vidite, rashodi se ne smanjuju niti za 1,00 kn, a mogu se smanjit, mogu se smanjit i žao mi je da ovdje nema ministra. Ja kako sam došao u ovaj sabor ovdje, već 4. godina, 4.g., otpočetka sam govorio da se moraju refinancirati preskupi državni krediti i obveznice po sada najnižim kamatnim stopama, ova Vlada je to počela radit prije jedno 7-8 mjeseci, nešto su ušićarili, ali i premalo i prekasno. Moj izračun pokazuje da je u ove 4.g. se moglo tako uštedjeti oko 15 milijardi kuna i to bi izuzetno dobro došlo sada u vrijeme ove krize. Postavljam pitanje ovoj Vladi, zašto niste proveli refinanciranje? Zašto niste na taj način uštedjeli 15 milijardi kuna? Poštovani građani koji ovo gledate, jučer sam bio u jednom kafiću, prvi put nakon 2 mjeseca, znate. Išo sam gledati kao političar i ekonomist, očekivo sam da će bit puno ljudi. Ne, malo ljudi. Čak smo jedno 20-tak minuta nas nekoliko bili sami za stolom u pristojno udaljeni kako je to propisano. Pitam konobare što se događa? Je li to zbog straha il zbog novca? Kaže, i jedno i drugo. Što će tek biti kad prestanu ove mjere, znači ovaj program pomoći nakon 15.6. ako se ljudi već sada koji dobivaju od države pomoć, minimalce, ustručavaju, ustežu da troše? Bit će naravno isto tako. Zašto? Ljudi već sada se boje toga. Prema tome, to je poznata situacija da ponašanje ljudi u recesiji da povećavaju štednju odnosno ne žele trošiti, troše za hranu, lijekove i ono što je nužno. Dakle, vidjet ćemo, mi ćemo se suočiti sa puno većim problemima nakon 15.6. i zato je ova Vlada odlučila raspisati izbore odmah početkom 7 mjeseca dok je kolko tolko može kroz svoje medije, svoje medije kontrolirati, upravljati strahom kod ljudi koji su posebno ugroženi. Vidite, ja ovdje nisam došo prepričavati brojke o kojima je bilo, došao sam u ime Stranke Promijenimo Hrvatsku ispred tima stručnjaka jer dragi građani, siguran sam dok ovo gledate i pratite prijenos sabora, vi gledate i pitate se, pa tko može riješiti ovu krizu, tko nas može iz ovog ekonomskog gliba izvući, znate? Pa ne mogu ljudi koji nisu stručnjaci, znate, koji nemaju iskustva, koji ne razumiju što dolazi. Gdje ste mogli uštedjeti, poslušajte malo.

Naknada koncesionarima za autocestu Rijeka-Zagreb 67 milijuna kuna. Tko je to tako dogovorio? Naknada u cijeni goriva za hrvatske ceste milijarda 960 milijuna kuna. Prijedlog je da se smanji za nekih 100 milijuna kuna. Naknada u cijeni goriva za Hrvatske autoceste, također 474 milijuna kuna, vreća bez dna. Što mi predlažemo, što se ovdje može napraviti? Vidite, u ovom smislu treba provesti tzv. sekuritizaciju dugova Hrvatskih autocesta i Hrvatskih cesta na način, jer je ovo danas izvršna, ovo vrijeme je izvrsna prilika, u teškoj smo situaciji, sad se rade veliki planovi, veliki potezi da napravimo, znači velika rješenja. Što bi, kako država može se riješiti ovoga kamatarenja i isisavanja kapitala iz Hrvatskih autocesta i Hrvatskih cesta? Protekla, SDP-ova Vlada ona je mislila to prodati, u koncesiju dati, itd. Ne treba. Treba sekuritizirati. Oni su stalno, pazite, oni već 15.g. otplaćuju dugove, kolko su dužni oni nisu skoro ništa otplatili od glavnice. Pa to je jasno da su ti dugovi na takav način neotplativi. Predlažemo da se jedna milijarda inozemnih kredita otplati iz deviznih rezervi, a ostatak otprilike 3 milijarde da se sekuritizira kroz državne obveznice i proda investitorima od banaka građana i svih drugih investitora. Ali dragi građani, to treba znati napraviti, oni to ne znaju i ne samo da ne znaju nego ne žele. Zašto? Jel nekima odgovara da se tolika kamate plaćaju prema kreditorima i onim investitorima koji su kupili državne obveznice, prije svega mirovinskim fondovima. Dakle kao što vidite kada sam ovdje iznosio kako riješiti problem blokiranih u roku tri mjeseca, model je vrlo jednostavan, sličan je ovome, tako i ovo. Međutim, mi za ova rješenja moramo imati puno veću podršku građana jer struka je sada pozvana da govori. Ja vidim ovdje dolaze izbori dragi građani, većina zastupnika se tresu. Zašto? Pa oni ako ovdje ne dobiju sljedeći put mjesto u Saboru oni ne znaju ništa radit drugo, razumijete, zato se oni tresu. Sada je došlo vrijeme za ljude koji su stručnjaci, odlučni, hrabri da pometu ove klimavce, nesposobne ljude i ovi koji nas praktično uneserećuju, a rekao sam maloprije da plaćamo u protekle 4 godine 15 milijardi kuna smo bespotrebno platili kamata bankama, mirovinskim fondovima, domaćim i stranim itd., itd. Znači, provedite refinanciranje ponovno, uštedite godišnje 4 milijarde kuna. To sam tražio prije dva mjeseca, niste poslušali. Svaki mjesec se uplaćuje oko 500 milijuna kuna u fondove u II. mirovinskom stupu, zaustavite, zamrznite te uplate i financirajte time oporavak gospodarstva. Naknade cijenama goriva umjesto HAC-a i Hrvatskih autocesta rekao sam treba sekuritizirati, izdat obveznicu država da preuzme, a da mi svi mi kupujemo dakle banke, fondovi, stranci da kupuju i da na taj način oslobodimo Hrvatske ceste i autoceste da mogu disati i da mogu taj dug jednog dana otplatiti. Inače uz ovakav model, a to ću uskoro objašnjavati, snimiti jedan video, prema tome uz ovakav način ta dva poduzeća nikad se neće riješiti dugova. Nadalje, ponovno pozivam Vladu i HNB da isplate helikopterski novac bespovratno svim punoljetnim građanima u iznosu od 10 milijardi kuna. Time se neće povećati javni dug jel to nije dug države nego izravno središnja banka dostavlja na račun svakom punoljetnom građaninu. Građani nakon toga troše, time smanjujemo strah od potrošnje, a to je najopasnija pojava u recesiji jer kada ljudi ne žele trošiti recesija se produbljuje, smanjuje se proizvodnja, povećava se nezaposlenost i mi tonemo.

Također su optimistične brojke o padu prihoda državnog proračuna, posebno od PDV-a, trošarina i drugih prihoda. U tom smislu nema potrebe da se slika situacija boljom nego što je. U tom smislu, ponovno vas pozivam i upozoravam, nemojte nas zaduživati u inozemstvu, po treći put ponavljam ovdje, podić ću kaznenu prijavu protiv svakog u Vladi tko nas bude zaduživao skupo, a može se financirati uz 0% kamata ako je riječ o kunama od HNB-a i ono što treba imamo devizne rezerve. Devizne rezerve ima Hrvatska jedne od najvećih u EU u odnosu na BDP, međutim politika vladanja na dug, kamataranje vlastitih građana, iscrpljivanje gospodarstva, rušenje konkurentnosti na inozemnim tržištima, neriješen pravosudni sustav, korupcija kapilarna koja se razvila u ovom društvu, dragi građani nakon svega ovoga meni nije jasno kako je kamen na kamenu u ovoj zemlji ostao.

Sljedeći je ispred Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića kolega Zekanović koji dijeli raspravu sa kolegom Glasnovićem. Izvolite kolega Zekanović. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani državni tajniče. Maloprije sam ministru postavio jedno iznimno jednostavno pitanje, izbjegao mi je odgovoriti pa sam ga postavio drugi put, sad vidim da ga više nema u Saboru. Sada ste tu vi, ja ne očekujem da ćete mi vi odgovoriti, ali evo ja ću pitanje postaviti i treći put. Jesmo li dobili koju kunu od EU u ovoj korona krizi? Evo vi šutite.

A dokaz ovo šta ja govorim leži upravo u dokumentu koji mi danas ovdje raspravljamo, a to je rebalans proračuna za 2020.godinu stavka 623 prihodi, pomoći iz inozemstva, darovnice od subjekata unutar općeg proračuna, tu bi se to trebalo nalaziti. Tu smo imali 18 milijardi 756 milijuna, a sada ovim rebalansom kažemo da će biti 502 milijuna kuna 893 tisuće kuna manje, manje. Ne samo da nama EU nije dala više novaca u ovom iznimno teškom razdoblju jer nam fali po rebalansu, koliko, 20, 30 milijardi kuna nego nam je još i uskratila novac, smanjila svoja davanja svojoj članici u ovom slučaju Hrvatskoj. I ovo treba ponavljati i ponavljati.

Ne vodi računa o nama, nije ih briga više, ne postoji više, ne postoji. Jer kad je nestala europska solidarnost u koju ste se vi zaklinjali 1000 puta, nestala je u EU. Da su to bile jedna velika laž. I zašto vi neće izgovoriti ovo, činjenicu koju sam ja sad izgovorio je razlog jednostavan. Sve što vi radite, radite isključivo po nalogu Bruxellesa i u svrhu Bruxellesa, a ne u svrhu suverene hrvatske države. Ponovit ću da malo vaš bude jasnije i da gledatelji čuju, sve što vi radite, apsolutno sve, svaki korak, svaki potez je dirigiran isključivo onim što Bruxelles želi, a one ono što bi htjeli državljani naše države, Hrvatice i Hrvati. I stvar je jako egzaktna, 500 milijuna kuna manje, a mi smo turistička zemlja naslonjena gotovo isključivo na turizam. Mi smo zapravo turistička regija Europe i kad nam nema turizma, nas nema, imat ćemo najveći gospodarski pad u cijeloj EU.

Isključivo poznanstva i prijateljstva Andreja Plenkovića. Evo došao nam je i ministar, drago da je tu pa ću ja još jednom ponoviti pitanje poštovanom ministru Mariću. Zašto nismo dobili niti lipu od Europe do sada i kako objašnjavate ovih 500 milijuna kuna manje u proračunu upravo u toj stavci gdje bi trebali to se nalazilo? I da ipak naglasim, neće biti države u EU, a možda ni u svijetu koja će imati gospodarski pad veći od Hrvatske. Niste vi krivi, ministre Mariću. Niste vi krivi, vi ste došli u jednu situaciju zatečenu, mi smo to sustavno uništavali, odnosno nismo unaprjeđivali desetljećima, vi ste došli zadnje 4 godine i vi ste tu samo djelomično odgovorni jer ste preuzeli ovaj brod koji tone. Ali, to trebaju građani znati, da je Hrvatska zemlja koja ima jednu stratešku djelatnost, a to je turizam. I kad nema turizma, a to se može dogoditi u svakom trenutku, bilo kada, nema niti hrvatskog gospodarstva i projekcije nisu samo 9% ili 8%, koliko se govori i pad BDP-a. Vi znate da će nažalost, nažalost biti puno, puno, puno veći. Puno veći. I ono što će se dogoditi Hrvatskoj za koji mjesec, odnosno događa se već, moći će se mjeriti onim stanjem u nekim ekonomijama nakon II. svj. rata. Andrej Plenković nije, niste ni vi ministru Mariću, a tko će ispaštati, zna se. Hrvatski građani, Hrvatice i Hrvati. Molim vas, sekundu. Vrijeme je zaustavljeno. Drugi dio rasprave, kolega Glasnović, izvolite. Poštovani kolege, mister Marić.

To može možda u crkvi, ali ove ekonomske grijehove, loše upravljanje sa državom, toga se nismo riješili. To smo naslijedili, disfunkcionalnu državu gdje svaka druga riječ korupcija. Zašto mi do sada nismo formirali, kao Rumunjska, .../nerazumljivo/... najbliži po svjetonazorskom pitanju i pitanju kadrova jer u toj državi svi kadrovi iz bivše države, nakon što su ... [[Govornik se ne razumije.]] tamo ohladili su premjestili u drugu ovu rumunjsku državu. Oni imaju antikorupcijski direktorat koji funkcionira, ljudi idu u zatvor, ali što sve vlade. Jesu sve vlade postupale po jednoj modernoj monetarnoj politici do dan danas. Pa gledajte, sve kaže da nisu. Propala brodogradilišta, 30 milijardi kuna, koji će svaku obitelj sa 4 članova, hrvatsku obitelj koštati 5 tisuća eura je oduzeto njima kad to stavite na tu taktičku razinu. 100 milijardi kuna u poljoprivredi. Po tome koliko love smo izgubili sa tim kneza „Drpislavima“ i nema nikakve revizije tih dijelova. Nikakve revizije. Čitajte što drugi pišu o nama, imate izvješća drugih država. Npr. Austrija koja je govorila prije, izvještaj prije 3 godine da, restrukturiranje države, te glomazne javne uprave nije uspjelo i da je korupcija još Ahilijeva peta ove države. Imate sad nekakvu ovdje, kako se ta država, kak ta je to ovaj, ... [[Govornik se ne razumije.]] Restart koalicija, ja bih to zvao „pipl mast trast as“ koalicija. Pipl mast trast as, jer oni pojma nemaju i to su dokazali jer rade istu stvar što radi desno krilo, totalno disfunkcionalna država, do dan danas. Pa tu su i Soroša ogulili. Nevladine udruge, otvoreno društvo, njemu su maznuli lovu i tu je samo, ja bi prvi, prvi zakon je tu je kreativno računovodstvo. Do sad nijedna veća afera nije otkrivena i što sad. Porez na duhan i alkohol neće spasiti hrvatsku državu. Što, imamo neodrživu javnu upravu, to kukamo već 3 desetljeća. Neodrživa javna uprava, to je kao ona, lonac, staviš vodu, voda curi van sa 100 rupa. Imate dug zdravstva, ja mislim, dug zdravstva je 8,5 milijardi kuna i još raste. I sad dolazi korona i sad spašavate državu. Govorimo o apsolutnoj fiskalnoj disciplini. Do sada, što je bilo do sada? Spomenuo sam prošli tjedan, jedan je na, jedan je krkan dolje potrošio, žena ga je, to sam rekao, to vam je dobra baš ova priča, žena ga je optužila, jedan krkan tamo iz Prvog maja, potrošio 450 tisuća kuna na reprezentaciji. Pa koga je ugostio, šeika od Dubaija, koga, tamo, ni ja ne znam, Saudi Arabije? Nikom ništa. Nema retroaktivnih zakona kad je u pitanju pretvorba, privatizacija, samo dimna i dimne zavjese, nismo ušli u korijen korupcije.

Ali, Amerika ima 300 i nešto milijuna stanovnika plus, mi imamo stanovnika kao predgrađe Brooklyna. Ne 300 i nešto milijuna.

Što će s njima biti i što će biti s tom petinom BDP-a? Ustvari mi ništa ne znamo. Ne znamo koliko će biti taj dug, kakav će biti BDP nominalni, stvarni BDP, koliko ćemo se zadužiti, hoće nas, nas neće spasiti europska srednja banka, AMF, itd., nego mi sami i moramo ubrzo početi sa ... [[Govornik se ne razumije.]] cijelog državnog sustava, a ne tapkati na mjestu. To sam rekao prije da je ovaj proračun kao šuplja rupa, voda curi, ne drži baš argumente jer mi ćemo se opet zadužiti. Koji će biti postotak zaduženja ovog duga mi ne znamo, možemo samo nagađati, ali opet se zadužujemo. Evo, tu nema dugoročne strategije, ja bih rekao, ja bih usporedio proračun kao dugoročnost, sve kratkoročno. Kad vidite u Hrvatskoj, izgradi se obiteljska kuća, obiteljska kuća, gore žive 3 generacije, a ispod doma stave malu trgovinu koja prodaje sve, od kreme za hemoroide do auto-dijelova, odmah bi zarada. Ne, to ne ide tako. Pa mi nemamo ni srednjoročni ovaj, strategiju za razvoj gospodarstva. Preuzeli su Česi auto-industriju, Slovaci, trebalo je biti u Lici. Pa tko će dolaziti u državu gdje na svakoj razini imate birokraciju kao u drevnoj Kini i na svaki, svaki, tu granu tog drveta, truloga traži se mito, mito i lova i sad gledajte, tko će doći kad je, ako je prosječni investicijski ciklus 5, 10 godina, a vi mijenjate zakone, mijenjate svake godine. Vi, lijevo, desno krilo partije. Nitko neće doći. Konkretne stvari ili, ili nas čeka isto što je bilo s onim propalim eksperimentom, ona unija južnih Slavena gdje je bila, inflacija je bila ja mislim veća nego skoro od Venezuele. Samo su dvije zemlje imale veću inflaciju, to je Zimbabve i Brazil, to je 90-e godine, ne znam koliko još duga bivše „Juge“ plaćamo, bio je negdje 9 milijardi dolara, o tome se ne govori. Ali bih samo spomenuo, mister Bernardić kad je spomenuo, ovaj, nedavno jednu terminologiju, to je zvalo kad nekakve prava terminologija što zlouporabio g. Bernardić nisu, nije ova rektalni ovi alpinisti nego rektalni uspinjači su stari kadrovi koji su već ušli duboko u državni sustav iz stare države, bivši članovi partije, to su, rektalni uspinjači, ali ovi koji sad dolaze, mlađi kadrovi koji se ulizuju u lijevo, desno krivo partije, oni su analni alpinisti koji ulaze u taj otvor sada i hoće se profilirati kroz te dvije stranke, lijevo, desno krilo partije, to su analni alpinisti, mister Bernardić. Podsjetit ću vas da rasprave u ime klubova traju 15 minuta, pojedinačne rasprave traju 5 minuta. Sljedeći je kolega Branko Hrg ispred Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, izvolite kolega Hrg. Poštovani ministre, kolegice i kolege. Ovo je rebalans proračuna koji nitko od nas nije htio i svi bi bili sretni naravno, da ga ne moramo raditi jer je on izazvan krizom koja je zahvatila cijeli svijet i protiv koje se hrvatska Vlada po svim pokazateljima, dosta uspješno bori, što joj želim i dalje da taj posao bude još uspješniji kako bi se zaštitilo na prvom mjestu zdravlje ljudi, a na drugom mjestu ono što od početka se govori, radna mjesta i gospodarska aktivnost. I baš iz tih razloga, kao što je i rečeno, dakle radi, iz povećanih izdvajanja za zaštitu zdravlja ljudi, radi izdvajanja pomoći gospodarstvu odnosno zaposlenima s ciljem očuvanja radnih mjesta, radi pada naravno i gospodarske aktivnosti, prisiljeni smo, kao što je i ministar i sam u svom uvodnom izlaganju rekao, u prvoj polovici godine, na početku godine u principu raditi rebalans proračuna. Ono što je obilježilo čitav ovaj mandat ove Vlade kod svih dosadašnjih rasprava o proračunima i rebalansima bilo je porezno rasterećenje, kako građana, tako i gospodarstva. Danas imamo situaciju da smo vjerojatno po prvi puta iz državnog proračuna vraćali novac onima koji su ga u državni proračun uplaćivali i koji ga uplaćuju. Oko 7 milijardi kuna je rečeno ovdje da je taj iznos. Nema tu neke velike mudrosti. Kriza je tu, moralo se intervenirati, proračun se mora rebalansirati, moramo se prilagoditi situaciji u kojoj se je država našla.

Ministar kaže da se predviđa rast stope nezaposlenosti na oko 9,5% Podsjetit ću, ne tako davno, na jednu drugačiju krizu, znatno manju od sadašnje krize jer je ova, na ovu je vezano zdravlje i život građana, to je ona u mandatu prethodne Vlade odnosno pret, prethodne, ne govorim o onoj između Vladi od par mjeseci, kada je 2011.g. stopa nezaposlenosti bila 13,7% da bi 2015. bila 16,3% Dakle, to su neki pokazatelji koji su tu na stolu i moramo usporediti, posebno oni koji kritiziraju naravno rad Vlade, moramo usporedit ta vremena, moramo usporediti snalaženje tadašnje Vlade u kriznoj situaciji, kažem drugačijoj kriznoj situaciji sa snalaženjem aktualne Vlade u ovoj sadašnjoj kriznoj situaciji. Očigledno je da se je ova Vlada u tome puno bolje i efikasnije snašla. Uštede na rashodima su naravno tu, a mene raduje da se ipak brinulo o tome da se ne rade prevelike uštede na uštrb investicija, da se ne zaustavljaju projekti kao što je to bio slučaj 2012.g. kada su neki projekti bili najavljeni za zaustavljene, kada su već donijete i određene odluke, kada su kolala razna pismena da će se izgradnja recimo brze ceste od Cugovca do Križevaca zaustaviti i da će se postojeće što je izgrađeno, konzervirati. Mene danas ovdje veseli da Vlada ima hrabrosti nastaviti sa projektima, sa takvim projektima među kojima se nalazi i toliko ovdje u hrvatskoj sabornici, ali i na prostorima Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije spominjan „Podravski ipsilon“ i nastavak njegove gradnje. I zbog građana s tog područja i zbog gospodarstva s tog područja kojima je nastavak te gradnje od životnog značaja je vrijedno ovdje reći da mi je drago, a ministar je već u nekim odgovorima danas na replike to nagovijestio, da će se taj projekt nastavljati i nastaviti. Malo sam si dao truda, pa sam prikupljao neke podatke vezano za korištenje europskih sredstava na području vodoopskrbe i odvodnje. Po podacima koje sam dobio ispada da je period od 2017. do kraja 2019. iskorištavanja tih sredstava i pokretanja tih investicija 4 puta veći nego od 2009.g. do kraja 2016.g. Kad govorim 4 puta veći onda govorim o 3,5 milijarde i govorim o 14 i nešto milijardi kuna i to me u ovom dijelu veseli jer smatram da bez nastavka investicija, bez korištenja europskih novaca kako bi se zaposlilo hrvatsko gospodarstvo teško se možemo nadati izvlačenju, bržem izvlačenju iz onog dijela krize koji dolazi nakon što se, vjerujemo i nadamo se, zaustavi širenje koronavirusa. Mene raduje također da se ovim rebalansom proračuna ni to ne ukida, da se nastavljaju aktivnosti i gradnje i bjelovarske aglomeracije i đurđevačke i koprivničke i križevačke. Milijarda i 200 milijuna kuna samo te 4 aglomeracije su ulaganja i investiranja u prostore područja o kojima govorim. Iz svih tih razloga koje sam naveo, samo sam ih nekoliko naveo, ponavljam, naš klub će podržati ovaj rebalans proračuna, Vladi čestitati na uspješnoj borbi sa ovom krizom i zaželjeti da što prije iz toga izađemo i da počnemo oporavljati gospodarstvo i nadamo se buditi optimizam hrvatskih građana. Sljedeći je kolega Emil Daus ispred Kluba zastupnika IDS-PGS-RI-a. Izvolite kolega Daus. Hvala lijepa. Svjesni smo da nije jednostavno raditi rebalans državnog proračuna u situaciji kakva je danas s puno nepoznanica i neizvjesnosti. I pokušat ćemo kao i uvijek biti iznad dnevno političkih previranja i predizborne kampanje koja je već započela i pokušat se fokusirat na temu proračuna, ali i svega onoga što je na njega vezano. Moram priznati kako sam osobno mislio da će nas ova korona kriza ipak sve zajedno malo više probuditi, da ćemo shvatiti kako je veoma malo potrebno da se sve promijeni i kako će nam se napokon posložiti prioriteti, kako gospodarski tako i oni društveni. Da nakon virusa i potresa shvatimo kako smo mali i koliko nas je malo i kako samo zajedno možemo učiniti nešto dobro za ovu zemlju. Ali ne, neki su samo čekali da se situacija malo smiri pa da se vrate na svoje već uhodane fraze, postupke, bez obzira koliko štetili društvu jer lakše je ljude dijeliti nego stvarati zajedništvo. No, kad pričamo o proračunu i upravljanju javnim novcem što je i tema ove točke, stječe se nekako dojam i ne to samo sada, već desetljećima da se uvijek ide lakšim putem jer lakše je ploviti niz vjetar. Ali ne puše vjetar uvijek u željenom pravom smjeru, ponekad je potrebno okrenuti i kontra njemu, bordižat kontra. I to je ono što zapravo nedostaje već mnogo godina, donošenje teških odluka koje vode u pravom smjeru. Nema reforme javne uprave, smanjenje troška same uprave i njene neučinkovitosti koje generira novi dodatni trošak, daleko smo još od toga. Nema reforme industrije od one zastarjele ili one propale u modernu svjetsku industriju. Nemamo još uvijek stvoreno okružje koje će privlačiti investicije bazirane na održivom razvoju, na zelenoj energiji i nema reforme poljoprivrede. Dovoljno bi bilo samo u zadnjih 30 godina zapušteno i zaraslo poljoprivredno zemljište da prehrani cijelu zemlju, a Hrvatska uvozi hranu. Razumijem kada se radi o tropskom voću, ali krumpir, luk, salata, jabuke, breskve to je sramota. I ako ne smanjimo i ne eliminiramo nepotrebne rashode u javnom sektoru, niti ne uložimo sustavno sredstvo u ono što će nam sredstva oplemeniti i višestruko vratiti, što će stvoriti dodanu vrijednost u našem društvu tada nikakvi rebalansi nemaju velikog smisla, tada postaju samo forma, a ne sadržaj. Jer pokazalo se zapravo da kada god nešto zaškripi, jedini odgovor većini hrvatskih vlada je pokrivanje manjka prihoda dodatnim zaduživanjem. To je obrazac još iz devedesetih i ne prestaje, iako povremeno se dogodi neki privremeni bljesak gdje se s jedne strane dosta odgovorno upravlja javnim financijama i treba biti iskren i tu treba pohvaliti rad sadašnjeg ministarstva na čelu s ministrom Marićem, ali treba reći i istinu, a to je da je s druge strane i dosta sreće bilo što je nekoliko godina trajala u širem okruženju dobra gospodarska situacija koja nije bila rezultat samog sustavnog pristupa, barem ne u većem dijelu. Ali sreća ima svoj rok i čim je ponovno zaškripilo, mi se ponovno zadužujemo. A ne bi morali kada bi stvarali vrijednosti u vlastitom dvorištu, ali nekome je uvoz i trgovina važnija od izvoza i proizvodnje. I što se više viče da se voli Hrvatsku, to je manje hrvatskog u njoj samoj. To je zapravo najveći poraz našeg društva. I nije to tema ili ne bar samog Ministarstva financija nego mnogo šire i gospodarstva i poljoprivrede i uprave i cijelog društva u cjelini. Ne želimo biti licemjeri, uostalom IDS je podržao mjere pomoći gospodarstvu svjesni da to iziskuje velik iznos sredstava koji je teško nadomjestiti novim prihodima i ispravno je da se Hrvatska odlučila da su zdravlje i ljudski životi ispred profita, ali s druge strane niti ne glumimo generale nakon bitke jer već godinama ponavljamo isto. Domaća proizvodnja, posebno poljoprivredna temelj je razvoja Hrvatske s posebnim naglaskom na kvalitetu proizvoda, turizam ima prevelik udio u BDP-u, to nije dobro, treba podijeliti rizik na više glavnih industrija. Okrenimo se napokon novim tehnologijama, kada je situacija nas natjerala u mjesec dana uspjelo se učiniti u digitalizaciji društva više nego u 10 godina, znači može se. Razvoj baziramo na održivosti ne na ekstra profitima pojedinca, a priroda sama sve nam češće šalje upozorenja, pa počnimo je napokon i slušati. Jasno je da nas nema mnogo, da nismo veliki i Hrvatska ne može konkurirati količinama, ali itekako može kvalitetom. Ima odlične prirodne i ljudske resurse za to i sve se to može, ne preko noći, ali se može. Kolegice i kolege uz sve nedaće i izazove ova nesretna pandemija je jedna vrsta prilike, prilika o kojoj smo više puta pričali ispred kluba IDS-a i mislili smo da će se istu prepoznati i iskoristiti. I bio je idealan trenutak započeti provoditi prave istinske reforme. I možda malo naivno zvuči, ali uvjeren sam duboko da bi dobili čak i veliku podršku velikog broja građana ako znaju u kojem smjeru i s kojim ciljem se ide. Ali po onoj dobroj staroj, kad su izbori onda ne talasaj previše, rashodi ostaju bar do izbora takvi do sljedećeg rebalansa, prihodi se nadoknade dodatnim zaduživanjem, samo ono što je problem kod nas u Hrvatskoj svako toliko su neki izbori, a zaduživanja će biti nažalost sve skuplja na financijskom tržištu. I to je problem većine hrvatskih proračuna, bojimo se da će nažalost to isto biti i sa ovim. Slijedeći prijavljeni je kolega Boris Milošević ispred Kluba zastupnika SDSS-a, izvolite kolega Boris.

Rebalans nam ove godine stiže puno ranije nego na što smo to navikli ranijih godina. Obično i uvodno rekao u ovim raspravama da Klub SDSS-a može ocijeniti pozitivnim ukupne rezultate fiskalne politike za godinu u kojoj raspravljamo povodom rebalansa, bar što se tiče mandata ove Vlade, nitko ne može poreći da nas je išlo dobro. I lani sam u raspravi, o lanjskom rebalansu komentirao da s rebalansom u odnosu na izvorni proračun za 2019.g. predviđamo povećanje poreznih prihoda zbog povoljnih gospodarskih kretanja. Al to je bilo, dakle prije samo nekoliko mjeseci, sad nekoliko mjeseci poslije govorimo o potpuno drugačijim okolnostima, potpuno drugačijim uvjetima. Nakon 20-tak kvartala rasta imamo situaciju umjesto nastavka tog trenda, umjesto rasta nekih 3% kako je bilo prognozirano u 12 mjesecu prošle godine, mi ćemo u najboljem slučaju imati pad koji je predviđen ovim rebalansom 9,4%, ali veliko je pitanje da li će zaista biti tako. Nije u pitanju namjera ovog rebalansa, nije u pitanju ni sposobnost ove Vlade, jednostavno ne možemo sa sigurnošću znati što nam nose naredni mjeseci, hoće li doći do novog vala epidemije, hoćemo li ponovno morat uvoditi longdown, kakva će biti situacija u svijetu, hoće li se moći putovati i prelaziti granice, hoće li bit avioprijevoza, koje će zemlje bit otvorene koje neće, gdje će biti žarište epidemije, koliko će bit pogođene zemlje koji su nam važni partneri o kojima ovisi naša ekonomija i na kraju kakva će nam bit sezona? Puno je tu pitanja, a nitko nema odgovor.

Mi mijenjamo zakon da bi ministru financija dali ovlast da uz suglasnost Vlade se zaduži više od onog što je bilo utvrđeno kao visina zaduživanja, a sve s ciljem zapravo da bi izbjegli nastupanje štetnih posljedica za normalno funkcioniranje države u 2020.g. Mi mijenjamo i Zakon o računovodstvu da produžimo rokove za predaju financijskih izvještaja i sef prateće financijske dokumentacije koji poduzetnici moraju poduzeti, podnijeti. Dakle, cijeli, ali cijeli sistem koji smo godinama imali posložen sad više u ovim uvjetima ne vrijedi.

Da možemo najbolje bi bilo da donosimo financijski plan samo za naredni mjesec i tako iz mjeseca u mjesec. Ono što nam nosi rebalans je smanjenje prihoda državnog proračuna u 2020.g. koji su planirani na razini 122 milijarde kuna. S druge strane rashodi ostaju isti. Promjena kod rashoda je samo u njihovoj svrsi odnosno alokaciji, sve se sad daje u borbu protiv korone i posljedice epidemije, u borbu za očuvanje radnih mjesta. Mislim da ono što je planirano na strani rashoda ipak preracionalno jer štednja nam sad ne treba, rashode bi trebalo pojačat, pa i pod cijenu većeg zaduženja jer imamo dosta toga za financirati. Ne zaboravimo samo potres u Zagrebu gdje štetu tek treba procijeniti. Sredstva koja su predviđena rebalansom za nekih 100 milijuna kuna za hitnu provedbu prve faze sigurno nisu dovoljna. Ona možda mogu proći kao inicijalna sredstva i bilo bi odlično da zapravo i budu utrošena u ovoj godini, ali sigurno to nije dovoljno. Ovaj visoki dom je zadnja dva mjeseca odnosno i prošli mjesec najviše izglasao cijeli set zakona koje imamo fiskalne učinke u smjeru ublažavanja epidemije i njenih posljedica. Svi ti zakoni izglasani su jednoglasno tako da mislim da nema prepreka da i ovaj rebalans ide u tom smjeru da bude na taj način podržan. U raspravi bi želio istaknuti nekoliko stvari. Vlada je munjevito osmislila i implementirala odnosno isplatila sredstva za očuvanje radnih mjesta skoro 7 milijardi kuna i to je više danas zastupnika u svojoj raspravi isticalo. Smatram da je trebalo ići brzo, široko, s liberalnim kriterijima. Većina država EU je išla za tim da subvencionira plaće radnika u određenom postotku, ali potpora je isključivo dizajnirana kao potpora poslodavcima, a ne kao potpora za očuvanje radnih mjesta. I tu možda vidim jednu omašku, jednu grešku koja se napravila u brzinu jer se onda ne bi događalo da radnici ne znaju da je njihov poslodavac primio tu potporu. Onda se ne bi događalo da poslodavac koji može isplatiti razliku između isplaćene potpore i ugovorene plaće to ne učini. Što ćemo s takvim postupanjem? Što ćemo sa zloupotrebama isplaćene potpore? To možda nije pitanje za ministra financija u ovom trenutku, ali svakako je pitanje za Vladu jer Vlada mora naći rješenje za taj problem. Jer ove mjere su išle u javnost i u Hrvatski sabor i prihvaćene su kao takve da se spase radna mjesta, ali ako radniku u pojedinim slučajevima nije dobio ništa od toga, ako nije ni znao za to, onda je namjera Vlade, onda je namjera Sabora koji je to podržao izigrana. I to se treba utvrditi. Na kraju rasprave, istakao bih zadovoljstvo što je ovih dana raspisan javni poziv za komunalnu i socijalnu infrastrukturu i za poljoprivredu odnosno za male OPG-ove, za male poduzetnike i obrtnike na područjima koja su nerazvijena, a na kojima povijesno žive pripadnici nacionalnih manjina. Time je ispunjen i poštovan program ove Vlade, ispunjeni i poštovani su operativni programi za nacionalne manjine koje je također, Vlada usvojila. I to je dakle podržano ovim rebalansom, sredstva u rebalansu su osigurana, doduše, nešto manjem iznosu nego lani, ali neznatno i minimalno i pozivi su otišli. Mjera je dobra, pogođena, prihvaćena, prepoznata od strane korisnika i očekujemo da će i ove godine kad pozivi, kad rokovi za prijavu isteknu, da će biti jako puno prijava, jako puno interesenata i da će te mjere pomoći onima koji su korisnici tih potpora, a i te potpore možemo apsolutno smatrati da idu u svrhu suzbijanja posljedice pandemije koronavirusa. Evo, toliko, hvala na pažnji. Hvala i vama. Nastavljamo s raspravom u ime klubova. Sljedeća je kolegica Anka Mrak-Taritaš, Klub zastupnika GLAS-a. Izvolite kolegice. Poštovani ministre, kolegice i kolega Bačić, dakle, imamo ovako jednu iznimnu situaciju da imamo kolegice i da nam je jedino kolega Bačić uz potpredsjednika. I na odlasku. Tema današnje rasprave je rebalans našeg proračuna i možda je ovo prilika da neke stvari nazovemo i pravim imenom, dakle, nama se iza ugla valjaju izbori. I u kontekstu tih izbora zasigurno je i ministar Marić požurio s ovim rebalansom proračuna. Rebalans proračuna je izazvalo nešto što nitko od nas početkom godine, a još manje kad smo raspravljali o proračunu za ovu godinu nije imao na pameti. Korona kad smo mi raspravljali o proračunu za ovu godinu, dakle tek je negdje, ja mislim 12. prosinca prošle godine spomenut koronavirus i Wuhan, da bi iza toga to nešto što je bilo jako daleko došlo u Europu i nešto što je bilo i u Europi je došlo vrlo brzo u Hrvatsku. I nazivajući stvari pravim imenom, Hrvatska se odlučila da prvo i osnovno štiti zdravlje ljudi. Imali smo i jedne od najstrožih mjera i imali smo Stožer kojem smo vjerovali i poštivali sve one mjere o i distanci i onom svemu što je bilo određeno. Iza toga je rečeno, idemo čuvati radna mjesta. Kad je riječ o čuvanju radnih mjesta, ja bih se mogla složiti s mojim prethodnicima, da je to bila pomoć poslodavcima, a o čuvanju radnih mjesta vidjet ćemo što će biti. Dakle, ono što se Vlada i vladajuća stranka odlučila, odlučila se da ćemo imati u ovo ljeto izbore i nemamo nikakvih dilema, moramo ići u rebalans proračuna jer znamo da je otprilike 4 mjeseca jedne tehničke Vlade, 2 mjeseca kad Sabor neće raditi dakle do izbora i onda 2 mjeseca dok se konstituira sve što se treba konstituirati. Ono što zaista treba reći, koronavirus je nešto neočekivano, za to se nije nitko mogao pripremiti, nismo se mogli pripremiti niti mi, što će vrijeme dalje ići, to će se otvarati sljedeći problemi koje svi koji se s tim zaista bave i na razini Europe i svijeta, i govore u kontekstu Hrvatske da je za očekivati zaista i određenu gašenje pojedinih radnih mjesta, za očekivati je, najavljuje se i neki drugi val, sad sam pročitala negdje da će otprilike najveći val biti u siječnju 2021. Ali, to je strah, to je strah od nepoznatog. Mi se protiv koronavirusa borimo kao da smo u 19. st., dakle bez, da smanjimo kontakte na najmanju moguću mjeru. Ono što, kad je riječ o ovom rebalansu, što valja reći, a to je da će nas na jesen u nekom novom sastavu ovog Sabora i u nekoj novoj priči dočekati pravi rebalans sa stvarnim brojkama i sa stvarnim stanjem i sa svim onim posljedicama koju će ovaj koronavirus izazvati, no, kao što je u Zagrebu potres pokazao razmjere štete koju svojom dugogodišnjom vladavinom g. gradonačelnik je napravio gradu Zagrebu, jednako tako ovaj koronavirus nam i ukazuje i na neke druge stvari o kojima moramo voditi računa. Dakle, mi moramo voditi računa o nekim stvarima o kojima smo se do sada zavaravali. Nezaposlenost smo smanjivali odlaskom ljudi u emigraciju, rupe u proračunu nam je zapravo popunila apartmanizacija i turistizacija naše zemlje izvan svakih razumnih mjera. Polako ali sigurno pretvorili smo se u zemlju kafića i apartmana za najam. Nemam ja ništa protiv svega toga zajedno, ali to nisu djelatnosti koje mogu biti oslonac jedne zdrave razvijene ekonomije. Pad industrijske proizvodnje … mjesecima prije korone, uvozimo hranu, imamo neobrađena poljoprivredna zemljišta, imamo manjak bilo kakve napredne industrije koja donosi dobra radna mjesta za visoku dodanu vrijednost, zemlja smo za obrazovane i stručne nema mjesta ni posla, ni potrebe. To su pravi uzroci naših problema. Ovaj korona virus je zapravo pokazao prave uzroke naših problema i stoga ne čudi da svi kada govore o Hrvatskoj govore da je gospodarski razvoj će biti teži nego u nekim drugim zemljama, da će trajati duže nego u mnogim drugim zemljama. Cijelo vrijeme trebamo razmišljati o tom danu poslije. Treba se probati razmišljati kakvu mi to zemlju i kakvu to Hrvatsku hoćemo da bude 2030.odnosno 2050., koje je to gospodarstvo koje ćemo razvijati.

Samodostatni u smislu hrane, nećemo nikad biti u potpunosti, to nam mora biti jasno, ali da budemo što više i da probamo se što manje oslanjati na turizam jer kada se desi prva godina kada nema turizma otvaraju se svi problemi koje možemo otvoriti. Dakle u stvarima u kojima se svi možemo složiti su stvari o kojima bi se trebali dogovoriti. Sjetimo se kako smo se vrlo brzo dogovorili vezano uz neke stvari koje su bile vezane uz korona zakone, išli smo se brzo dogovarati jer nas je bilo strah jer smo imali slike Italije gdje ljude u crnim vrećama stavljaju u kamione, to su slike koje su bile pred nama u tom strahu smo rekli ok, ajdemo ići s nekakvim mjerama. Koliko su one dobre ili loše, vidjet ćemo. Prva stvar koju smo ukazivali, a to je dakle potpora je bila bazično za one koji zbog odluke države nisu mogli raditi. Ta se potpora pretvorila i za neke druge. Nemojte da nam se desi da ljudi koji su uzeli potporu za radna mjesta će isplaćivati dobit, tek onda će nam se svi smijati direktno u lice. Druga stvar na koju smo ukazivali i ja koristim ovu priliku još jedanput, kada je bio poček za kredite tada oni koji su to uzeli trebali su imati mogućnost, da kada startaju sa otplatom kredita da startaju tamo gdje su stali. Ja sam imala priliku čuti jednog od ljudi iz bankarskog sektora koji je rekao, pa ne, mi ljudima ne naplaćujemo kamate, naplaćivat ćemo u trenutku kada će krenuti ponovo se sa realizacijom svog kredita, mislim o čemu govorimo. Dakle, to nismo napravili ništa. I imamo onda situaciju koja je posebna situacija u Gradu Zagrebu. U najžešćem trenutku kada je bila korona Grad Zagreb je zadesio potres. Potres je bio 5,5 dakle po istom kada uzmete istu ljestvicu 1880.je potres bio 6,5. U roku od tri dana od tog potresa 1880.godine se sastalo tada poglavarstvo Grada Zagreba, donijelo je odluke, Grad Zagreb je u tom trenutku bio onako jedan mali gradić na rubu Austro-Ugarske monarhije, rezultat tog potresa je bila snažna gospodarska aktivnost koja je pokrenula Grad Zagreb, koji Grad Zagreb je vrlo brzo nastao jedan respektabilan rad Austro-Ugarske monarhije. Najbolji graditelji su gradili grad kakav poznamo danas, moram vas podsjetiti da je recimo August Šenoa u tom trenutku bio gradski senator i on je dobio upalu pluća pomažući i stradalima u potresu, ali i aktivirajući se u smislu gospodarstva i kao posljedica upale pluća odnosno embolije je August Šenoa i umro kao rezultat svoje aktivnosti vezane uz potres. Od potresa u Gradu Zagrebu 22.dakle za 10 dana će biti dva mjeseca, danas je otprilike 50 dana od kada je bio potres u Gradu Zagrebu i sada kada napravimo usporedbu s ovim rebalansom proračuna u rebalansu proračuna imamo stavku od 100 milijuna kuna na stavci Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i imamo stavku od 41 milijun kuna na stavci Fonda za energetsku učinkovitost. To je 141 milijun kuna koji je na sjednici Vlade koja je bila prošli tjedan, rečeno da je namijenjeno točno za što. Namijenjeno je za sanaciju, namijenjeno je za zabatne zidove koji su se urušili i za kondenzacijske bojlere i sanaciju dimnjaka. Odjedanput je hit tema rezultata potresa u Gradu Zagrebu bila potreba nabavke kondenzacijskih bojlera i sanaciji dimnjaka. Sve ovo što dolazite u ovaj Sabor pa ne možete doći ili sve ovo što vidite u Gradu Zagrebu i sve ove aktivnosti koji jesu i to da krenete jednom ulicom pa ne možete proći, građani rade sami.

Sanacija odnosno nova obnova Grada Zagreba nakon potresa jednostavno mora biti državni projekt. Resorni ministar je pred jedno dva, tri tjedna izašao pred javnost i rekao da će sanacija trajati godinama, što hoće, rekao je da je procijenjena vrijednost negdje oko 42 do 43 milijarde kuna, a mi u ovom proračunu imamo 100 milijuna kuna na stavci Ministarstva graditeljstva i 41 milijun kuna na stavci Fonda za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša, što govori o namjeri kako se je odlučilo pristupiti problemu. Ako se je željelo liječiti problem, već se je mogao odrediti upravljačko tijelo na razini države, zakon je mogao biti u javnoj raspravi, on, ja sam išla provjeriti prije nego što sam ovdje spustila da možda u međuvremenu nije pokrenuta javna rasprava, dakle zakona nema u javnoj raspravi. Kao da je Zagreb zaboravljen od svih. Kao da se Zagreb namjerno zaboravio od svih. Zagreb je glavni grad RH, grijeh nečinjenja je ozbiljan grijeh. To je grijeh koji sad traje već 50 dana. Dakle ono što vidite je da se građani sami snađu. No, ta ludost se neće tu završiti. Ta ludost će se završiti, pitanje je kako, ali u ovom trenutku znamo da je bila jedna komisija statičara koja je pregledavala objekte, pa će se osnovati drugo povjerenstvo koje će još jedanput ispred grada provjeravati kako izgledaju objekti, što se je tu desilo, a predviđa se zakonom o obnovi i treće povjerenstvo. Pri tom, ja prvo i osnovno mislim na zgradama koje koriste dakle, da li su obiteljske kuće ili višestambene, koje koriste naši građani. Ja pretpostavljam da je država svoje zgrade pregledala. Pretpostavljam da je recimo, Ministarstvo financija pregledano i ustanovljeno je otprilike koja je šteta, koji su rokovi sanacije, kako ići u sanaciju, kako s aspekta i statike, kako s aspekta zaštite kulturne baštine, što to financijski nekakav mali troškovnik, što financijski znači, ja pretpostavljam da je to pregledano. Ja mislim da će i u onom rebalansu koji će biti na jesen ćemo se morati ozbiljno pozabaviti. Zaista, to što je zadesilo grad Zagreb i mi koji tu živimo i koji smo, i živimo u onim dijelovima grada u kojima se, ili u zgradama u kojima se to jače osjetilo, to vam je, da sad kad vam netko malo glasnije, odnosno malo jače prođe nekakvom prostorijom, vi ste stresete jer mislite da je potres, to je jedna stvar. Ali, ovo je jedna od prilika koja se treba iskoristiti. Ja sam pitala ministra u replici o Zelenom planu jer ja sam apsolutno, i mi u GLAS-u smo sigurni da je Zeleni plan jedan od budućnosti, dakle da Hrvatska ima svoj Zeleni plan, da je to jedan od način budućnosti Hrvatske. Znam da odluke, pogotovo kad je 27 zemalja se donose teško, ali mi bi ovu nepriliku s potresom trebali iskoristiti kao svoju priliku. Graditeljstvo kao grana prva osjeti recesiju, ali prva osjeti i izlazak iz recesije. Mi smo imali problema, da nismo imali dovoljno radne snage, da nam je radna snaga koju smo trebali aktivirati i u graditeljstvu bila negdje drugdje. Sva ova priča sa koronavirusom i sva ova priča s potresom u gradu Zagrebu, apsolutno smo sigurni, da sve te nepogode koje su nam se desile, trebamo pretvoriti u novu vrijednost i pretvoriti u nešto što možemo zaista iskoristiti i krenuti s ozbiljnim graditeljskim zamahom u gradu Zagrebu. Tako ovaj rebalans zaista doživljavamo kao jedan predizborni dokument koji je potreban da se mogu održati izbori, a stvarni rebalans će doći na jesen. Sljedeći je kolega Tomislav Žagar ispred Kluba zastupnika HSU-a, SNAGA-e, nezavisnih zastupnika i Nove politike, izvolite kolega Žagar. Uvaženi ministre sa suradnicom, kolegice i kolege. Ovaj proračun možemo nazvati proračunom kratkog daha i kratkovidnim proračunom. Zašto je to tako? Proračun je kratkog daha jer vodeći ljudi vladajuće stranke su u više navrata izjavljivali kako je za donošenje ključnih i ozbiljnih odluka potrebno imati izborni legitimitet. Drugim riječima, ovim rebalansom se samo održavaju javne financije na nekoliko mjeseci. Tu činjenicu je priznao i sam ministar u uvodnom govoru kada je ustvrdio da je osnovni cilj prilikom donošenja ovog rebalansa bio održavanje rashoda na originalno predviđenom iznosu. To će se manjim dijelom osigurati kroz preraspodijele unutar ministarstava, ali da bismo podmirili deficit od 27 milijardi kuna, jasno je da će se trebati zadužiti i povećati ukupan javni dug. Možemo reći da ovaj rebalans obilježava financijska poruka koju možemo tumačiti u predizborne svrhe jer ne odgovara na ključna pitanja koja se tiču egzistencije mnogih hrvatskih građana, a ponajviše najsiromašnijih. Nije nimalo utješno kad ministar u Vladi RH izjavljuje kako isplata mirovina neće doći u pitanje. To je samo po sebi jasno jer ako se to dogodi, onda je sasvim izvjesno da je čitava ekonomija u pitanju, jedino što bi mogli očekivati je bankrot. Posebno stoga što će i mirovinski fondovi pomoći državnim financijama sa 16,5 milijardi kuna. Tu je i najavljena pomoć EU u iznosu od 9 milijardi kuna. Zbrajajući ova dva iznosa, možemo ustvrditi da smo na pola puta rješavanja naših problema. Promatrajući stvari na ovaj način, sve skupa i ne izgleda tragično, ali uvijek ima nekakvo ali, a ovdje je baš to „ali“ ključno. Naime, kako sam već naglasio, ovaj rebalans je i kratkovidan. On nema ozbiljan pogled u budućnost. Nije definirao smjer u kojem želimo ići. Nama se stanje starog normalnog, da se koristimo riječima vladajućih, prikazuje kao nešto čemu moramo ponovno stremiti, a to je upravo pogubno. Ne samo da smo kratkovidni, nego su nam i naočale duboko skliznule na nos. Hrvatsko gospodarstvo ima duboko i strukturne probleme. To je ministar i uvodno rekao. Nama kad raste izvoz, industrijska proizvodnja, značajno raste i uvoz i obrnuto. Stoga treba naglasiti 3 stvari koje je bitno poduzimati da bi se počeli rješavati strukturni problemi i počele provoditi neophodne reforme. Prvo, potrebno je poticati poduzetništvo na način da se stimuliraju svi koji imaju dobre ideje i planove razvoja, a istovremeno treba kontrolirati i poticaje. Javnu nabavu kao simbol korupcije treba iznimno kontrolirati. Da je kontrola potpora bitna vidimo na zadnjim isplatama potpora za očuvanje radnih mjesta. Prema informacijama s terena kontrola je izostala. Novac je isplaćen, a ugovori nisu potpisani. Potpore su koristila i poduzeća iznad četvrtinskog vlasništva RH iako to pravilima nije dopušteno. Uništili smo mnoge strateške grane i poduzeća koji zapošljavaju veliki broj radnika i stvaraju izvozni proizvod. Drugo, poduzetnici su izloženi velikom poreznom opterećenju i velikom broju parafiskalnih nameta, dok se s druge strane kasni ili ne provodi reforma javne uprave i lokalne samouprave. Javna uprava mora biti jeftina, učinkovita i brza, te servis građanima i poduzetnicima. Ova kriza je pokazala da se informatizacija sustava može ubrzati samo ako ima volje.

Pogledajmo samo našu neefikasnost u povlačenju sredstava iz EU fondova. Imamo 428 općina i 127 gradova + 20 županija + Grad Zagreb. Jednostavno imamo dvije mogućnosti. Ili upregnuti sve njih u zajednički rad ka razvoju RH ili krenuti ka ozbiljnom preustroju. Treće, zdravstveni, obrazovni, mirovinski i drugi veliki sustavi traže ozbiljne intervencije kako bi postali funkcionalni. Nefunkcionalnost uzrokuje neučinkovitost i preduvjete za besmisleno trošenje javnog novca, pa čak i trpanje u vlastite džepove pojedinaca. U vrijeme ove krize je zdravstveni sustav stao u velikom dijelu dijagnostike, pregleda o primarnoj zdravstvenoj zaštiti i nizu operativnih zahvata koji nisu hitni. U rebalansu se navodi kako su troškovi zdravstvenog sustava porasli, a nisu adekvatno plaćeni zdravstveni radnici. Navodno su troškovi porasli zbog nabavki maski. To je čudno. Osobno mislim da će maske pasti i to ubrzo nakon izbora kad HDZ ode s vlasti. Naš obrazovni sustav u ovim teškim vremenima zahvaljujući vrijednim učiteljima i profesorima, dobro da ne budem do kraja isključio, spomenut ću i napore ministarstva, je uspio održati kakvu takvu nastavu na daljinu. A šta radi Vlada? Sad im oduzima ono što im je obećano nakon iscrpljujućeg štrajka. Iako se učitelji i učenici žele vratiti u škole, to im je onemogućeno nepreciznim i neizvedivim uputama. Tako npr. upute navode učionice s terasom i zasebnim wc-om, a to je mogao napisati netko tko nikad nije bio u hrvatskim školama. I što se sad događa? Djeca nam zauzimaju dio po dio teritorija škole. To nije sustav, to je stihija. I na kraju da spomenem i mirovinski sustav. Valja napomenuti da su vladajući odbili razumno povećanje cenzusa za dopunsko zdravstveno osiguranje i ne žele razgovarati o rješavanju pitanja obiteljskih mirovina. To ćemo mi riješiti odmah nakon izbora. Da zaključim, vladajućima su na pameti samo izbori koje žele održati što prije na valu uspjeha nacionalnog stožera u suzbijanju epidemije. Zbog toga je stožer izgubio znatno na stručnosti, a dobio puno na strančarenju. I s obzirom da se bliže izbori, naravno da se hrvatskim građanima ne želi reći što se konkretno planira poduzeti, već se pripremio ovaj kratkotrajni rebalans u izborne svrhe. Slijedeći je kolega Kažimir Varda, Klub zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, izvolite kolega Varda.

Pokušao sam normalno ovih par stotina stranica analizirati, međutim nisam ja stručnjak kao naše kolege zastupnici, bivši ministri financija, da bi ušo u sve stavke, a niti je to zapravo moja dužnost. Međutim, ono što sam uspio kroz tu analizu shvatiti je slijedeće. Što se tiče prijedloga izmjena i dopuna proračuna, državnog proračuna za 2020.g. gledajući plan, plan prihoda i plan rashoda kroz račun financiranja, jasno mi je da formalno pravno moramo sanirati onu situaciju koja je nastala nakon što smo i u ovom saboru donosili odluke vezane uz ovu korona krizu. Dakle, formalnopravno tih 25 ili ne znam već koliko milijardi kuna moramo i pravno regulirati u odnosu na Zakon o državnom proračunu. Mene raduje što se u krajnjoj liniji nije diralo u rashode jer to znači da nastavljamo investicijama i svim onim što je zapravo bilo i planirano u državnom proračunu za 2020.g. Međutim, jasno mi je da moramo ić u kreditiranje, uzimanje zajmova da bi ovaj pokrili sve to što smo planirali i sve ono što je nastalo iz korone virusa. Međutim, ono što mene zapravo, što sam ja zapravo očekivao u projekcijama za 2021. i 2022.g., a nisam našao osim onog dijela koji se odnosi na obnovu Grada Zagreba u 2020.g. od negdje 141 milijun kuna na poziciji Ministarstva graditeljstva i Fonda za ekološku zaštitu, da to tako kažem, a to su dimnjaci, ovi bojleri, zabati itd. Naravno da sam očekivao s obzirom na situaciju da je 50-ti dan prošlo od potresa u Gradu Zagrebu, u glavnom gradu RH, da će bit nešto govora o, u projekcijama za 2021. i 2022.g. jer na osnovu toga što nisam zapravo ništa našao mogao bi zaključiti građana Grada Zagreba radi, da što se tiče Ministarstva graditeljstva neću u ovom slučaju reći što se tiče Vlade u cjelini, kao da potresa nije ni bilo. Zašto je to tako, ne znam ali mislim da je trebalo dati bar detaljno pisano obrazloženje vezano za projekciju za 2021. i 2022.

Zakon o obnovi grada Zagreba nakon potresa koji bi trebao omogućiti ne samo gradu Zagrebu nego i ruralnim sredinama i u drugim županijama pogođenim potresom, efikasnu i kvalitetnu obnovu obiteljskih kuća u ruralnim sredinama i povijesno urbanih sredina Donjeg grada, Gornjeg grada i grada i Kaptola. Zbog čega nema zakona? Ja sam se malo informirao kod predstavnika grada Zagreba u tom nekom povjerenstvu pri ministarstvu ili pri Vladi o tekstu zakona, jučer je bio sastanak, predst5avnici grada Zagreba nisu bili ni pozvani. Navodno prema opet nekim informacijama, takav prijedlog zakona, nepoznat, ide u e-savjetovanje i to navodno vrlo kratko, 3 do 5 dana, nakon toga će doći u Sabor. Prema mojim informacijama, radi se o prijedlogu zakona koji ima strukturne probleme, koji se neće moći čak popraviti ni amandmanima. Zašto? Pa zato što mi se čini da nema obnove ako to vodi politika i ako to vodi pogotovo Ministarstvo graditeljstva. Mi bi morali donošenje tog zakona utvrditi točne, sigurne izvore financiranja obnove koji će trajat 10-ak, 15, možda i 20 godina. Koji se to moguće obnove, izvori financiranje, to trebamo donijeti odluku kad budemo donosili zakon. Je li to ne znam, napamet govorim, je li to određeni postotak cijene goriva, vode, ne znam čega ali ti izvori moraju biti sigurni. Drugo, ako sam rekao da politika ne može vodit obnovu, onda imamo primjer Dubrovnika. Ali imamo primjer i Gunje. Onda treba formirati zavod koji će voditi tu obnovu sa sigurnim izvorima financiranja i sa interdisciplinarnom grupom ljudi stručnjaka od arhitekata, Građevinskog fakulteta, umjetnika, Ministarstva kulture itd., koji će voditi kontinuirano tu obnovu glavnog grada Hrvatske, ponavljam sa sigurnim izvorima financiranja. Ako to ne bude slučaj, ako takav zakon koji to neće predvidjeti dođe u Sabor na raspravu, ovaj klub će debelo razmisliti o tome, da li ćemo podržati i ovaj rebalans proračun u odnosu na projekcije i da li ćemo podržati takav Zakon o obnovi grada Zagreba.

Danas je rebalans koji bi trebao odgovoriti na pitanje kako pomoći gospodarstvu koje se nalazi pred ulazom do sada najveću krizu od koje ćemo vrlo dugo i sporo oporavljati. Opseg krize ćemo tek na kraju moći sagledati kada vidimo što će se desiti sa nezaposlenima u RH. Očekujem da u lipnju će biti prvi veliki val otkaza u gospodarstva a na jesen će vjerojatno ona brojka magična od 400 000 nezaposlenih biti premašena i doći ćemo do velikog broja ljudi će biti nezaposleni dakle i bit ćemo veći od one brojke koja je bila tamo negdje oko 2000. godine. Znamo da je kriza iz 2008. i 2009. bila velika kriza ali je ona kao mali vrtić u odnosu na ono što nam predstoji. Evidentni potresi na financijskim tržištima izazvat će tsunamije u ekonomijama a male kao što je hrvatska ekonomija, na repu će svom žestinom zalijepiti u zid. I to posebno zemlje kao što je Hrvatska koju prožima korupciju. Tu su najveće žrtve biti obični, pošteni građani i građanke koji jako skromno žive a to je velika većina. Turizam se neće oporaviti na ove razine na kojim je bio i on će definitivno podbaciti što i Vlada vrlo skromno nagovještava a njihove kvazi umirujuće prognoze imaju samo jednu svrhu a to je promocija pred izbore i čista su žal i obmana građanki i građana. Ova Vlada uopće ne misli kakve će biti posljedice njihovih politika. Ako se kojim slučajem ovaj prvi val korona pandemije poklopi sa drugim valom, što je izvjesno, to će dovesti do još većih problema u ekonomiji, bit će gore od Titanik scenarija. To je nekad vaš koalicijski partner koji je onda bio u oporbi, sada o tome govori, govorim kolegama iz HDZ-a. Trenutnim rebalansom povećava se javni dug sa 73% na 86, 7 posto BDP-a i iz ovog rebalansa sasvim je vidljivo je da Vlada nije spremna niti za ovaj prvi scenarij korona pandemije a kamoli za drugi. No to nije bitno jer će posljedice ovih politika platiti građani padom standarda. Da ova Vlada iole razmišlja o boljitku svih hrvatskih građana i građanki onda bi u ovom rebalansu proračuna već vidjeli određene naznake kako reagirati na krizu koja će nas zahvatiti. Ona će zahvatiti i lijevu i desnu stranu ove sabornice, će zahvatiti sve građane u RH. Sad je prilika da u ovom rebalansu napravimo promjene koje smo trebali napraviti već prijašnjih godina, al očito za to nije bilo, nije bilo hrabrosti. Ova Vlada ne misli na tisuće radnika iz privatnog sektora iz proizvodnje koji će ostati bez posla, očito im oni nisu budućnost ove zemlje. Ova Vlada primarno misli na tisuće HDZ-ovih uhljeba koji se namiruju iz džepova hrvatskih građanki i građana. To su dokazali i u posljednjih 5.g. kada su bili na vlasti, vlasti u kojoj su vladali Karamarko i Plenković.

Krenula je ova Vlada sa pomoći građanima koji su izgubili posao sa bacanjem novaca iz helikoptera i to se sada pomalo razbija o glavu, rekli smo da to nije u redu, da nije dobro, da ti novci su trebali ići građanima, dakle onima koji su ostali bez posla zbog toga što su im se zatvorile tvrtke ili obrti. Tada se tvrdilo da je sve pod kontrolom, evo danas ministar Aladrović kaže da nije prirodno da tvrtka koja isplaćuje dividendu prima potpore od države. Pa to je i ono što je u sukusu svih potpora da potporu moraju dobiti oni kojima je potrebno. I ne samo to, govorili smo da se treba paziti kome se isplaćuje jer je ovo državna potpora koja potpada pod zakone EU i za to nema nikakvu nadležnost državni inspektorat, nema nadležnost porezna uprava, tu je ministar, nego ima nadležnost HZZ koji nema uopće niti kapaciteta da može iskontrolirati sve one kojima je dana potpora. I prema nekim podacima, danas ih nije ministar Aladrović opovrgnuo, u 7 od 10 potpora su nađene nepravilnosti. Napominjem da je, da će biti 6,5 milijardi kuna dano poduzetnicima za očuvanje radnih mjesta. Ogromna suma, ako je 7 od 10 dano nepravilno, onda možemo računati što će se događati jer ministar Aladrović je najavio da oni koji su primili nezakonito potpore da će to vraćati. A kako će vraćati, tko će vraćati, tko će to utvrditi?

Pitao sam ministra danas, ako smo dali novce velikim tvrtkama, desetke milijuna kuna, dal je Vlada spremna ući u vlasničku strukturu tih tvrtki? Ministar nije odgovorio na to, ali to je nešto što je logično. Ako dajemo novce za očuvanje radnih mjesta, te velike tvrtke će nastaviti raditi, zbog čega ne bi onda država imala dio vlasničke strukture?

Ako jedna Njemačka, velika, koja ima puno jači, jaču ekonomiju nego mi, ulazi u vlasničku strukturu recimo Lufthanse, zbog čega ne bi hrvatska država ušla u vlasničke strukture tvrtki kojima daje, daje novce? No, očito da tu nema nekakve volje. Ne znamo zbog čega, iz kojih razloga, možda ćemo jednog dana doznati zbog čega Vlada ne želi ući u taj, taj proces. Vrlo bi bilo dobro, ja se nadam da će to i ministar Marić ostvariti, da se objavi kome su isplaćene potpore, a ko je isplatio dividendu. To ima mogućnosti da se to napravi, ali očito da ministar Aladrović i ljudi koji su zaduženi za isplatu potpora nisu radili dobro svoj posao jel im se ovo ne bi, ne bi smjelo, smjelo desiti. Još jedna stvar koja se mogla riješiti već sada i krenut se sa promjenama koje su nužne je pitanje povlaštenih mirovina. Građani su vrlo senzibilizirani na povlaštene mirovine, posebno je tu pitanje braniteljskih mirovina i ja sam potpuno siguran da i branitelji ne bi imali ništa zbog toga da se i u tom dijelu solidariziraju sa građanima i da izjednače svoja prava sa ostalim građanima. To je sada prilika da se isprave te nepravde. Međutim, nisam siguran da će ministar Medved koji je rodonačelnik i pokrovitelj raznih udruga koje slave „Za dom spremni“ i koje žele da situacija ostane ovako, da žele da se i te velike mirovine izjednače sa mirovinama koje, koji, koje primaju, primaju građani. Ovdje pozivam ministra Medveda da bude častan i ispravi nepravdu prema nepravdu prema hrvatskim građanima, ali i časnim braniteljima koji žele prestanak stigmatizacije kao onih koji su ratovali za svoje privilegije, a ne za oslobođenje zemlje. Sada je to izvanredna prilika da se to učini, al siguran sam da to HDZ neće učiniti jer je to biračko tijelo i to su ljudi koji biraju biraju HDZ. Što se tiče zdravstvenog sustava, zdravstveni sustav u ovom trenutku je podnio veliku žrtvu što se tiče same korone epidemije i ovih 100 milijuna kuna rebalansa koji je u ovom trenutku u sustavu, sasvim sigurno nije dovoljno da ispravi sve one probleme koje imamo u zdravstvu.

Međutim, ono što je Vlada mogla napraviti, što je, da se dirne u određene privilegije, a ja tu vidim i onaj dio koji je vezan uz Vatikanske ugovore jer mislim, što se tiče Vatikanskih ugovora sasvim sigurno da oni se ne mogu mijenjati bez toga da druga strana pristane na to, ali s druge strane iz proračuna se isplaćuju velika sredstva crkvi. I ja sam sasvim siguran da je Vlada krenula u razgovore sa crkvenim predostojnicima da se ovaj dio iz proračuna u ovom trenutku ne isplaćuje ili smanji se jel je situacija takva kakva je, vjerojatno bi i od strane crkve dobili pozitivan odgovor jer se i crkva treba solidarizirati sa našim građanima koji su izgubili poso i koji će izgubiti poso.

Kolika će ta brojka u ovom trenutku to niko ne zna. Turizam će vjerojatno biti nešto, al ne onako kao što je nekad bio i ovo je sasvim sigurno rebalans proračuna prvi u nizu, on je trebao biti već i prije, odma na početku korona krize, međutim, očito da HDZ-u se žuri u izbore i zaželio u izbore što prije doći da ima, u tih dva mjeseca koji su sada pred nama, sredstava za isplatu plaća i zato je i on onakav koji je vrlo čudan. U svim drugim zemljama ako imate pad prihoda imate i smanjenje rashoda. U ovome imate pad prihoda, a rashodi ostaju isto. Zadužit ćemo se. Da, sada se možemo zadužiti jer je situacija povoljna, al je pitanje šta ćemo, šta će biti u jesen, da li ćemo se moć zadužiti i sa kojim kamatama. No, HDZ-u je u ovom trenutku jedino bitno da se donese rebalans proračuna i da se ide u izbore, imat će malo problema kao što vidim sa svojim koalicijskim partnerima iz stranke Milana Bandića jer ako ne donose se Zakon o obnovi Zagreba, mislim da će u izborima imati problema u Gradu Zagrebu, tako da očekujem da ćemo vrlo brzo i taj zakon imati tu u sabornici jer je to nešto što dugujemo građanima Grada Zagreba. Ovaj rebalans koji ide za time da se kupe građani RH, ovo nije rebalans koji odgovara na krizu, niti je ovo rebalans koji će dovesti do toga da prođemo kroz ovu krizu što lakše. Ponavlja nam se 2008. i 2009.g. kada je HDZ također bio na vlasti, kada nas je udarila velika kriza koja će biti vrtić prema ovome što nas čeka sada. HDZ se onda nije snašao, ne snalazi se ni sada jer očito da im je lakše vladati onda kada ima novaca nego kada dođe kriza. Sjetimo se da je onda Senader rekao da je država u banani. Mislim da smo u ovom trenutku još i u većoj banani nego što smo onda bili i ovaj rebalans će biti izglasan, al on nije rješenje za ono što građani trebaju, a to je da prođemo kroz krizu sa što manje žrtava, a najveće žrtve će podnijeti građani i građanke RH i svi oni koji će izgubiti posao, dakle očekujemo da na zimu bude preko 400 000 nezaposlenih. I posljednja rasprava u ime klubova je rasprava kolege Čuraja ispred Kluba zastupnika HNS-a, izvolite kolega Čuraj. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre sa državnom tajnicom, kolegice i kolege. Zapravo time više dajemo jedan obris onome što nas je sve snašlo i konstatiramo da je potrebno apsolutno poduzimati i dalje mjere ne samo od ovih koje su poduzete nego i dalje se uhvatit u koštac i staviti gospodarstvo na prvo mjesto uz sigurnost naših građana. To su dvije osnovne stvari kojima se mi svi ovdje i općenito na svim razinama politike i lokalnoj razini trebamo bavit. Sigurnost i gospodarstvo i povezati to dvoje što je naočigled bilo nespojivo jel jesmo zaustavili gospodarstvo radi sigurnosti. Uopće neću ulaziti u, u ovu temu izbora, to sam nešto u slobodnom govoru rekao da ovdje da neko kaže ispred Vlade da zbog ove situacije idemo prema odluci da prolongiramo mandat ovom sazivu još godinu dana od današnjeg dana, mislim da ne bi niko živ izašao i da bi to bio skandal. S druge strane ako nekog ispred Vlade kaže da idemo napravit izbor ako budu za to mogućnosti, e onda opet to nije dobro jer sada to trenutno ne odgovara oporbi, pa možda bolje malo kasnije kad bude više odgovaralo odnosno kad se steknu sigurnosni uvjeti, to ja mislim svima je isto, to mora bit svima isto. Ni mi nećemo podržati nikakvo, nikakve izbore makar to bilo samo onako deklaratorno, ak se mi raspustimo to ne znači da mora automatski doći do izbora jer ako ne budu uvjeti izbora neće biti. Ne znam tko će se usuditi ugroziti građane. Dakle, to je dosta hipotetski, ali ono što znam da građani nemaju vremena čekati i da odluke se moraju donositi i da to Vlada mora donositi koja ima puni legitimitet. Jer opet s druge strane ne možemo dobiti da je sve normalno, da smo zadužili Hrvatsku, da donosimo odluke, pregovaramo bez legitimiteta. U zadnjim mjesecima Vlade ne možemo i ovce i novce. E sad kad sve to zbrojim ja vidim zapravo da bi bilo dobro da su izbori, ali onda kada odgovara to oporbi. E tako to baš ne ide. Do sada ja se ne sjećam, ali ja se ne sjećam u ovoj 30-godišnjoj skoro povijesti kada smo izlazili na izbore po sili zakona.

I sad jel tada nekom odgovaralo više ili poslije ili manje ili kasnije se to spekulirano o tom potom. Sigurnost gospodarstva, točka i mi to smo dužni prema građanima. Ovaj rebalans, ono što sam rekao u replici, mi je drago na rashodovnoj strani, ja sam to govorio još prije 2 mjeseca da mi ne smijemo podleći jednom dijelu restrikcije potrošnje, barem državne koja čini 20 otprilike 20% BDP-a nego ju trebamo zapravo povećati, sustavno, smisleno. Ne mislim tu na rashode za zaposlene oni se tu doduše smanjuju u iznosu ako se ne varam oko 300 miliona, ne pardon 391 milion 391,7 miliona manje za zaposlene dakle nije nešta spektakularno proći ćemo samo postotke po svakom ministarstvu, nego upravo u ona investicijska održavanja, zanavljanja i sve one investicije gdje ostaje dodana vrijednost, a pokrećemo gospodarstvo onaj jedan klasični mini new deal kako god to nazvali, mislim da ne smijemo stati to je 20% BDP-a. Drugi 20% je potrošnja. Mi govorimo da očekujemo pad nešto ispod 10% u ovoj godini BDP-a ono što je glavni razlog tome je potrošnja pa kažemo da jedan od parametra gdje možemo isto promatrati po potrošnji je PDV, najvažniji, smanjuje se za 22%, prihodi od PDV-a dakle za 12,1 milijardu kuna. Prihodi od poreza na dobit za 30% 2,8, prihodi od posebnih poreza i trošarina za 16% ili 2,7, a to smo sada korigirali i povećavali. Uzgred rečeno čak su porasli prihodi u ovom lock down od trošarina na cigarete ali ne zato ja mislim što se više konzumiralo nego zato što se manje prenosilo preko granica. I također je smanjeno i prihodi od doprinosi za 15% odnosno 3,8 milijardi kuna. Dakle očigledno pada. Tako mi time reagiramo. Osnovna reakcija je bila naći sredstva zaduživanjem pa smo u projekcijama povećali praktički za duplo ono planirana zaduživanja ako se ne varam na koje je predviđeno, mislim da je negdje sa 30-tak otišlo na 60-tak milijardi planiranih prihoda od zaduživanja. Zašto? Sad ovdje kažu zadužujemo se itd., pa bilo je tu puno prijedloga kojima smo predlagali davajte svima svega, bacajte novce iz koje kakvih čudesa, zrakoplova, balona, helikoptera ne znam što sve ne nije se ovdje čulo, dijelite svima šakom i kapom jer je to lijepo za čuti, ljudi će se negdje naći, prepoznati i netko će reći vidi ovaj brine o meni, apsolutno jasno. Mislim da ono što kaže sa terena da je ova mjera neplaćanja doprinosa i bespovratnih 3.250 na 4.000 kuna polučila da ljudi su ostali raditi i ona je polučila svoje efekte i zato smo izdvojili praktički 4,5 milijarde kuna je predviđeno, prema i ovom proračunu ukupno 5 milijardi. Ja sam pitao što je sa EUR-om, jer ja nisam ni eurofil što se tiče valute ni kunofil, ja sam građanfil ako ćemo tako govoriti, dakle ono što je u interesu građana je zapravo primarni cilj svih nas treba biti, bez nekih nacionalističkih prenemaganja da moram tako reći i pretvaranja tko više voli Hrvatsku i jače se lupa o srce. I to je dobro za čuti da smo ispunili sve uvjete, a o Masterškom kriteriju da se …/nerazumljivo/… gledat na zbirnoj razini se može razgovarati, dakle da to ostaje kako je. Ono što me također zabrinulo i zapravo što komentiram je izvoz usluga, pri tome se misli najviše na turizam pad od 70% se pretpostavlja, da to je ono što smo govorili 20% BDP-a je turizam i mi smo uvelike ovisni o tom turizmu, ne i kroz direktan prihod od noćenja taksi itd., boravišnih pristojbi nego i onaj indirektni kroz povećanu potrošnju koju onda dolazi sa sobom gdje mi na jedan prikriveni izvoz koristimo i prodajemo naše proizvode naravno ne u onoj mjeri kojoj bismo mi htjeli stranim turistima. Tako da nas tu posljedično očekuje zbilja izazovna sezona. No, prema ovim projekcijama očekuje se i oporavak ako mogu dobro iščitati 9,4% očekuje se i rast BDP-a već u 4 kvartalu, ne navodi se, ali po logici stvari on je se može predvidjeti iz ovih papira. Dakle, ono što je isto također bilo govora, samo ću se nadovezati na zapošljavanja, moram reći da mi baš i nije to skroz jasno, kaže zabranjuje se novo zapošljavanje te prijem službenika i namještenika na neodređeno i određeno vrijeme.

Mi imamo na snazi već zabranu zapošljavanja od 2010. g., po modelu iz projekata, da, 2 za 1, da, inače ne. Ali nekako nemam osjećaj da imamo manje zaposlenih u odnosu na 2010., ali eto uputit ću upit Ministarstvu uprave, nadam se da će mi dati odgovor o kretanju broja zaposlenih u državnoj upravi. A kaže što se tiče plaće za zaposlene, nešto što je opet bitno da slijedeća Vlada legitimitetom uđe u pregovore sa sindikatima, pa kaže smanjenje rashoda za zaposlene na strani Vladi 5,2%, Ministarstva financija 5,8%, Ministarstva obrane 1,7, Ministarstvo unutarnjih poslova 1,3, to mi nije jasno, Ministarstvo hrvatskih branitelja 0,6, Ministarstvo vanjskih 0,0, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 5,2, Ministarstvo državne imovine 6,9, Ministarstvo kulture 5,4, Ministarstvo poljoprivrede 3,5, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU-a 3,4, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 5,3, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja 8,1, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 3,9, Ministarstvo obrazovanja 0,3 smanjenje, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava 1,1, Ministarstvo turizma 20,5, uprave 0,3, demografije 5%, pravosuđa 1,9 i Ministarstvo zdravstva na svojim razdjelima predviđa povećanje od 2,7% što mi je i logično s obzirom na sve. Dakle, očigledno da ovdje neka planiranja povećanja koja smo dogovorili, potpisali i za koja prvotno nisu bila osigurana u proračunu, nisu ni sada i da će to biti nešto što nas očekuje zato što smo mi imali pregovore i one štrajkove sindikata nakon donošenja proračuna i nismo u međuvremenu ako me pamćenje ne vara ni imali rebalans. Znači tih povećanja očigledno nema i tu kažem manje-više su svi izuzev nekih izuzetaka koji isto baš meni nisu ni jasni, zabilježili pad rashoda zaposlenih, da li to zbog manjka prekovremenih ili ne znam čega, ali uglavnom to su sve postotci. Što se tiče Zakona o obnovi, ja bi volio da je on ovdje u ovom rebalansu iako njegovo financiranje je predviđeno iz Fonda za solidarnost i ostalih europskih fondova, dakle ne samo iz vlastitih prihoda odnosno proračuna, drago mi je što se paralelno ne čeka samo zakone nego se radi i na drugim frontovima kako bi odmah se donijelo vatrogasne mjere a tu prije svega mislim na ovih gotovo 100 milijuna kuna osiguranih za zamjenu i popravak dimnjaka odnosno 41 milijun sa pozicije fonda za nabavku kondi bojlera odnosno kondenzacijskih bojlera jer praktički treba ljudima osigurati ono da ako već sada nemamo hladnije vrijeme ali da imaju barem sanitarnu vodu i neki minimum minimuma. Također, ide se i u prijedlog paralelnog financiranja projektiranja za kuće sa onim žutim i crvenim oznakama, da se i na taj način izađe u susret, da se već krene nešto raditi no generalno Zakon o obnovi, krovni zakon koji treba, koji treba od desecima i desecima, preko 40 milijardi štete odlučivati, nije u ovom rebalansu i ne može biti dok nema zakona, apsolutno je jasno, kada ga donesemo, onda se možemo nadati da će se osigurati sredstva, tako da ja očekujem da se stavi tu proceduru, koliko ja znam zakon, prijedlog zakona je gotovo još prošli tjedan, on je predan premijeru i čekamo da uđe, prođe u proceduru Vlade i bude stavljen na javnu raspravu i bude na Vladi nadam se što skorije čisto zbog toga što smo prepoznali da to ne treba donositi preko noći, ali da ga treba donijeto, to apsolutno da, a da li ga ostaviti i manut nekoj drugoj Vladi ili ne, mislim da moj je stav da ga treba donijeti kvalitetnoga, ne žuriti, ne preko noći, ali čim prije, tim bolje. E dakle, što se tiče makroekonomskog okvira, to smo spomenuli da u pravilu iako meni je drago da je ova projekcija smanjenja 9,4 BDP-a u odnosu veće smanjenje negativnija nego onog što nam je Europska komisija dala sa preko 7%, ali mislim da je bitno da smo ostavili rashode koje ćemo usmjeriti upravo u onu potrošnju i generiranju i potrošnje a i samim tim ekonomske aktivnosti i da je to dobar smjer što nismo smanjivali unatoč smanjenju pada prihoda preko 26 milijardi, ostali smo na istoj razini rashoda, samo smo preraspodijelili i rekli što nam je prioritet i tu smatram i tu ministar ima i podršku našu, da je to način da se samo nastavi, da se vidi kako će se to preliti na ove vanproračunske korisnike, kako oni bi krenuli u taj ubrzani investicijski ciklus, sve ono što mogu odmah pokrenuti i što je u planu bilo ovu i iduću godinu da pokrenu i da na taj način napravimo taj korak i taj jump start vraćanja u ono gdje smo bili prije ove krize a ja vjerujem da će to sada ići puno brže nego na onih zadnjih financijskih kriza. Time smo završili sa raspravama u ime klubova, nastavljamo sa pojedinačnom raspravom, samo tehnička obavijest svim zastupnicama i zastupnicima, pojedinačna rasprava traje 5 minuta. Kolega Babić, mikrofon je vaš. Poštovani ministre, poštovane kolegice i kolege. Hrvatski sabor je proračun za 2020. g. donio polovinom studenog prošle godine sukladno tada definiranim makroekonomskim pokazateljima o rastu BDP-a u Hrvatskoj sa projiciranim prihodima i rashodima gotovo na uravnoteženom proračunu. U međuvremenu su se u svijetu pa tako i u Europi i u HRvatskoj značajno promijenile okolnosti uvjetovane svjetskom pandemijom korona virusa odnosno epidemijom u RH i ovaj proračun je praktično rezultat odnosno bolje rečeno posljedica tih događanja koja su u bitnome uvjetovala smanjenje gospodarskih aktivnosti, a koje je smanjenje gospodarskih aktivnosti dovelo posljedično jasno do smanjenja prihoda državnog proračuna i izdataka koji nikako nisu mogli biti predviđeni u vrijeme kada smo donosili proračun ovdje u HS.

Al ono što posebno treba izdvojiti jest činjenica da su nastali nepredviđeni rashodi koji se mjesečno isplaćuju prije svega za, kao potpore za očuvanje radnih mjesta, likvidnosti poslodavaca i za održavanje poslovnih aktivnosti poduzetnika u RH i da je to značajan iznos kako piše u obrazloženju negdje oko 7 milijardi kuna, ali da usprkos toj činjenici Vlada RH i Ministarstvo financija su unutar vlastitih preraspodjela smanjenja ukidanja određenih rashoda zadržali tu razinu rashoda državnog proračuna, tako da bi deficit državnog proračuna iznosio u visini smanjenja prihoda državnog proračuna. Ja sam da ta činjenica smanjenja poslovnih aktivnosti definira taj makroekonomski okvir u RH koji će u ovoj godini, kako smo čuli od strane Vlade i ministarstva, iznositi 9,4% BDP-a. Al ono što govori o točnim procjenama koje je ova Vlada iskazala u proteklih 3,5.g. da su te procjene, su se uvijek na kraju godine odnosno pri završetku godine temelje podataka Državnog zavoda za statistiku, pokazali ispravnima, čak štoviše, Vlada u ovaj rebalans je ušla sa realnim matematičkim ekonomskim pokazateljima, tim više kad vidimo da je Europska komisija planira manji pad BDP-a za negdje oko 0,3% BDP-a i s druge strane rast BDP-a u idućoj godini veći od onoga kojega je Vlada, Vlada predvidjela za iduću godinu koji iznosi 6,5% Do sada tijekom rasprave po klubovima čuo sam brojne primjedbe od oporbe kako i na koji način bi oni postupali u ovoj situaciji. Ja moram reći da je Vlada, a pri tome sada ne osvrćući se previše na rad Stožera CZ, on je u ovom trenutku meni nije u fokusu mog izlaganja prije svega, ovdje sam skoncentriran na odgovor Vlade koja je brojnim mjerama, gospodarskim mjerama koje smo donijeli u dva paketa, kako u onom ožujskom, tako u onom travanjskom, a i u ovom svibanjskom paketu gdje je, u kojem planiramo i već je definirano oko 100 milijuna EUR-a smanjenje, te poreznih odnosno parafiskalnih nameta s jedne strane i s druge strane u pregovorima sa sindikatima zadržati ovu razinu proračuna koji jest po nama održiv i koji je dobar i prihvatljiv. I Vlada tim mjerama, ta dva, s tim, dva paketa mjera imala namjeru i u tome sam uvjeren da će se uspjeti, uspjeti sačuvati gospodarstvo da prilikom izlaska iz ove epidemije ono što bezbolnije, što jednostavnije nastavi sa, gospodarstvenici nastave sa svojim poslovnim aktivnostima. Stoga moram reć da me čudi da na određeni način imputiranje Vladi da je prilikom prosljeđivanja potpora za očuvanje radnih mjesta trebala ući u vlasništvo pojedinih poslodavaca gospodarskih subjekata jer bi kao rezultat možda bio taj cjelokupni broj, oko 600 000 ili nešto manje, ja sad ne bi naklapao, ne bi nagađao, ali vjerujem da bi brojni poslodavci prilikom saznanja da će im se za taj dio ući u vlasništvo [[Upadica: Hvala]] , da će im se onda, nisam ni primjetio da imamo na 5 minuta, dakle da će im se ući u vlasništvo, na taj način bi bili svoje zaposlenike prepustili na HZZ.

Naime, činjenica jest da je Vlada zabranila turistima ulazak u zemlju, njima je zabranila rad s druge strane, a s treće strane leasing kuće su nastavile slati rate kredita na naplatu odnosno rate leasinga, kako god to nazvali. Znači, ljudi su ostali bez ikakvih prihoda, a rate dolaze na naplatu sa kamatama.

Kolega Pernar, nije Vlada zabranila ulazak turistima nego su u ovoj pandemiji korona virusa države zatvorile svoje granice. Prema tome, mi i da smo i omogućili dolazak bilo kome u RH taj dolazak nije moguć zbog toga što države koja bi bili … [[Govornik se ne razumije]] i na tržišta za turiste zbog svojih problema zbog, također zatvaraju granice i promet, prijelaz preko granica je zaustavljen. Što se tiče pak leasinga i kredita uopće, niste u pravu. I Vlada, a i HNB i sa, sa, sa financijskim institucijama uskladila, dogovorila moratorij koji može biti do 12 mjeseci i koji, koju dužinu moratorija, dogovaraju i banka i klijent.

Ako jedna Njemačka koja ima ekonomiju puno jaču nego mi, koja je također dala svojim radnicima milijune eura, ide u vlasništvu strukturu Lufthanse i drugih kompanija kojima je isporučila također milijune eura, ako hrvatska država je dala 20-ak ili 30 milijuna kuna određenim tvrtkama, ne želi ući u vlasničku strukturu, da bi jednog dana vratila te novce natrag u proračun opet i iskoristila za nešto drugo, onda mi to nešto nije logično. Inače vaš ministar Aladrović se danas čudi i kaže nije prirodno da neko ko isplaćuje dividendu i bonuse, prima potpore a primili su potpore jedni i drugi. Prema tome, nikako da objasnite zašto ne bi država ušla u vlasničku strukturu tvrtke u kojoj danas iskrcat će 30-ak, 40 ili 50 milijuna kuna. Kolega Mrsić, trebali ste se unutar oporbe malo dogovoriti sa vlastitim nastupima, kako kome što padne na pamet, tako izađe za govornicu i predlaže mjere. Dozvolite da svaka država vodi računa o svom gospodarstvu, prije par godina bilo je primjerka koji je Njemačka vrlo bogato i izdašno reagirala prema svim poslodavcima pa im je Grant dala na milijarde i milijarde eura. Možda bi neki poslodavci kada bi znali da će im se uć u vlasništvo, jednostavno se zahvalili i rekli mi ćemo s obzirom da mi nismo krivi za gospodarsku situaciju, isporučiti vam 50, 100, 200, 300 000 naših zaposlenika dok traje kriza vama na Zavod za zapošljavanje pa vi to s njima financijski rješavajte, a mi ćemo dalje održavati one aktivnosti, poslovne aktivnosti koje možemo sukladno principu ponude Kolega Bačić, ne treba se previše opterećivati sa kolegama iz oporbe jer su se mjesec dana slagali sa svime, e sad se mjesec dana više ne slažu s ničim, jednostavno im sve smeta jer ne mogu vjerovati da se ovo u Hrvatskoj odvija na najbolji mogući način. Kolega Mrsić je recimo zaboravio dok je on bio ministar da je bilo u jednom vremenu, ja mislim jedno 420 000 nezaposlenih i sjećam se da sam ga zamolio da ugasi onaj brojčanik na zavodu jer je bilo sramotno, danas je problem 150 000 uz sve ovo što smo prošli u protekla 2 mj., tako da podržavam ovo što ste rekli i činjenica je da smo učinili pogotovo u javnim financijama, maksimum mogućega da se zadrži znači zaposlenost ali i da sustav javnih financija normalno može funkcionirati i mi koji smo godinama u lokalnoj samoupravi, itekako vidimo na kakav to način funkcionira. Možemo reći da uredno dođe ono što nam treba doći od strane države bez obzira na sve probleme. Ko hoće to potvrdit, hoće, ko neće, ne mora ali to piše u proračunu, ko god je. Kolega Borić, priključujem se čestitkama našemu potpredsjedniku Vlade ministru financija za upravljanje financijskim sustavom države prije svega i u ovoj krizi. Nisam uspio g. Mrsiću, slažem se sa brojem zaposlenih u vrijeme kada je on bio ministar u Vladi i onom brojčaniku, danas je 160 ili 152, 3 tisuće nezaposlenih, ako se ne varam. Da je možda ići na ovaj model kojega je on prije rekao, mi bismo vrlo brzo i prešli tih 420 000 a onda kako bi se to rješavalo kasnije, ne znam. I s pravom kolega Mrsić govori da je ministar Aladrović iznio svoj stav kad je u pitanju poslodavaca koji bi isplaćivali dividende prilikom činjenice da im je država isporučila milijune i milijune kuna za zadržavanje, očuvanje radnih mjesta.

Pa ovaj rebalans proračuna je prije svega za one koji su cijelo vrijeme izigravali nevjerne Tome i nabacivali se trebalo bi ovdje, trebalo bi ondje dati. Prvo, da je svjesna da zbog korona virusa, zbog poremećaja određenih gospodarskih aktivnosti će prihodovna strana biti itekako devastirana i to na 3 najvažnija prihoda državnog proračuna, to su ti tzv. potrošački porezi, PDV i trošarine, doprinos za mirovinsko, ako pogledate izvanproračunske korisnike, onda ćete vidjeti doprinos za zdravstveno osiguranje i porez na dobit. Dakle, to je što se tiče prihodovne strane ali ono što je vrlo bitno i o čemu se danas vrlo malo govorilo a to je da je Vlada usprkos toga što su nastali neki novi troškovi, prije svega tu mislim a to je najizdašniji trošak za očuvanje radnih mjesta, Vlada je odlučila da od svih proračunskih korisnika traži, inzistira da svaki ministar, svaki korisnik onaj trošak koji se naprosto nije mogao dogoditi zbog smanjenih aktivnosti zbog nečeg drugog, da ti proračunski korisnici smanje svoje proračune i da na takav način održe rashodovnu stranu na razini kako je ona bila izvorno planirana. I mislim da je to jedna velika kvaliteta. Slijedeća stvar o kojoj ovdje treba reći, da je Vlada u razgovorima, dogovorima uvezala kompletan financijski potencijal RH i na takav način osigurala nesmetano financiranje kako manjka u državnom proračunu, tako i manjka koji imaju izvanproračunski korisnici i ono što je vrlo bitno, taj financijski sektor priprema za ono što će uslijediti da tako kažem, dan poslije. A danas poslije je kad određene gospodarske aktivnosti se budu trebale pokrenuti, ako ti određeni gospodarski subjekti neće imati financijskih sredstava, oni će to vrlo teško napraviti. I ono što sam rekao danas u svojoj replici, a to je ono na što svi moramo obratiti pažnju a posebno Vlada, a to je da ne samo izvanproračunski korisnici, nego sva poduzeća u kojima je država ili manjinski ili većinski vlasnik, moraju misliti o tome da izvršavaju obveze jer naprosto ono gdje država ima bilo kakvu kontrolu ne smije biti generator nelikvidnosti jer ta nelikvidnost je nešto najopasnije što nam se može dogoditi nakon ovoga o čemu govorimo. I još jedna stvar, reforme. Dakle, svi su nam puna usta reforme, međutim nitko danas nije rekao da je državna uprava napravila jedan ogromni korak praktički od 7 milja u trenucima kad je bilo praktički nemoguće funkcionirati, kad su građani putem interneta, putem, nekim drugim elektronskim putem mogli obavljati svoje određene potrebe, doduše to je bila jedna davna zamisao još kad se uvodio OIB da na takav način povežemo državnu upravu i da građani ne moraju ići od vrata do vrata nego da naprosto da podnesu zahtjev i onda da državna uprava po službenoj dužnosti odradi svoj dio posla. Eh, kolegice i kolege s tim ću završiti, dvije stvari. Dakle, kad pogledate rebalans državnog proračuna, kad pogledate rashodovnu stranu koje su najznačajnije stavke plaće, mirovine, zdravstvo. Ne može. I to moramo naprosto biti svjesni toga, ministri koji u ovom trenutku pregovaraju sa sindikatima su svjesni situacije da sindikati neće popustiti, nitko ne traži da se s reformama netko, nekakva prava smanje. Naprosto želimo platiti one koji rade, a oni koji ne rade niti ne trebaju u državnoj upravi i na takav način doći do kvalitetnije, efikasnije državne uprave koja će biti od koristi svima i građanima i gospodarstvenicima i svima. I ono o čemu ja uvijek govorim kad govorim o rebalansu proračuna to su izvanproračunski korisnici. Oni su ti koji sutra sa svojim financijskim potencijalima i sa svojim investicijama i investicijama iz EU fonda, fondova mogu biti generator onog prvog koraka u gospodarskom oporavku Hrvatske. Jer kolegice i kolege pad od 9%, 9,5, 10% nije nešto što neće ostaviti itekakav ožiljak na gospodarstvo RH, jer toga moramo biti naprosto svjesni i to je nešto što ne trpi političko prepucavanje. To je nešto što traži političku suglasnost svih nas, da donesemo zakone da se to gospodarstvo oporavi jel inače ćemo tapkati kao što su, vlada SDP-a tapkala 3 godine nakon ovoga gospodarske krize.

Idemo onda na replike prvo. Prva je poštovanog zastupnika Pernar. Radi se o čovjeku koji je kažnjen sa 8.000 kuna kazne jer je sam u svojem traktoru išao istovariti gnoj na svoju vlastiti njivu. On kaže, dragi prijatelji ne mogu a da vam se ne objavim u vezi jučerašnje objave stožera za predstojeće izbore. Izjava gospodina Capaka da se na izbore može u vrijeme samoizolacije to me skroz izbezumilo i onda on objašnjava da je on kažnjen radi toga jer je odveo gnoj u polje. Pa evo ja vas pitam jel vama gospodine Šuker normalno da u isto vrijeme kada osobe koje su u samoizolaciji mogu izlaziti na izbore bez problema, a s druge strane da te iste osobe ne smiju istovariti gnojivo na svoju vlastitu njivu i za to ih se kažnjava s 8.000 kuna? Kolega Pernar kao prvo morate znati da te dvije odluke nisu u isto vrijeme. U trenutku dok je bilo ograničeno kretanje praktički između naselja zbog toga da se naprosto spriječi širenje i to je danas potvrda da je definitivno dalo rezultata, a ovo o čemu vi sad govorite to je netko nešto rekao ovako usput ali u ovom trenutku su već ukinute e-propusnice, vi danas možete putovati po cijelo Hrvatskoj da vas nitko ne zaustavlja. Ne možete ih nikako staviti u isto vrijeme. Jer vi govorite kad govorite o tome da netko može izaći na izbore govorite o futuru koji će se dogoditi za mjesec i po 2, 3, nije bitno kad, a kad govorite o tome da netko nije mogao otići na svoju njivu govorite o vremenu koje je praktički završilo prije 10-15 dana, a ta odredba je donesena prije gotovo skoro 2 mjeseca. I to je naprosto činjenica i nije dobro miješati i brkati takve stvari.

Poštovani kolega Šuker kada ste govorili o poremećaju pojedinih gospodarskih aktivnosti u RH evo jutros sam dobio neke informacije iz našeg okruženja, evo SR Njemačka pita se jutros tko će platiti račun od korona virusa. U njih je minus preko 101 milijarde u državnom u saveznom proračunu, a pad BDP-a je 6,3%, dakle nije to malo. Ono čega se oni pribojavaju, a to je gubitka radnih mjesta odnosno jačanja socijalnih davanja. Dakle, korona virus i ono što nas je zateklo, a i vezano je za ovaj proračun, rebalans proračuna RH nije ništa novo i neobično bez obzira koliko kolege danas govorile o tome što se i na koji način moglo napraviti ali činjenica je da i ne samo mi već i zemlje u okruženju prolaze zapravo istu stvar. Kolega Babić, prvo ova Vlada je rekla da je zdravlje i njeni građani na prvom mjestu. Nakon što su se ustabilili određeni pokazatelji, nakon saznanja stručnjaka počele su se malo relaksirati mjere što se tiče gospodarstva. Isto tako Vlada je jasno rekla da određene djelatnosti koje zbog odredbi Vlade ne mogu funkcionirati da će pomoći na takav način da se isplate plaće itd. Međutim, sad dolazi onaj dan poslije koji nas očekuje i potrebe za socijalnim davanjima i potrebe za financiranjem određenim aktivnosti i zato kompletan financijski sektoru u ovom trenutku treba upregnuti da sa sredstvima sa kojima raspolaže taj financijski sektor u RH da sutra bude prije svega na usluzi gospodarstvu, da ga potakne, a isto tako i država da može financirati svoje obveze.

Naime, neprihvatljivo je da se rashodi državnog proračuna smanjili niti za jednu lipu, a zašto? Zbog toga što se, poštovani građani, u proteklih mjesec, mjesec i po dana isplaćivali su se minimalci određenim firmama, konkretno kladionicama, a posebno Agencijama za utjerivanje dugova. Ovde ću navest jedan podatak jedne takve agencije koja je 2013.g. osnovana sa 500.000,00 kn kapitala, temeljnog kapitala, a ta Agencija za utjerivanje dugova danas ima preko 400 milijuna kuna temeljnog kapitala. Znači, proteklih godina su enormno ostvarivali dobit, a danas im hrvatska država odnosno ova Vlada pomaže. Poštovani građani, jeste li vi za to da novac poreznih obveznika isplaćuje se kockarnicama, kladionicama i Agencijama za utjerivanje dugova? Ja sam uvjeren da niste. Druga stvar, premijer Plenković je proteklih dana u nekoliko navrata rekao e da smo članica Eurozone, da smo uveli EUR-o, mi bili u puno boljoj situaciji jer bi imali pristup neograničenoj likvidnosti. Proteklih, u proteklih mjesec, dva, njemački akademici su potpisali tužbu Ustavnom sudu Njemačke jer je Europska središnja banka od 2015. do 2018. otkupila državnih obveznica 2600 milijardi EUR-a. Nijemci su poludjeli i postavljaju pitanje, tvrde da nema pravo Njemačka, znači snositi i financirati u toj mjeri. Dali su Europskom sudu pravde ultimatum da u roku od 3 mjeseca odgovore. Ovo je početak velikog, ajmo tako reć, neću kraj monetarne unije, ali velikih problema, a oni nas uvjeravaju da je to sigurnost i stabilnost. Tražim stanku zbog toga da bi zbog hrvatske javnosti rekli istinite pokazatelje. Dakle, nije istina da proračun nije smanjen jer ova korona kriza je na rashodovnoj strani državnog proračuna iziskuje nove troškove koji su skoro 8-9 milijardi kuna. I da nije proračun smanjen onda bi bilo povećanje rashodovne strane za 8 ili 9 milijardi kuna, ali s obzirom da su svi proračunski korisnici smanjili svoj izvorni proračun za sve one rashode koji se neće dogoditi zbog situacije u kojoj se nalazimo, Vlada je, dakle pokazala silni napor i na takav način uputila jednu poruku da želi zadržat rashode državnog proračuna na razini kojoj su izglasani. Druga stvar, kolegice i kolege, u financijama je najgora naknadna pamet. Niko, ali doslovno niko od saborskih zastupnika nije se digao i tu rekao taj i taj nema pravo na to. Al istovremeno svi zaboravljate da je HANFA donijela odluku za neke, financijski sektor koji ona kontrolira da ne mogu isplatit dividendu. HNB je donesla odluku o tome da banke ne mogu isplatit dividendu. Ako je neko zlorabio ovu odredbu Vlade oko pomoći za očuvanje radnih mjesta, porezna uprava i institucije RH će to utvrditi, kaznit će ga, vratit će novce i ono što mislim da se svi kolege saborski zastupnici slažu, treba javno objavit ime te firme i stavit ga na stup srama. Al na ovakav način sad licitirati ne smije ovaj, ne smije onaj, trebalo je bit hrabar kad su se donosile mjere i reć taj nema pravo na to, taj nema pravo na to, taj nema pravo na to. Dakle, bitno je u pravom trenutku reagirati, pomoći, zbog malo kukolja ne smijemo bacit kompletno žito.